Poštovane kolegice i kolege zastupnici nastavljamo s radom, ispričavam se malo kasnimo jer predsjednik vlade je imao press konferenciju, ali evo još smo skoro u ovoj akademskoj četvrti pa možemo ići dalje. Prvo dakle: - Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Viliju Berošu ministru zdravstva u Vladi RH Predlagatelji su 32 zastupnice i zastupnika u Hrvatskom saboru na temelju Članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora. Vlada je dostavila očitovanje, pa bih molio predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje. Dodatno obrazloženje dat će poštovana kolegica Ivana Kekin. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. A pardon, stanka, samo ste trebali malo prije, izvolite kolega Reiner. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora [[Upadica: Vratite se na mjesto svoje.]] moram reći, moram prvo zatražiti naravno stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Neke stvari u ovom saboru već postaju pomalo ja bih rekao bizarne, neki bi rekli možda komične iako nisu baš komične, iako riječ komičan ne odgovara dostojanstvu ovoga sabora. Ovo je treći put, treći put u dvije godine da oporba traži odnosno pokreće pitanje povjerenja prof. Viliju Berošu ministru zdravstva u Vladi RH znajući da će i ta i taj zahtjev proći jednako kao što su prošla i ona prethodna dva tj. da neće uspjeti u tome. I to želim vrlo jasno reći ne da neće uspjeti radi toga što vladajuća većina, sama riječ implicira ima većinu nego zato jer je i ovaj prijedlog toliko površan, toliko besmislen, toliko slabo argumentiran da jednako kao i ona prethodna dva, da naprosto postaje bespredmetan. I ja se čudim da se takvi prijedlozi uopće daju i ne znam što se time želi postići doli da zapravo ljudi vide kako očito oporba nema snage čak ni argumentirati svoje prijedloge za pitanje povjerenja nekom ministru. Hvala lijepa. Stanka je odobrena. Izvolite. Zahvaljujem se. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zeleno-lijevog bloka, a kako bi zapravo se još jednom podsjetili kao smo došli do ovog momenta i do još jednog zahtjeva za opozivom ministru Berošu. Sada kada ste kolega Reiner spomenuli da je nakaradno da se traži treći puta ostavka jednog ministra niste se pritom zapitali pa kako je to Vili Beroš zaslužio da oporba tri puta traži njegovo, njegov opoziv odnosno da iskazuje nepovjerenje prema njemu. Kako smo došli do tog momenta? Jel možda zato što je Hrvatska u top 10 zemalja po smrtnosti na milion stanovnika u Coroni? Je li možda zato što ministar Beroš nije uspio dobiti suglasnost niti jednog dionika na reformu koju predlaže? Je li možda zato što je gospodin Vili Beroš sam kao ministar dozvolio daljnje outsoursanje i isplatu ogromnih količina, stotine milijuna novaca Medikolu zbog za korištenje opreme koja bi nam bila daleko jeftinija da ju sami kupimo? Ili možda smo došli do ovog trenutka zbog toga što je imao aferu Cuspis? Možda smo došli do ovog momenta i trećeg opoziva i zbog toga jer Vili Beroš kao ministar nije bio u stanju osigurati provedbu zakona koja garantira pravo na pristup sigurnom pobačaju u zdravstvenim ustanovama u RH. Možda smo došli do ovog momenta i zbog toga što naše zdravstvo kontinuirano generira iste probleme, a na njih se primjenjuju ista rješenja. Kolega Grbin, izvolite. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine predsjedniče vlade, uvaženi gospodine ministre, u ime Kluba zastupnika SDP-a tražim ovu stanku ne zato što se oko nečeg trebamo dogovoriti nego zato što trebamo postaviti pitanje da li je gospodin Reiner kao liječnik obavljajući svoj posao primijetio kakvo je stanje u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Je li primijetio kolike su liste čekanja? Je li primijetio da ima pacijenata kojima se medicinski pregledi zakazuju za godinu ili dvije godine ili to pored njega ne prolazi ili on to ne primjećuje? Poštovane kolegice i kolege, da gospodin Beroš svoj posao radi na dobar način nitko ne bi tražio njegov opoziv. Nisu svi članovi vlade došli na ovu klubu, nisu svi članovi vlade morali proći kroz ovakvo preispitivanje kroz kakvo će proći gospodin Beroš. A razlog zašto se traži njegov opoziv odnosno razlozi zašto se traži njegov opoziv su brojni. Od spektakularnih javnih nabava u njegovom sektoru gdje se jedan uređaj plaća 2 i po puta više nego kada ga nabavljaju privatnici, pa država plati 5-6 milijuna kuna više za isti aparat do činjenice da se za njegovog mandata dogodilo nešto gotovo nezapamćeno, a to je da se hrvatskim bolnicama obustavi isporuka lijekova, su pokazatelji zašto g. Beroš mora otići, a ja sam siguran da se čeka drugi krug izbora u Splitu, pa da kao što se g. Filipovića kao gubitnika uhljebilo na mjesto ministra, tako će se i g. Đogaša samo evo da ova nedjelja prođe, hvala.

U životu od sjaja do očaja vam nekad treba sekunda, da bi do negdje došli morate jako puno radit, ali da bi pali treba vam jako malo. Ajdemo se sjetiti teme korone i onda je u ovim našim prostorima i u javnom prostoru vladao jedan čovjek kojeg su svi nazivali Super Vili i taj Super Vili je bio pokazivan kao Supermen i koji rješava sve, a onda smo zaista vrlo brzo progledali i vlastitim očima vidjeli da je to samo kao u stripu ili kao u dječjoj bajci jedan imaginarni lik koji u stvarnosti ne postoji, a da je stvarnost kad je vezano uz zdravstvo značajno drugačija. A kako su se stvari odvijale i kroz ovaj zahtjev za opoziv navedeno je brdo stvari zašto ovaj ministar treba otići i kao u onom vicu znate kad muž pita ženu dal vjeruješ više svojim očima ili mojim riječima. Vi od nas očekujete da mi vjerujemo vašim riječima, da ne vjerujemo svojim očima i da ne vjerujemo zdravoj pameti i da ne vidimo što se događa i da ne vidimo koji problemi jesu. Podsjetit ću vas na onu hrabru ženu koja je izašla van i pokazala dokle je naše zdravstvo došlo odnosno kolko je nisko palo. Podsjetit ću vas samo na ovaj zadnji slučaj i presađivanje organa na Rebru, umjesto da se svi pokriju ušima i da se ispričaju i da kažu ne obrazloženje iz kojih malo dijete bi vidjelo da stvari ne stoje tako. Ključno pitanje je danas, pitanje dana zašto ministar Marić odlazi, on je bio jedan od onih koji je jasno rekao što misli o ministru Berošu. Sada je na redu kolega Bajs, izvolite. U ime Kluba Fokus i nezavisni zastupnici tražimo stanku od 10 minuta, poštovani predsjedniče sabora, predsjedniče vlade i naravno ministre. … [[Govornik se ne razumije]] je jednostavno, hoćemo vidjeti može li Klub HDZ-a, u pravu je g. Reiner, što manje mi tražimo opoziv ministara oni brže odu, tako da možda bi taktika upravo trebala biti suprotna, ali obzirom da sada imamo točku dnevnog reda onda bih rekao da 4 razloga su zbog kojih trebamo preispitati ipak da li ćemo dat povjerenje sadašnjem ministru. Kao prvo je pitanje pandemije, premijer je rekao prije početka pandemije da je ministar tu da vodi borbu protiv korona virusa. Mi znamo da u 5 valova koji su bili za redom u Hrvatskoj de facto 16 tisuća ljudi je umrlo od korone, 8. smo u svijetu po smrtnosti i sad je pitanje ko je za to kriv, da li građanstvo, da li zdravstvo ili vođenje pandemijom. Pred nama je i donošenje nove reforme zdravstva, ona je tek u naznakama, nemamo točne brojke, ali sasvim sigurno ono što znamo da udruge u zdravstvu ovog trenutka su protiv te reforme, oni koji trebaju upravo raditi u novoj zdravstvenoj postavci RH, a premijer je rekao prije godinu i pol dana što se mene tiče zakoni ako dođu spremni od g. Beroša bit će idući tjedan na sjednici vlade, taj idući tjedan očito nije još došao. Kada govorimo o dugovima u zdravstvu oni rastu sa pola milijarde kuna godišnje, mjesečno, to su brojke koje su takove da ova pandemija ja bih rekao jeste utjecala na njih, ali i rukovođenje sustavom ili izbjegavanje ove reforme i na kraju samo ću spomenuti jednu činjenicu da kada govorimo o financiranju onda trebamo se ugledati na europske fondove i nama odobrena sredstva, 1,9 milijuna kuna je povučeno od milijarde kuna odobreno i to je ono što moramo… Stanka je odobrena. Kolegice Peović, izvolite. Znači tražim stanku u ime Kluba HSS-a i RF-a u trajanju od 10 minuta da bih upozorila one koji žive u viteško doba kolega Reiner da je možda u to doba bilo normalno da se vade krivi jajnici, da se sirotinji vade bubrezi da bi ih se dalo bogatašima, da se trudnicama koje žele izvršiti legalni pobačaj to odbija činiti, ali u 21. stoljeću to stvarno nije slučaj. Ovdje smo treći puta zato što je zdravstvena usluga jedno od temeljnih ljudskih prava i zato što ljudi danas u Hrvatskoj osjećaju na doslovno na svojoj koži vladavinu HDZ-a, od privatizacije zdravstva do komercijalizacije zdravstva oduzeli ste ljudima pravo na zdravstvenu zaštitu, to je dno dna. Ako ni zbog čega drugog trebali bismo tražiti opoziv ministra zbog onog što piše u ovom odgovoru o opozivu gdje kaže zdravstveni sustav u RH javni i privatni čini cjelinu koja je od iznimne važnosti za stanovništvo RH. Kolegice i kolege, to je odgovor na to da se milijardu kuna daje privatnoj tvrtki Medikol umjesto da se kupio uređaj kojim se dijagnosticira za onkološke bolesnike ozbiljne bolesti. Znači potpuno neprihvatljivo je da vi shvaćate u potpunosti, dakle iz ovih odgovora je sasvim jasno da vi shvaćate da je potpuno korektno outsorsati hrvatsko zdravstvo, komercijalizirati zdravstvene usluge, a u konačnici slati poruku ljudima da oni koji imaju liječit će se, oni koji nemaju neka se snađu. Kolega Pavliček, izvolite. Hrvatski zdravstveni sustav je jedan težak bolesnik. Dok mi razgovaramo evo ovog trena hrvatsko zdravstvo stvara milijunske gubitke. Svaki dan ti gubici iznose nekoliko milijuna kuna, svaki mjesec se mjere u nekoliko desetaka i stotina milijuna kuna i tako već to ide godina. Ogromni dugovi prema veledrogerijama, ogromni dugovi prema dobavljačima energenata i uvijek se postavlja pitanje kada će koja bolnica ostati bez grijanja, bez vode, bez odvoza smeća. Nažalost reforme zdravstva jednostavno nema. Činjenica je da se nalazimo još uvijek u doba covid pandemije, ali isto tako je činjenica da zdravstvo ima na tisuće drugih problema koji vi cijenjeni ministre niste uspjeli riješiti. Ovim putem moram se obratiti kolegi Reineru koji ove naše inicijative oporbe smatra smiješnima, izlizanima i sl. pa zadatak oporbe je kritizirati, zadatak oporbe je davati prijedloge. Kojigod amandman oporba daje redom se gotovo svi odbijaju, pa znači da bi bilo najbolje da se oporba povuče iz sabornice i da se vratimo u razdoblje jednoumlja, a upravo se vaša stranka devedesetih godina borila tog jednoumlja pa nemojte nas vraćati u ta mračna vremena. Izvolite. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Mosta tražim stanku od 10 minuta kako bismo dodatno razmotrili kontekst u kojem će se odvijati ova rasprava i zahtjev za smjenom ministra Beroša. Naime, ja sam bio prilično iznenađen kada sam ušao u ovu sabornicu jer smo na vrlo važnoj točci o Zakonu o kulturnim vijećima i financiranja programa u kulturi, sa ove strane sam vidio svega par zastupnika. Pa ja sam se onda pitao pa što se dogodilo u međuvremenu, jesam li ja zaspao pa se probudio u petak za glasovanje, zašto ste svi tu danas? A onda sam se osjetio dirnutim jer sam shvatio da imate potrebu pokazati jedinstvenost, da ste svi tu, da ste čvrsti danas jer se događa što se događa. Moram priznati da je to za nas sada potpuno drugačija situacija i zato nam je potrebna stanka da raspravimo kako dalje. Naši zastupnici su, zahvalan sam ako sam vam uza vas u ovom teškom danu omogućio malo da se opustite i nasmijete, uvijek je dobro činiti dobro. Naime, naše kolege iz kluba su pripremili vrlo pedantno izlaganje u kojem ćemo čuti zašto ministar Beroš treba otići. Dovoljno je bilo samo ponoviti sedam taksativnih grijeha ministra Beroša o kojima smo govorili prije više od godinu dana uz neke druge koji su se nagomilali, sve što se događalo oko korona krize, nabavka milijuna doza cjepiva koje sada propada ili će se plaćati zbrinjavanje, međutim ne znam koliko danas uopće ima smisla govoriti o ministru Berošu kad vidim kako ste se svi okupili, dakle gori pod nogama. Zašto nam dokazujete da ste tako jedinstveni? To je ono zašto mi kažeš da ideš u Krakow ako stvarno ideš u Krakow, evo molim vas da nam omogućite stanku od 10 minuta da bismo razmotrili uopće ovu situaciju i ovu potrebu za demonstriranjem jedinstva i ima li smisla raspravljati o ministru Berošu ili da se mi lijepo dogovorimo oko datuma izbora i da vrati se povjerenje građanima nakon svega što ste učinili. Izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta. Poštovani ministre, podsjetit ću vas na sjednicu već rekao bi famoznu sjednicu Odbora za zdravstvo na kojoj je sudjelovao i ministar na odlasku Marić, koji je govorio kako svaku slobodnu kunu koju on uspije uštediti ulijeva u zdravstvo. Vi ste mi na pitanje o reformama koje zaostaju, koje zapravo čekamo godinama ste priznali da zdravstveni sustav nije reformiran zadnjih 20-ak godina i visoku cijenu plaćamo za to, visoku cijenu. Vi ste sigurno svjesni toga. Mnogi nam najbolji liječnici odlaze jer sustav ovako koncipiran nije motivirajući. Ima jako puno razloga po meni zašto niste zaslužili povjerenje, sigurno najveći nije ne radi se o dostupnosti pobačaja u bolnicama nego moglo bi se reći da niste dovoljno zaštitili liječnike koji se pozivaju na priziv savjesti i sad su izloženi strašnim pritiscima.

Podsjetit ću, ne možemo dovesti rashode, ne možemo racionalizirati rashode bez uvođenja tržišnih mehanizma u sustav, to je nemoguće. Prema tome, vrtimo se u krug. Nije slučajno da generira sustav dugove svaki mjesec jer ne postoji do sada nijedno načelo, nijedan mehanizam koji bi to mogao spriječiti. Još jednom ću upozoriti da nabava cjepiva u ime svih nas na razini EU je vrlo netransparentan, ne znamo po kojim cijenama, po kojim uvjetima i na kraju ćemo imati velikog viška cjepiva koje nikome ne trebaju. Stanka je odobrena. I evo imamo i 10. zahtjev, kolega Daus izvolite.

Nas zapravo dvije stvari muče, o jednoj će više poslije kolegica, a vezano je za diskriminaciju građana Bujštine odnosno Sjeverozapadne Istre kako je sada nazivamo u zadnje vrijeme i bolnice Izoli, ali neću toliko o tome. Druga je ono što me malo zabrinjava, kao predstavnik jedne politike decentralizacije je najava centralizacije sustava zdravstva i ne poznajem drugi dio Hrvatske, zdravstvo u drugom dijelu Hrvatske ne mogu pričati, ono što se bojim je za Istru da nam se ne bi dogodilo nešto krivo s Općom bolnicom u Puli nakon što je konačno zaživjela i uz pomoć ove vlade, treba biti fer na pravi način, korektno, ali da ne bi išlo te najave u nekom krivom smjeru, pogotovo zato što je nama jedno srednjoročnom razdoblju cilj da ta bolnica postane zapravo i uz Medicinski fakultet u Puli, jednog dana i klinički bolnični centar, kliničko bolnički centar. Hvala lijepo. Dobro. Ima li još koji zahtjev?

Hvala vam predsjedavajući. Poštovani premijeru, poštovani ministre, kolege i kolegice. Ministar Beroš je u jednoj neugodnoj situaciji da bi se obranio od stručne, ali i stranačke kolegice koja ga je tlačila nezadovoljna propozicijama i budućim već unaprijed dogovorenim rezultatom natječaja za mjesto ravnatelja KBC Sestre milosrdnice izrekao sada već doista čuvenu rečenicu „stranka je izabrala put“ Nije to dakako kao što ćete vidjeti danas iz mnogih izlaganja bila najneugodnija situacija u ministarskoj karijeri dr. Beroša, no također nije to bila jedina situacija u kojoj su se odluke donosile na gore definirani način, dapače upravo zato što smo zemlja u kojoj je već skoro punih 30.g. „stranka bira put“ imamo zanemaren, zapušten, nefunkcionalan i korumpiran zdravstveni sustav koji ne pruža zdravstvenu zaštitu svojim građanima, a pogotovo građankama. Možda bi bilo vrijeme da konačno netko podnese i odgovornost za to što i kako stranka bira i koliko to građane ove zemlje košta osobito u ovom resoru gdje se cijena plaća ne samo u eurima nego bome i u ljudskim životima. Krenimo od trenutka kad je stranka izabrala Vilija Beroša i postavila ga za ministra zdravstva RH. Navedeno se dogodilo naravno ne zato što je premijer Plenković vidio da mu prošli ministar ne ostvaruje zacrtane ciljeve, koje uostalom ili zato što je u Viliju Berošu vidio vizionara spremnog da se uhvati u koštac sa tegovnom zaostavštinom bivših ministara. Mi smo u zdravstvu stvarno uvijek bili pravi sretnici, sjetimo se Hebranga, Ljubičića, Milinovića itd. Ne stranka ili Andrej kako ga familijarno zove ona doktorica HDZ-ovka s početka priče, birali su novog ministra jer je stari ministar bio opterećen nizom nekretninskih afera, a prelijevanje afera najčešći je razlog biranja novog puta. Novo dovedeni ministar Beroš pri tom je od strane samog premijera predstavljen kao osoba koja će prionuti poslu kako bi naš zdravstveni sustav učinio dostupnijim i kvalitetnijim za pacijente, potom kao kako će biti osoba koja će se dotaknuti ključne teme, a to je financiranje cijelog zdravstvenog sustava koji kaže premijer nažalost generira određene gubitke, te također kao osoba koja će se baviti međunarodnom zdravstvenom krizom zbog koronavirusa. Tako se govorilo u siječnju 2020., a sada možemo vidjeti što je ostvareno. Ako krenemo od zadnjega, dakle pandemije koronavirusa vidimo da je „stranka izabrala put“ koji je završio sa više od 16 tisuća umrlih, dakle 4 tisuće umrlih na milijun stanovnika, što nas po smrtnosti u odnosu na broj stanovnika stavlja na 8. mjesto, tragično 8. mjesto. To je rezultat dobrim dijelom podbačaja s cijepljenjem, u Hrvatskoj je svega 55% građana primilo obje doze cjepiva što nas po broju cijepljenih građana svrstava na samo dno EU, doduše među prvima baš novi ministar financija da se sjetimo. To je također sažetak rezultata bavljenja međunarodnom zdravstvenom krizom zbog koronavirusa. Kako stojimo sa kvalitetom i dostupnošću zdravstvene skrbi koju je trebao unaprijediti ministar Beroš? Očekivano trajanje života građana RH je za oko 3.g. kraće nego što je prosjek EU, mi smo na 20. mjestu ljestvice europskih zemalja. Meni je to malo depresivno. Najčešći uzroci smrti u RH su kardiovaskularne bolesti, najznačajniji uzročnik i najvažniji rizični faktor je šećerna bolest, a drugi najznačajniji uzrok smrtnosti su maligne bolesti. Dakle kad bismo htjeli produljiti život hrvatskim građanima nameće se zaključak da bi morali poraditi upravo na tim uzrocima, pa da vidimo kako se mi time bavimo.

Iako suvremena medicina ulaže velike napore u poboljšanje metoda liječenja prognoza bolesti u slučaju proširenog raka i dalje je uglavnom vrlo loša. Dakle, kad govorimo o tome da bi htjeli poboljšati izlječenje odnosno produljiti život ključno bi bilo da otkrijemo rak u ranoj fazi. To se provodi pomoću preventivnih programa čiji je cilj da onu populaciju koja je u riziku podvrgnemo nekoj jednostavnoj dijagnostičkoj metodi da bi rano detektirali pojedini tumor. Dakle, preventivni programi screeninga u svim razvijenim društvima spadaju među najvažnije zadaće javnozdravstvenog sustava jer im je osnovni cilj da produže život građanima. Kako mi stojimo s preventivnim programima? Provodimo tri, za karcinom debelog crijeva, za prevenciju raka dojke i za prevenciju raka maternice. O prevenciji raka i screening programu za dakle rak debelog crijeva govorili smo u saboru nedavno i iznijeli smo zabrinjavajuće podatke o mizernom odazivu naše populacije na pregled kojim se testira postojanje krvi u stolici što je uglavnom prvi znak karcinoma debelog crijeva, a ako ga otkrijete u ranoj fazi preživljenje je 90%, a šteta je da u Hrvatskoj otkrijemo svega 11% karcinoma debelog crijeva u ranoj fazi, u Sloveniji pola sata preko granice više od 50% Možda je ključ u tome kako provodimo screening. U Hrvatskoj naime prvo dobijete pismo, u pismu vas pitaju jeste li zainteresirani za screening, onda odete na poštu i odgovorite da jeste, onda vam pošalju novo pismo s testom, onda napravite test, pa ga vratite poštom i onda za 6. mjeseci to sve ponovite i onda u svim ti odlascima do pošte i natrag 21% nam je odaziv, u Sloveniji više od 65% Ajmo malo na HPV, dakle karcinom vrata maternice je jedini karcinom kojeg možemo spriječiti pravovremenim cijepljenjem protiv HPV-a. Tu jedinstvenu priliku da karcinom koji je peti po učestalosti kod žena spriječimo cijepljenjem mladih prije stupanja u spolne odnose razvijene zemlje su dobro iskoristile procijepile su populaciju iznad 65% i njima karcinom vrata maternice više nije javnozdravstveni problem. Mi nismo te sreće kod nas je stopa procijepljenosti djece u 8 razredima ispod 10% Možemo zaključiti da preventivni programi postoje na papiru ali sudeći po smrtnosti koja je značajno veća nego u EU očito je da ministar nije izabrao put evaluacije, provedbe i učinkovitosti koje su na niskim granama. Dakle, to su maligne bolesti. Prvi razlog smrtnosti su kardiovaskularne. Najznačajniji rizični faktori dijabetes, isto smo nedavno pričali u saboru o njemu, u nekim kasnim satima proglašavali smo neki dan Danom šećerne bolesti. To je uglavnom jedino kad se u ovom saboru priča o zdravstvu u RH. Tip II šećerne bolesti od kojeg boluje oko 10% opće populacije direktno je uzrokovan debljinom i nekretanjem. Ogroman je javnozdravstveni problem koji je moguće prevenirati. Ukupno 10% svih troškova liječenja svih bolesti u Hrvatskoj otpada na liječenje dijabetesa i komplikacija dijabetesa kao što su srčani i moždani udari, zatajivanja bubrega, sljepoća, amputacija udova itd. Sprječavanje razvoja dijabetesa tipa II trebao bi biti jedan od osnovnih javnozdravstvenih ciljeva, samo tako možemo smanjiti cijenu koju plaćamo i u zdravlju i u novcu. Kako to nama ide? Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti u periodu 2015. do 2020. usvojen je na vladi u lipnju 2015. U analizi koja je prethodno napravljena kao slabosti sustava navedene nejednaka dostupnost skrbi, nedostatna educiranost liječnika obiteljske medicine i činjenica da je težište skrbi za dijabetičare na sekundarnoj i na tercijarnoj razini, dakle u bolnicama. Sada kad pogledamo izvještaj o provedbi tog istog nacionalnog programa vidimo da nije učinjeno ništa kako bi se te slabosti otklonile. Nego dapače kod nas dijabetičare i dalje liječimo u okviru bolničkog sustava što je posve neodrživo, dovodi do značajnog povećanja troškova liječenja i manje je efikasno. O nejednakostima nećemo jer bome ne živi svaki dijabetičar kraj bolnice. Iz gore navedenih primjera, a na koncu konca i iz iskustva razvijenih zemalja jasno je da nema efikasne prevencije niti liječenja epidemiološki najznačajnijih bolesti bez čvrste i jake primarne zdravstvene zaštite. Dakle, dobro educiran, dobro opremljen obiteljski liječnik predstavlja najefikasnije i najjeftinije rješenje za nošenje sa izazovima zdravstvenog sustava. Dakle, zemlje koje brinu za svoje građane i njihovo zdravlje davno su shvatile da je ključ u osnaživanju liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali kod nas se eto ide za sustavnim obespravljivanjem i uništavanjem, doslovce uništavanjem sustava primarne zdravstvene zaštite. Dakle, počnimo od toga da kod nas trećina svih timova od 2300 ima više od 1800 pacijenata na skrbi. Počnimo od toga da više od polovice liječnika koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj nema specijalizaciju. Ne možete biti liječnik obiteljske medicine bez specijalizacije, ali kod nas jesu. Znate zašto? Jer nisu educirani nego povlačimo studente koji su netom završili studij i stavljamo ih da dok čekaju specku se malo igraju liječnika obiteljske medicine. Dakle, oni ljudi koji bi trebali biti najviše educirani, najviše motivirani, visoko gratificirani mi taj posao dajemo studentima, pa kad dođete doktoru hrpa naših građana svaki put kad dođe dočeka ga netko drugi umjesto liječnika koji bi ga trebao najbolje poznavati, dakle i zdravstveno i psihološko i obiteljski i socijalno i poslovno itd. Dakle, takav sustav osim što dovodi do značajno lošijih i značajno skupljih ishoda liječenja dovodi do zagušenja sustava bolničkog koji time postaje potpuno nedohvatljiv onima kojima zaista treba. Dakle, ako imate doktora obiteljske medicine koji nema iskustva i koji nema edukaciju sve vam studije pokazuju taj će vam doktor slati svoje pacijente na nepotrebne pretrage, davat će u nepotrebne terapije, slati će ga na subspecijalističke i specijalističke preglede. Taj problem nije nov, ministar Beroš ga je samo nastavio. Vi kad pogledate statistiku unazad 10 godina 40% se povećao broj bolničkih liječnika, ali bome primarna zdravstvena zaštita ništa. Ne raspisuju se specijalizacije, a i kad se raspišu sveli ste im status tako nisko da se nitko ne želi javiti jer liječnici primarne zdravstvene zaštite tu svaki doktor u ovoj dvorani to zna primaju značajno manje novce nego bolnički liječnici, ne mogu napredovati i sveli ste ih na administratore, doslovce na administratore. Ja kad sam se upisala na faks to je bilo 2002. tad je dekan bio profesor Labar, to je najbolji dekan kojeg je medicina ikad imala, a rekli su nam na prvom predmetu prve godine točno se sjećam obiteljski liječnici su gejdkiperi oni su zaštitnici, oni su filteri, oni čuvaju bolnički sustav, bez njih ako vam ta razina ne valja sve će vam se raspasti. To su nam rekli. Ali stranka je izabrala put i pretvorili ste gejdkipere u najobičnije skretničare. I ne samo da ste ih pretvorili u skretničare nego nastavljate dalje, evo gledamo kakve ste donijeli odnosno trebamo ih još izglasati izmjene i dopune Zakona o sigurnosti na cestama gdje osim što će biti skretničari i administratori liječnici bi obiteljske medicine po novom trebali eto biti i policajci, trebali bi stornirati vozačke svojim pacijentima jednim potezom miša itd. Dakle, dodatno im otežavate ionako težak posao kojeg rade. Osim toga čujemo da nova reforma sugerira da bi trebali puni rupe na objedinjenim hitnim bolničkim prijemovima što naravno odbijaju iz razloga kojeg se više ne žele ni pojavljivati na radnim sastancima sa resornim ministrom. A čuli smo i da mnogi od njih kuvertiraju otkaze. I što ćemo onda? Unatoč tome u dosadašnjem radu ministra Beroša, ali također niti u najavi reforme nema ni traga strateškog promišljanja, ojačavanja, ulaganja, revitaliziranja kako će se to dogoditi sa primarnom zdravstvenom zaštitom. Ali dobro. Dakle, nakon što ne uspijemo zbog svega ovoga što smo nabrojali loše provođenih preventivnih programa, upropaštene primarne zdravstvene zaštite spriječiti bolesti da vidimo kako ih liječimo. Dakle, recimo šećerna bolest, možda nemamo prevenciju, možda sve guramo u bolnice, ali ipak naši kolege iz zemalja poput Engleske i Danske čudom se čude kad vide našu listu lijekova koju financira HZZO. Naime, Hrvatska je na samom dnu europskih zemalja po korištenju tzv. humanih biosličnih, znači generičkih inzulina koji nisu ništa manje efikasni, ali su značajni skuplji od inzulinskih analoga koji kod nas dominiraju. Ili recimo, cijenu lijekova iz skupine SGLT2 inhibitora koji su odnedavno na tržištu, plaća je HZZO, 30% veću cijenu našim pacijentima nego u Češkoj ili Sloveniji. Dakle, zemlje koje brinu za zdravlje svojih građana, rade na prevenciji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a mi požar gasimo na najskuplji način, šibni dijabetičare subspecijalistu, daj mu hrpu nepotrebnih pretraga i nakrcaj ga preskupim inzulinom. Pa nije čudo da smo neodrživi. Ajmo vidjeti liječenje onkoloških bolesti. Uvidom u Nacionalni plan protiv raka, strateški dokument kojeg su izradili stručnjaci, istaknuto je da onkološko kirurško liječenje često provode kirurzi koji nisu usko specijalizirani za liječenje tumora. I da je to direktno povezano sa lošijim ishodima liječenja. Dakle možemo zaključiti da kad su u pitanju mjere koje zahtijevaju organizaciju i ustroj, mislim time bi se ministar trebao baviti, dakle kao što su kontrola, provedbe preventivnih programa, definiranje uvjeta za provođenje onkološkog liječenja, propusti sustava su evidentni i traju godinama i plaćamo ih i u zdravlju, a bome ih plaćamo i u novcu. Dakle ako pogledate kako liječimo onkološke pacijente, uglavnom farmakološki, a koliko to plaćamo? U čemu je keč? Pa možda ako pogledamo od 2014. do 2020. troškovi za liječenje zloćudnih bolesti lijekovima porasli su 3 puta. Izlječenje nije poraslo 3 puta, tu se slažemo. Možda treba pogledati izvještaj Hrvatskog liječničkog zbora koji nam govore koliko je novaca dobilo koje stručno društvo od farma-industrije u 2020. Prva tri društva na toj listi, dakle oni koji su dobili najviše love od farma-firme, da bude sasvim jasno, su onkološko društvo, društvo za internističku onkologiju i društvo za dijabetes. Dakle oni koji, dakle dilaju sve te skupe lijekove. Dodatno je zanimljivo da je do prije 5 godina HZZO inzistirao na sklapanju tzv. etičkog ugovora kojim bi obvezao da sve farma-firme registrirane u Hrvatskoj moraju davati izvještaj o tome koliko pojedini liječnici primaju novaca i za kakve edukacije. No onda je 2017. došao g. Lucijan Vukelić na mjesto šefa HZZO-a i onda više taj etički ugovor nije bio potreban, tako da konkretno sada HZZO nema blage veze o potencijalnim sukobima interesa svojih liječnika na pozicijama moći, uglavnom onih iz HDZ-a, to je jasno. Iz te perspektive, jasno je zašto nikog ne zanima ni prevencija ni primarna zdravstvena zaštita. Pa tu nema para. Mislim, dapače mogli bi reći da prevencija smanjuje potrošnju lijekova što je nezgodno prema ovim izvještajima. I na kraju bi se osvrnula na najave novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji, čini se, nažalost ne nudi baš ništa reformatorski. Dapače, u savjetodavnu grupu ministar Beroš stavio je upravo one ljude koji hrvatskim zdravstvom vladaju već zadnjih 20 godina, koji su ga doveli do ove točke i koji bi ga sada po novom trebali reformirati. Slatki detalj leži u tome da ministra savjetuju mahom muškarci, a u zdravstvenom sustavu mu radi preko 80% žena, 3 od 20 su vam žene u savjetodavnoj grupi. Ključna promjena najavljene reforme leži u oduzimanju ustanova lokalnoj samoupravi te stavljanju dijela ustanova pod okrilje države koja se iz svega što sam vam nabrojala baš i nije pokazala da ima kapaciteta voditi promišljene, efikasne zdravstvene politike. Dugovi državnih bolnica vam nisu ništa manji od dugova koje generiraju bolnice u vlasništvu lokalne samouprave. I naravno da je tako jer je cijeli sustav postavljen na način da nužno generira dugove jer je stranka izabrala put zapuštanja i uništavanja primarne zdravstvene zaštite, dakle ona koja bi trebala nositi preventivu, ona koja bi trebala čuvati bolnički sustav od prečestih subspecijalističkih i specijalističkih pregleda, od skupih i često nepotrebnih pretraga i od prepisivanja i propisivanja skupih i nimalo više efikasnih lijekova. Dakle stranka je izabrala skupi i neodrživi put. Put brige o pozicijama moći, put brige o kadroviranju, put brige o profitu pojedinaca, put brige o profitu farma-kompanija. A tko plaća taj put? Naši građani. Ponavljam u novcu i u životima koji su kao što smo čuli, nešto kraći nego u ostatku EU. Hvala. idemo sada s replikama. Prvi na redu je kolega Kirin, izvolite.

Zdravlje je neprocjenjivo, a liječenje bolesti je skupo. Kada govorite o zdravstvu kao ustavnoj kategoriji, o svedostupnosti zdravstvene zaštite, jeste li razmišljali o sukusu problema, a problem nije ministar Beroš. To dobro znate. Vi znate da za liječenje tih teških bolesti postoje prioritetne liste, nije tako sve crno kao što vi govorite. Spominjete pandemiju, između ostalog, ministar Beroš je vodio i vodi sustav u vrijeme pandemije i problemi zdravstva u sustavu većih zemalja i bogatijih su ogromni [[Upadica: Hvala vam.]] Također, to ste informirani. Ovoga, da, mislim svakako držim da je ministar na čelu resora odgovoran za suštinske probleme zdravstva koje sam navela. Slažem se da te suštinske probleme generira ova stranka već 30-ak godina, dakle da nije samo ministar Beroš izabrao taj put, ali on je nastavio hrabro kročiti tim putem, a njegov je zadatak bio da ovaj sustav reformira. Dakle ponovit ću vam još jednom. Ministar Marić je, danas su to ponovo vrtile televizije, postavio sva ova ista pitanja kad dođe do financiranja, dakle kako je moguće da nam se ne poboljšava preživljenje, a da tri puta više plaćamo lijekove, kako je moguće da mi jedini u Europi plaćamo toliko skupih inzulinskih analoga, kako je to moguće, ko donosi te odluke, a istodobno pogledajte ko dobiva para od tih istih pharma firmi koje te lijekove stavljaju na HZZO-ove liste. Poštovana kolegice Kekin, mislim da smo i vi i ja i kolegice i kolege saborski zastupnici jako dobro svjesni bezuspješnosti ove akcije koja će na kraju i rezultirati glasovanjem, ali vjerujem da smo i vi i ja, a i javnost isto tako svjesni još jedne vaše bezuspješnosti koja je puno gora za građanke i građane Grada Zagreba, konkretno Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe sa invaliditetom više od godinu dana nema svoga pročelnika, više od godinu dana vlast ne može od svih svojih kvalitetnih politika, ljudi i ideja pronaći osobu koja bi se bavila time i nažalost opasnost takve politike i šteta za sve građane već daje svoje rezultate, to je vidljivo i jučer odlukom visokog upravnoga suda vezano za mjeru roditelj odgojitelj. Pa hvala vam kolega Mažar, inače čekala sam da netko prvi kaže čestitam kolegi Kirinu koji je odolio. Dakle, ja sam odlučila danas brojati vaše replike koji se tiču Zagreba, a ne zdravstva čisto zato da što taj broj bude veći to pokazuje veću slabost i impotenciju vaših argumenata, a ako ćemo, ako ćemo komentirati presude mislim da je danas došla jedna važnija presuda koju bi trebali komentirati. Naime, jučerašnja presuda visokog upravnog suda rekla je da je prošla vlast kojoj ste vi držali ljestve dala privilegiju određenom broju građana koju mi smijemo mijenjati, a današnja presuda je rekla da zbog toga što je vaša stranka i njen predsjednik uzeo privilegiju za sebe hrvatski građani moraju platiti dvije milijarde kuna iz vlastitih džepova. Malo ćemo onda radije tu presudu komentirati, nešto je svježija od ove jučer Kolega Mažar izvolite povreda Poslovnika. Poslovnika HS osim što nije odgovorila na konkretno pitanje zastupnika koje se odnosilo da treći put bezuspješno idete pokušati bezuspješno promijeniti ministra zdravstva isto tako bezuspješno godinu dana nemate pročelnika za taj ured u Gradu Zagrebu koji treba brinuti o zdravstvu, koji treba brinuti o ovome što vi govorite, dakle vi ne možete osnovu stvar godinu dana napraviti, a ne možete dati ni odgovor na to. Kolega Mažar, ovo je bila replika, pa dobivate opomenu. Kolega Borić, izvolite. Hvala lijepo. Zastupnice Kekin, ništa niste rekli o ovom prijedlogu, ali sam uhvatio onaj dio gdje kažete da stranka bira put, odgovornost i koliko to košta građane. To ste nam postavili kao kriterij da na tome smijenimo ministra zdravstva po vašoj želji. E sad ja vas pitam da li ste spremni taj kriterij primijenit na gradonačelnika Grada Zagreba, evo na primjeru Čistoće, na primjeru Čistoće taj isti kriterij, znači rekli ste da ćete restrukturirati Holding, otkazi ništa, onda ste na javnom natječaju izabrali čovjeka iz Osijeka slučajno sa iskaznicom SDP-a sa naknadama razno raznim da čovjek može obavljati svoj posao da bi utvrdio da nije u stanju isprazniti kantu, znači jedna jednostavna operacija, vidiš kantu, u kamion, isprazniš na Jakuševac, ne ide, znači Grad Zagreb nažalost sve više liči na grad koji ima puno više smeća nego što ga je bilo ikada i sad vas pitam, vrijedi li taj kriterij za g. Tomaševića ili imate neki keč kako vi kažete da za njega to ne bi trebalo vrijediti? Prije odgovora imamo povredu Poslovnika, kolega Grbin izvolite. Povrijeđen je čl. 238. na način da je zastupnik govorio o temi koja nije predmet rasprave.

Idemo, idemo malo proć kroz materiju, dakle ovo su replike, kolege pozivaju na analogiju, dakle ako imaš određene principe na nacionalnoj razini onda ih vjerojatno imaš i na lokalnoj razini, posebno ako si na vlasti. Kako to nema veze i kako bi to bila povreda Poslovnika, pa to je elementarna logika, vi to jako dobro znadete zato ste se malo upecali da pomognete svojim koalicijskim partnerima u Gradu Zagrebu jer je spomenut vjerojatno ovaj gospodin što ima SDP-ovu karticu, pa sad onda ovaj, pa onda sad tu prozivate bez veze da je povreda Poslovnika, naravno da nije, dobivate opomenu. Kolega Marko Pavić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega Grbin povrijedio je čl. 238. kada mora ovakvim intervencijama spašavati svog koalicijskog mlađeg partnera jel očito su krivu osobu stavili za otvaranje koja uopće nije iznijela sve one stvari koje ćemo mi s ove strane vrlo lako odgovoriti i odbaciti sve optužbe… Kolega Pavić, dobivate opomenu, ovo je isto tako bila replika i pozivam kolegice i kolege da ne koristimo povredu Poslovnika kao repliku, molim vas to je pravilo kojeg bi se trebalo držati. Čl. 238., kolega Grbin je rekao da se ja nisam držao rasprave, točno sam naveo u raspravi što je rekla kolegica Kekin, stranka bira put, odgovornost i koliko košta građane. Isto tako povreda Poslovnika jer je ovo bila replika, dobivate opomenu naravno. Idemo dalje, sad je na redu kolega Habijan. Bit će prilike svakako da spomenete Zagreb kolega Habijan. Dakle kolega Borić broj dva replika na temu Zagreba kao što rekoh zbrajam ih.

To ste stvarno krivo čuli ili ste slabo slušali. Da ste bar, mislim mogu vam dati tekst, dakle da je barem stranka izabrala put odgovornosti to bi bilo dobro. Inače konkretno naša stranka je zaista izabrala put odgovornosti. Dakle, vidjet ćete možda već u ovom periodu koliko je naš ministar Beroš da se situacija rješava i da je u procesu, ali drago je, drago nam je da to pratite. Drago nam je da to pratite. Kolega Habijan izvolite sada ste vi. Poštovana kolegice Kekin ja mislim da bi svaki podnesak, svaki prijedlog sa kojim se traži izglasavanje nepovjerenja nekog ministra trebao biti utemeljen na činjenicama. Ono što je još mnogo bitnije, te činjenice bi trebale biti potkrijepljene dokazima. Vi ste ovdje 20 minuta imali jedno ekskatedra predavanje gdje ste analizirali zdravstveni sustav, međutim ništa konkretno, ništa konstruktivno nismo čuli, apsolutno ništa u ovih 20 minuta. I ono što ste spomenuli da spominjanje Grada Zagreba kojim vi upravljate pokaže našu slabost ne pokazuje, pokazuje vašu slabost i vašu nemoć u nedostatku argumenata da u ovih 20 minuta ukažete na bilo koju i jednu iole činjenicu koja drži vodu koja bi opravdan razlog sa smjenu ministra. Bilo bi bolje da to vrijeme koje ste proveli ste posvetili kao što je već nekoliko puta bilo rečeno da pronađete pročelnike u Gradu Zagrebu, a ne da kadrovirate po hodnicima holdinga i da se posvetite upravljanju i onda da dokažete da tamo znate, a ne da ovdje docirate kako treba izgledati zdravstveni sustav u RH. Što bi u mojoj struci rekli, verbalizira puno, a bez sadržaja. Dakle, samo ću reći kad smo kod konkretnog. Dakle, 20 u Europi po tome koliko dugo živimo, 8 na svijetu po tome koliko nam je ljudi umrlo od korona virusa, 3 po dnu od EU po procijepljenosti, samo 21% ljudi koji se odazovu na screening, ispod 10% onih koji su se cijepili protiv HPV-a, najlošije preživljenje od malignih bolesti valjda u EU, tri puta porasla cijena lijekova za te iste maligne bolesti unazad 6 godina. Pritom najviše love dobijaju upravo liječnici koji to, to su vam sve iz, ja sam navela reference, ja sam vam znanstvenica, dakle ja vam, točno vam piše tu koje sam vam, od kud sam, to su vam ljetopisi, registri, nacionalni planovi, izvješće nacionalnih planova, izvješća HZZO-a, cijene koje su navedene u HZZO-u, dakle ovako konkretno niste sve skupa pričali od kad sam ja u saboru. Opet povreda Poslovnika, ajmo nemojmo stalno povrede Poslovnika, vodi se rasprava, replicira se jer mislim, izvolite kolega Habijan, ali pozivam vas sve, postoje replike i izmijenite mišljenja, a povrede Poslovnika ostavimo za neku drugu priliku. Izvolite kolega Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Ajmo mi govoriti o onome što je doista tema danas ove rasprave i zašto smo se ovdje okupili u ovom broju, a to je hrvatski zdravstveni sustav i osoba koja je njemu na čelu. Vi ste govorili o određenim podacima koji pokazuju zdravlje zdravstvenog sustava, a ja ću vam pročitati jedan, a to je smrtnost od bolesti koje su se mogle izbjeći.

U Hrvatskoj godišnje od bolesti koje su se mogle izbjeći umire preko 1.000 ljudi više od europskog prosjeka, 1.000 ljudi koji nisu trebali umrijeti koje smo mogli izliječiti, kojima smo mogli pomoći jer gospodin tamo koji sjedi pored Andreja Plenkovića ne radi svoj posao. I mi na to trebali šutjeti ili bi na to trebali ukazati.

Dakle, konkretno ako imate slabu primarnu zdravstvenu zaštitu, ako onda zatrpavate bolnički sustav, ako onda ljudi koji bi trebali doći do liječnika do njega ne mogu doći, ako vam ne funkcionira preventiva da spriječite bolesti ili da ih otkrijete na vrijeme onda će vam nažalost građani umirati od bolesti koje su se mogle spriječiti. Umirat će od malignih bolesti, od kardiovaskularnih jer će razviti dijabetes jer mi nemamo preventivne programe jer ih ne radimo, dakle jer će razvit karcinom debelog crijeva kojeg ćemo otkriti u trećem ili četvrtom stadiju jer nije otišao 6 puta na poštu da bi napravio screnning, a nitko u međuvremenu ne radi ništa da to popravi. I ja mislim da je ovaj sustav toliko zapušten da ga se zaista nije moglo u 2,5 godine popraviti, ali je problem u tome da se u 2,5 godine nije niti krenulo u tom smjeru.

Poštovana zastupnice vidim da vrijedno brojite ali morate shvatiti da ovo što vi radite kao organizacija Možemo u Gradu Zagrebu malo posvetite više pažnje recimo na moje Sesvete koliko ste obitelji htjeli sa mjerom Roditelj odgojitelj ostavit na socijalnoj mjeri, teškoj životnoj situaciji, koliko djece vam se nije upisalo u vrtić u Sesvetama, vodoopskrbu, koliko smeće stavljate po četvrti najvećem u Gradu Zagrebu od 100.000 stanovnika, ne odvoz smeća, na koji način se ponašate prema Gradu Zagrebu, da li vi to savjetuje i vaša grupa gradonačelnika, vjerujem po ovome što radite i sad dolazite u sabor i htjeli bi ministru, predsjedniku vlade predočiti nešto što sami ne znate, pa sigurno da je teško sa ovakvim vodstvom Grada Zagreba biti na čelu i voditi državu je jako teško [[Upadica: Hvala vam.]] s ovakvim aktivistima koji ne razumiju ništa nego se [[Upadica: Hvala kolega Deur.]] bacati po asfaltu i vrijeđati [[Upadica: Kolega Deur hvala vam lijepa.]] građane Grada Zagreba. Povreda Poslovnika kolega Bauk, izvolite. Gospodine predsjedniče predlažem da prekinemo raspravu i da se preselimo u Gradsku skupštinu da nastavimo raspravu. Kolega Bauk da nisam bio svjedokom vaših silnih nastupa od vas iz SDP-a preko svih ostalih stranaka i manjih stranaka iz oporbe koji kontinuirano koriste ovu govornicu kako bi govorili o lokalnim temama, svaki puta. E sad se kad se otvori rasprava pa vam ne paše da se spominju lokalne teme onda biste vi prekidali raspravu, ograničili pravo govora za one koji su ovdje predstavnici većine, ne ide to tako. Izvolite si sjesti!

Drugi puta pozivam vas kada netko od vaših kaže lokalno da ga pošaljete recimo na Brač. Može, ali moram vam dati drugu opomenu sad. Idemo dalje. Pa ja bih želio reći da i zastupnik Peđa Grbin, pa i Arsen Bauk. Ja sam vjerovao da se gospodin Peđa već prijavio u DORH jer ovo što je napravio, ovakav jedan nemoralni stav i što je radio u opoziciji i u situaciji u kojoj se nalazi to je prestrašno. Kolega Deur, ovo je povreda Poslovnika. Vi dobivate opomenu.

Ovo nije bila povreda Poslovnika, ovo je bila ljubav gospodina Deura prema gospodinu Grbinu. Ne znam kakva ljubav?

Imate i vi dvije. Znači samo da kažem da znadete, evo ovo što je ispred mene kolegica Ban-Vlahek ima dvije, Raukar-Gamulin dvije, Šimičević dvije, Bulj dvije, Bauk dvije. Samo da znadete jer treća je nemate više pravo govora. Dakle, htjela bih reći da mi podržavamo svaki oblik ljubavi, a onda i odgovoriti zgroženom gospodinu Deuru. Dakle, on je peti ako dobro brojim koji spominje Zagreb u argumentaciji obrane ministra Beroša, a također spominje kako ste ono rekli htjeli oduzeti šta, socijalna prava djeci u Sesvetama. Podsjetila bih vas da ste vi također bili dio ove vladajuće većine koja je glasala protiv prijedloga vaših kolega iz kluba suverenista da se ta prekrasna mjera koju je jučer Visoki upravni sud proglasio povlasticom, privilegijom koju je dala bivša vlast, dakle vi. Ne znam kako imate valjda srce samo za sesvetsku djecu a ne za sveukupno. Idemo dalje. Nemojte dobacivati! Mi smo saborski zastupnici iz Zagreba. Kažu da ste vi politički odgovorni za resor zdravstva u gradu Zagrebu i da kadrovirate. Rekao bih da je političko sljepilo da u vremenu globalne pandemije covida vi ukinete gradski Ured za zdravstvo i pripojite ga jednome megalomanskom uredu koji još uvijek nema pročelnika, odnosno pročelnice. Ovdje ću vam spomenuti pitanje dječje bolnice Srebrnjak. Također niste uspjeli u više od godinu dana izabrati ravnatelja, odnosno ravnateljicu te zdravstvene ustanove. Više od 432 milijuna kuna koje je država osigurala iz EU fondova vi jednostavno ste doveli do toga da se izvođač radova povukao jer gradska administracija nije bila u stanju odraditi ono što se od nje očekivalo pa vas ja pitam idete li vi putem Podemosa u Madridu i Pabla Iglesiasa ili ćete možda tražiti [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] da u ovoj zdravstvenoj reformi zdravstvene ustanove prijeđu u vlasništvo države. Nama fakat Upravna vijeća biraju, ne bira stranka put, nego „eksheli“ Upravna vijeća bolnica.

Molila bih da mi vratite vrijeme malo. Dakle, ja znam da je to vama smiješno jer vam je nezamislivo, ali to je doista tako. Dakle, što se tiče Srebrnjaka pa kako vas nije sram.

A sada, a sada nakon što je izvođač otkazao, pa pitam vas, evo tu vam je premijer. Dakle, da li ima i jedan projekt za koji je potpisan ugovor prije 2022. kojem troškovi izvođenja nisu porasli za 50 do 100% I problem je u vama. Dakle, vaši su trebali, vaš ministar regionalnog razvoja je trebao dogovoriti sa Europskom komisijom kako će se dofinancirati manjkovi. Povrijeđen je članak 238. Kolegice razgovarate sa psihijatrom, znate. Nemojte vrijeđati! Vi meni govorite vas je sram. Više od godinu dana sjedite, upravljate gradom. Može vas biti sram zbog toga što je izvođač radova otišao iz Srebrnjaka. Ostavite se pokojnoga Bandića, preuzmite odgovornost i radite posao. Bila je replika. Sada će replicirati kolegica Burić, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče, poštovani premijeru, poštovani ministre, poštovani državni tajnici, poštovana gospođo Kekin. Zaista nisam impresionirana ovom vašom nakupinom lupetanja. To je vjerojatno zbog toga što nemate pametnijeg posla, pa umjesto da gradite dječje vrtiće po Zagrebu, umjesto da ste senzibilni i konstruktivni prema roditeljima odgojiteljima, njihovoj djeci, prema svim roditeljima i prema svoj djeci. Umjesto da ste tolerantni i uključivi prema svima, a ne zaista prema nekima. Evo umjesto svega toga vi se isključivo bavite ideologijom, bavite se lošim kadroviranjem propalih kadrova kojih se čak riješio i gospodin Obersnel i evo moja sugestija vam, uzite megafon odite si pred Gradsku skupštinu i zatražite pitanje povjerenja [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] gospodinu Tomaševiću. Molim vas samo kolegice Burić ono nakupina lupetanja je malo prejaki izričaj pa nemojte to raditi. Ja mislim da je ovo bio jedan upečatljivi izričaj ali opet kak da kažem s manjkom sadržaja, ne. Što se tiče, što se tiče roditelja odgojitelja i brige o svoj djeci, dakle upravo radi toga što ste vi dali povlasticu jednoj maloj grupi vrlo privilegiranoj u tom slučaju zagrebačka djeca sva nemaju danas sva pravo na vrtiće. Na vaše pitanje, da mi već gradimo vrtiće, ako pratite pressice utorkom onda ste to mogli i vidjeti i sukladno tome, dakle upravo zato što smo mi na vlasti i mislimo na svu djecu mi ćemo dotjerati do toga da sva zagrebačka djeca imaju pravo na vrtiće koje s vašom vlasti nisu imali jer ste u 5 godina 15 puta više novaca uložili u malu grupu od 5.000 ljudi ne misleći pri tom na svu zagrebačku djecu. Povreda Poslovnika kolegica Burić, izvolite. Pozivam se na Članak 238., gospođa Kekin kazala je da je njezina stranka izabrala put odgovornosti pa mene zanima kakva je to odgovornost budući da nakon više od godinu dana u hrvatskoj metropoli niste sagradili niti jedan jedini dječji vrtić. To je poražavajuće i to je sramotno. Kolegice Burić ovo nije povreda Poslovnika, ovo je replika tako da dobivate opomenu. A vas molim da se ne smijete tako glasno jer ovaj svako ima pravo reći pogotovo ako je činjenica u pitanju. Idemo dalje, kolegica Orešković. Kolegice i kolege, raspravljamo o krivom članu vlade, umjesto Berošu trebali bismo raspravljati o premijeru. Predsjedniče vlade gledala sam vašu pressicu o ministru Mariću, kada sam vidjela kako se smiješite u trenutku kad vam odlazi najbolji, najuspješniji ministar zabrinula sam se za vaše zdravlje, a onda sam pročitala komentar jednog novinara koji je utvrdio da odlazi ministar koji je ugledniji od premijera koji je čak iskazao i vlastitu političku ambiciju kad je u trenutku rušenja Tihomira Oreškovića pokazao da je spreman preuzeti vladu. Kaže novinar da je time Plenković ostao bez političke konkurencije u Banskim dvorima, a okružio se poslušnicima, političkim patuljcima i ministrima iz trećeg ešalona. U takve treće ešalonske ministre ubraja se i ministar Beroš.

Ne znam da li vi znadete pravila, replicirate kolegici Kekin trenutno premijer ne može s vama polemizirati tako da evo izvolite kolegice Kekin odgovorite. Pa mislim kako da vam kažem, kolegica Orešković je bila znatno bliže temi i ovog opoziva ministra Beroša nego svi vaši zastupnici s ove strane sabora dosada. U svakom slučaju kolegice Orešković hvala vam na vašoj opservaciji jedino s čim se ne bih složila je da će zdravstvo biti u hladnom pogonu. Bojim se da tu više nema prostora za hladni pogon. Dakle, bojim se da smo došli do trenutka da smo kao što znamo i prošle godine baš onda kada je ministar Marić komentirao da ukrcava i spašava dobavu lijekova na način da produbljuje deficit. I dakle koliko se još može produbljivati deficit u situaciji ovakve svjetske krize, inflacije i recesije to ćemo tek vidjeti. Ali bojim se da nam ne slijedi hladni pogon nego doslovce jedna strmoglava deteoracija ionako već upropaštenog zdravstvenog sustava. Poštovana kolegice, evo neću ja o Zagrebu ali moram reći ako iz jedne obitelji ima dvoje djece pa je jedno dijete primljeno, a drugo nije do vas nikako nisam mogao doći na fini način pa evo koristim saborsku govornicu da to kažem. A drugo ograničit ću se samo na Covid, vi ovdje ni jednom riječju niste spomenuli ljude koji su govorili o Covidu kao karijesu i da je to obična, obična prehlada, a ne bolest koja je uzela 16.000 života. Niste rekli ni u jednom trenutku da smo prvi nabavili opremu za osoblje u bolnicama, niste rekli da smo nabavili dovoljan broj cjepiva za one koji su htjeli, a optužili ste ministra da je on kriv što se ljudi nisu cijepili. Krivi su oni antivakseri koji su govorili protiv, a koji sjede ovdje u saboru [[Upadica: Hvala vam.]] odnosno na brdu pored, pored nas [[Upadica: Hvala.]] molim lijepo. Izvolite odgovor. Reći ću vam, ja vam nemrem spremim decu u vrtić to je tak možda išlo za vrijeme vaše vlasti u Zagrebu. Razlog zašto se nisu mogli upisati jer ponavljam niste ulagali niti malo u zadnjih 5 godina. Mi sad gradimo i nadoknađujemo ali ne možemo tom brzinom koliko ste vi to brzo zapustili. Što se tiče ljudi koji govore da je Covid nevažan i to, mislite na one koji su sjedili u vladinom savjetu sve dok onog trenutka dok premijera nisu usporedili s Titom. Na te ljude možda mislite? Jer ti ljudi recimo koji su sjedili u znanstvenom savjetu i povremeno istupali su baš oni koji su između ostalog zbunjivali naš narod jer kao čovjek sjedi u znanstvenom savjetu i govori protiv cjepiva objavljuje po Facebooku itd. i pitalo se je premijera milion puta i ministra Beroša zašto ti ljudi sjede u znanstvenom savjetu. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani premijeru s ministrom, kolegice Kekin pa kud baš vi, kud baš vi da otvarate da vas je kolega Peđa Grbin treba braniti, kada se vratimo na meritum i ministra Beroša gledamo koliko ministar Beroš dobro vodi sustav.

Ako se sjećam predsjednica Upravnog vijeća je imenovala kuma za svog ravnatelja, ali eto nije ga dugo čula, ne znate napisati odluku o roditeljima odgojiteljima itd. Naravno da to propitkujemo. 70% stanovništva je cijepljeno. Premijer se izborio za 25 milijardi eura prvom dozom. Dakle ponovit ću. Kolega Paviću mene vam nitko ne treba braniti. Baš mi je nekako čudno da baš vi te patrijarhalne obrasce ovdje propagirate da netko treba nekoga braniti. A drugo, ne znam koje podatke čitate ili naprosto lažete to isto ne bi bilo čudno, pa onda i svi drugi budu dovedeni u pitanje nije procijepljeno 70% građana Hrvatske niti prvom dozom. Dakle, 57% prvom dozom, 55 sa dvije doze. Ja sam jučer gledala podatke, tako da molim vas nemojte to raditi.

Bolje si je kupit Teslu, nego parfem. Pa ne, dodatkom na plaću.

Ali kad kupujete privatnim novcem od dotacije koju dobivate od države, odnosno grada to nije vaš privatni novac. Ovo je novac koji je došao iz proračuna grada Zagreba ili iz Holdinga.

Hajmo, dobro.

Poštovani predsjedniče cijepljeno je preko 70% odraslog stanovništva prvom dozom. A kolegice šta radite sve u gradskoj Skupštini kaže predsjednica Upravnog vijeća Srebrnjaka imenuje svog kuma, plaćamo Tesle javnim novcem, sustav ne znate upravljati i vi sad otvarate napad na uspješnog ministra i uspješnu Vladu koji pokazuju kako znaju vodit sustav, a to najbolje građani vide koliko vam padaju u anketi brojke. Kolega Pavić dobivate drugu opomenu ako se ne varam. Tako je, da. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, povrijeđen je članak 235., 236., 237. i dijelom 238. a povrijedili ste ga vi, jer ste vi zapravo na neki način zloupotrijebili vašu ulogu predsjedavatelja koji daje riječ zastupnicima i zastupnicama kad će oni replicirati ili smatraju da je povrijeđen Poslovnik a vi dajete ocjenu toga je li Poslovnik povrijeđen ili nije. A vi ste zloupotrijebili svoj položaj ne biste li se upustili u raspravu i replicirali kolegici Kekin. Stoga vas molim da sami sebi iskažete, izrečete opomenu. Ja ću se djelomično složiti sa vama.

Gledajte već sad se ne držite reda i mašete. Ja ću zaista onda prestati komentirati, ali molim vas onda nemojte dobacivati i nemojte tijekom odgovora ili replike ulaziti u rasprave drugih kolegica i kolega. Kolegica Orešković, izvolite. Zahvaljujem. Također kao i kolegica prije mene smatram da je povrijeđen članak 238. alineja 3. koja kaže da zastupnik, a i svi ste predsjedavatelju zastupnik između ostalog ne može svojim upadicama ili na drugi način ometati govornika. Evo ja vas neću tražiti da se držite zakona kao pijan plota, ali molim vas barem da kao predsjedavatelj ne upadate u riječ podnositelju ovog prijedloga, odnosno da kolegicu Kekin ne ometate u njezinom izlaganju. Ne, ja nisam ometao kolegicu Kekin u njenom izlaganju, nego sam je ometao u njenom pitanju kolege Pavića. To je precizno ono što se je dogodilo. Ali ja više neću vas ometati, a nemojte vi onda ometati druge kada vam nije po pravu što bi vi, što su oni govorili, što biste vi željeli čuti. Imamo još. Kolega Šašlin, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Gospođa Kekin ovdje, ova njena predstava, svi mi znamo da je ovo jedna obična predstava za javnost, ovo njeno skakutanje ovdje za govornicom a iz razloga jednostavno što nemate konkretnih, kvalitetnih prijedloga. Vi jednostavno ovdje izvodite predstave. Ono prvo što ste odradili na razini lokalnoj, na razini grada Zagreba ukinuli ste besplatno ljetovanje za djecu vojvođanskih Hrvata. Kolega Šašlin ovo je bila replika, to ste mogli reći u replici a ne u povredi Poslovnika, tako da dobivate opomenu. Kolega Matula, izvolite. Kolegice Kekin, prije svega potpuno ste bili u pravu kad ste rekli da ne moramo brinuti da ne postoji jedan argument koji će vladajući reći u korist i to smo vidjeli. 14 replika koje idu na pitanje Zagreba, ni jedan argument u korist ministra Beroša. To je ono što ste odmah rekli kao što i da ne postoji niti jedna udruga stručna liječnika koja može išta dobro reći o ministru i pogledajte medijske sve natpise, sve naslovnice koje govore isključivo o tome da liječnici nemaju nikakvo povjerenje. A sada vas želim pitati, recite mi koji je od užasa koji su doživjeli liječnici i sestre sve u dvije pandemije u kojima je vodio, kada je bio trenutak da nakon jezivog debakla on upotrebljava izraz „debakl“, da ostavku i spasi dignitet struke i da dođe neki kvalitetan ministar. Ja mislim svakako da bi ministar Beroš trebao slijediti svijetli primjer ministra Marića ili britanske vlade gdje je također ministar zdravstva podnio ostavku, još stigne danas. Inače, iskoristit ću ovu priliku jer ja nemam tu povrede Poslovnika da kažem ne ja nisam dobacivala kolegi Paviću nego sam mu odgovarala u replici na koju imam pravo po Poslovniku HS, a vi ste onda naknadno nakon što je kolega Pavić digao povredu Poslovnika koja je zapravo bila replika odlučili mu dati opomenu i pri tom dati svoje mišljenje za koje ste čak držali da je pomalo i duhovito, a moram vam reći da nažalost nije bilo. Kolegice Kekin, možda u tom trenutku koji spominjete je bilo tako, ali ste vi kontinuirano kada su vam kolege iz HDZ-a replicirale dobacivali svo vrijeme, čim vam se nije svidjelo ono što su govorili tamo ste vikali kolegici Raukar da broji koliko je Zagreba, napravili ste to barem 5-6 puta, nisam vas upozoravao, mogao sam, pa pogledajte snimku ovaj pa ćete vidjeti. Dakle, nemojmo se sad hvatati za detalje, ja vas sve pozivam da normalno korektno nastavimo raditi. Sada je na redu kolega Bulj, on sigurno neće o Zagrebu. Evo podržao bi kolegicu Kekin u kritikama na zdravstvo, međutim postavio bi jedno pitanje, kolike je štete nanijela i na zdravstvo i na cijelu krizu inflaciju cijene covid mjere koje su stožeraši na čelu sa Berošom i premijerom donosili koje su štetne bili, vidimo da je i sad virus među nama, nemamo maske, nemamo ništa osim toga što imamo štete i na zdravstvo i na bolesne koji su čekali, spominjali ste i tumore i šećernu bolest i dijabetičare i sve, kolike su štete i da li ste zaista bili u pravu kad ste podržali te tvrdolinijaše koji su kršili ljudska osnovna prava na području RH, a Bogu hvala nisam kao gradonačelnik, jučer sam bio na sudu, volio bi da i vaš gradonačelnik Zagreba tako se ponašao u Vukovara, Drniša, međutim nisu, kolike su štete nanesene i kolki su uzroci na ovaj sad trenutni i znači inflaciju i povećanje cijena koje imamo, covid mjere koje ste vi podržavali i da li vam je žao što ste podržavali? Hvala vam na tom pitanju, pa ne nije mi žao, mislim kako da vam kažem, dakle covid mjere uvedene su da bi spašavali ljudske živote. To kako smo ih se držali, na koji način su uvođene, kako su se koristili dvostruki kriteriji, kako su se ljubile ruke dok su drugi morali sjedit doma je drugi par rukava, ali sasvim je jasno da covid mjere u prvom dijelu pandemijske krize, a u drugom prije svega procijepljenost su u zemljama koje su to napravile kako treba, spasile milijune života. Evo u Lancetu na koji se baš ljudi iz vašeg kluba su se volili, doduše dosta čudno pozivati, je nedavno sad pred dva tjedna izašao članak koji je pokazao da je procjena da je spašeno 20 milijuna života cijepljenjem, 20 milijuna života. Mi sada srećom ovdje sjedimo bez maske i bez mjera jer smo evo već pred kraj dakle '20.-'21. treće godine otkad imamo pandemiju došli su sojevi koji su srećom blaži, većina nas je barem na neki način cijepljenjem ili preboljenjem imunizirana i možemo se svi skupa nadati da idemo prema nekom mirnijem razdoblju. Poštovana kolegice Kekin, evo vi brojite, ja brojim, ovo će biti 15. replika vezana za Grad Zagreb, vi se naravno na to morate naviknuti jer ne samo da ćemo mi brojati, brojimo, broje vam i građani, broje godinu dana vašeg neuspjeha, a zašto je to važno, zato što ste pred godinu dana varali i zavaravali građane, obećavali im čuda jer teoretski znadete, slažem se, puno toga prikazati i uvjeriti, međutim evo činjenice i podaci u ovih godinu i nešto dana govore drugo. Nastavit ću se na projekat Srebrnjaka, niste već započeti i ugovoreni projekat uspješno mogli završiti i završavati, ali isto tako znamo da se Grad Zagreb ne može javljati niti na, sa nijednim projektom na, na raspisana sredstva iz europskih fondova, ne znam zato što mislite da završavate dodatne projekte ili to za vas radi vlada ili zato što nemate strategiju razvoja Grada Zagreba? Dakle, koja, 16. bih rekla. Ponoviti ću, 2.g. podržavali ste čovjeka koji je priječio da se projekt na Srebrnjaku uopće počne odvijati. U trenutku kad smo mi došli bilo je još par mjeseci do kraja tog projekta, on nije započet, to vam kažu oni koji su ga tada trebali voditi. Mi smo produljili vaš SAFU kojem ne možete nać ravnatelja ponavljam jer vam je onaj stari završio u zatvoru je također odobrio kao i vaše Ministarstvo znanosti to produljenje. A to da se otkazala gradnja, ponavljam, pa otkazala vam se tu u saboru, dakle problem je u tome što vaše Ministarstvo regionalnog razvoja nije isposlovalo s Europskom komisijom kako ćemo sufinancirati, dofinanciravati te manjke, pa ne može projekt koji je težak pola milijarde manjak koji se stvara posljedicom ovakve inflacije plaćati iz lokalne samouprave koja nema mogućnost produbljenja deficita kakav ima premijer Plenković kada god zatreba. Poštovana kolegice Kekin, svaki posao ima svoje zakonitosti. Jedan od poslova ako se bavite politikom kao što se bavimo mi što vam kažu piarovci ako dobiješ neugodno pitanje ili ako odgovor na to pitanje nemaš onda prebaci temu i mi sad uživo to gledamo. Dakle, kolege iz HDZ-a su lijepo educirani, naučili su, dobili su svako pitanje gdje se tema prebacuje, nemojte slučajno se dodirnuti teme ministra Beroša jel tu odgovora nemamo, prebacite sve na Zagreb i ajdemo se baviti na Zagrebu i to uredno gledamo i svi, sve replike do kraja će biti će biti u tom kontekstu. Vi pažljivo pratite raspravu, pratim i ja, da li ste, pitanje će biti vrlo, vrlo jednostavno, da li ste čuli ijednu jedinu rečenicu, jednu, jednu malu rečenicu od par riječi gdje je bilo tko od kolega od HDZ-a u svojoj replici branio ministra Beroša? Hvala vam na ovom pitanju kolegice Mrak-Taritaš, dakle doista ne nisam čula i moram vam reći još nešto, dakle oni se jesu pripremili i dobili su naređenje da se pripreme da pucaju po Zagrebu ali pri čemu su užasno nemaštoviti.

I stvarno evo više ne znam šta da na to odgovorim, tako da bilo bi dobro da probaju barem u jednom dijelu replike se koncentrirati na obranu ministra Beroša, pola, pola. Idemo dalje. Sada je na redu kolega Krstulović Opara, izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine premijeru, gospodine ministre i uvažena doktorice Kekin. Ja branim gospodina Beroša i to kao čovjeka koji je u trenucima krize zajedno sa svojim kolegama liječnicima omogućio da unatoč tome što je sustav bio preopterećen on funkcionira, da niti jednom bolesniku sa covidom ne bude uskraćen respirator ili primjereno liječenje. Vi ste u svom izlaganju naveli brojne vrlo zabrinjavajuće statističke podatke iz raznih izvora i sve te poteškoće koje se desetljećima nagomilavaju u našoj zdravstvenoj kulturi koja je niska, budimo, priznajmo to sve ste pripisali kao krivnju ministru Berošu. Krivo i loše. Kazat ću i sljedeće. U mome gradu, gradu Splitu sagradio sam hospicij i centar „Četiri palme“ za djecu, za roditelje djece oboljele koje se liječe u splitskoj bolnici [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] Vaša vlast nije napravila ništa u godinu dana da taj centar stavi u pogon. Kolega Opara držite se vremena. Vi ste to u svom gradu napravili? A naša vlast u vašem gradu to nije stavila? Aha, o.k. Dakle ovako, kad govorite, da ja se slažem da u 2020. na početku je bilo vrlo hrabro preuzeti taj resor, to apsolutno stoji pogotovo u takvim neizvjesnim okolnostima. No, ne slažem se niti sa ovim konkretnim što ste rekli, ne nije svaki pacijent obolio od covida dobio adekvatnu skrb. Znate kako znam? Zato kaj smo ih liječili mi psihijatri. Dakle, jel' bi vi voljeli imati covid, teški oblik, bit u bolnici, pa da vas liječi psihijatar. Mislim kak da vam kažem? Ja osobno ne bi. Ja bi da to bude bar internist, ako ne već pulmolog, a to je bila situacija koja se regularno dešavala, regularno se dešavala. A o tome koliko drugi nisu mogli doći do doktora to je drugi par rukava. Jedan dio je zbog toga što su nam valovi šibali samo tako, a šibali su jer mjere nisu bile adekvatne, jer niste postigli procijepljenost. O tom se radi.

Poštovana kolegice Kekin, kad se detaljno pročita vaš prijedlog za pokretanje povjerenja ministru Berošu onda se u stvari vidi da je on dobar ministar i da treba ostati ministar zdravstva, jer vi ste pokušali dokazati da zdravstveni sustav ne omogućava slobodno odlučivanje ženama kod prekida trudnoće, a u stvari kad se detaljno pročita dokazali ste da upravo ministarstvo i zdravstveni sustav poštuju zakon, poštuju odluke Ustavnog suda i omogućavaju slobodno odlučivanje ženama kod prava prekida trudnoće. Njega prozivate zbog toga što određeni broj ginekologa ima priziv savjesti. Pa to je opet u skladu sa zakonom i njegovo ministarstvo omogućava opet slobodu odlučivanja ginekolozima.

Ja vas molim kolegice i kolege da poštujete kada vas upozorim i da ne izlazite iz vremena kao što ste sada učinili, jer za sve vrijede jednaka pravila. Izvolite odgovor. Hvala. Mislim vi svakako imate pravo na svoj subjektivni dojam onoga što smo mi pisali kad smo tražili opoziv. Kada dođe do priziva savjesti evo malo ću vas suočiti također sa statistikom. Mi vam kad dođe do broja abortusa imamo jednu od najnižih stopa u EU, najmanje žena u Hrvatskoj službeno abortira, … [[Govornica se ne razumije.]] Također imamo jednu od najnižih stopa korištenja kontracepcije, a isto tako imamo ne bi vjerovali demografsku propast. Mislim to je ono statistički nemoguća situacija koja ima samo dva moguća rješenja. Jedno je da možda kolektivno nacionalno apstiniramo svi skupa, a drugo je da se abortusi odvijaju mimo Hrvatske, odnosno van Hrvatske. Pa na šta se vi kladite? Šta mislite šta je točno rješenje tog pitanja? E ima i treće rješenje, ali ne mogu ga baš sad. Budem vam rekao poslije. Kolega Reiner, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine premijeru, ministre, poštovana kolegice Kekin. Ja sam bio malo zbunjen kad sam vas slušao što ste vrlo lijepo govorili time da ništa od toga što ste vi tu govorili ne stoji napisano u vašem pisanom obrazloženju, a vi ste izlagali zapravo dakle argumente pod navodnicima za smjenu ministra Beroša. Ništa od toga ne stoji u vašem pisanom podnesku kojim vi to želite postići. Stoje potpuno druge stvari, o njima ću govoriti malo kasnije. Jedina stvar koja jest u tome tiče se covida. E sad, vi ste govorili o mortalitetu. To bi sve stajalo, da su rang ljestvice mortaliteta načinjene u raznim zemljama istom metodologijom ali nisu.

Ali kolegice Orešković ponašate se nepristojno, vrlo nepristojno i molim vas da se suzdržavate od takvog glasnog, naglašenog smijeha. Izvolite odgovor. Hvala na pitanju. Dakle, odlučila sam dinamiku svoje današnje rasprave za koju očekujem da bude duga i plodonosna prilagoditi na način da u ime predlagatelja prvo dam jednu ovako širu sliku, a poslije ću se posvetiti budite bez brige svakom od onih pojedinačnih. Dakle, bit će prilike da puno razgovaramo. I argumentiramo i repliciramo jedni drugima. Ja se veselim novoj rundi priče o roditelju odgojitelju itd. Što se tiče smrtnosti od covida mislim kak' da vam kažem tu su podaci vrlo jasni. Dakle, ljudi koji su bili zaraženi covidom na 100 000 stanovnika, mi smo imali najviši rast, imali smo užasno visoku stopu oboljelih. Užasno nisku stopu cijepljenih i na žalost uslijed i zapuštenog sustava u kojem su između ostalog psihijatri liječili imali smo i zaista, zaista visoku stopu umrlih. O tome su govorili i naši kolege. To je bilo prije par mjeseci ljudi. Mi pričamo. Uostalom, pa u Hrvatskoj inače godišnje umre 50 000 ljudi.

Dajte molim vas se držite svi pravila. Znam da vas je ponijelo, ali držite se reda. Kolegice Marić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovana kolegice i vi kao liječnica i ja znamo da je u medicini itekako potreban timski rad. Dakle i u našem svakodnevnom radu, a kamoli ne u vođenju ovako velikog sustava kao što je zdravstveni sustav. I naravno da ministar ne može sam i da mu nije lako i sigurno nećemo tu ni vi ni ja ad hominem ići prema ministru Međutim, postavljamo nekoliko pitanja. Da bi se uopće provelo poboljšanje zdravstvenog sustava što i sama Vlada priznaje potrebno je ostvariti nekoliko koraka. Prvo da li uopće ministar Beroš ima potpuno otvorene ruke od strane premijera? Drugo u samom ministarstvu ima evo i ovdje nekoliko pojedinaca koji su vrlo susretljivi, pojedinačno žele pomoći, ali kao sustav je užasno spor i trom. Treće, želimo provesti reforme potrebno je znači i podrška struke, radne skupine ali mišljenje se ne uvažava. I na kraju komunikacija. Prvo se ide u medije.

Mislim da svaki ministar kojem postavljate replike uvijek odahne kad vas vidi jer stvarno ste konstruktivni. I ovaj put se slažem. Ja isto imam dojam da ne postoji konsenzus među vladajućima da je reforma uopće potrebna i da bi se njom uopće trebali baviti zato što kao što sam rekla reforma kakva je zaista potrebna da bi prestali gomilati te određene gubitke kako ih je nazvao premijer bi izrazito oštetila neke kadrove i moćne pojedince u hrvatskom zdravstvu. I ona sasvim sigurno mnogim članovima ove stranke koja je izabrala put takva kakva je nije u interesu i o tom se radi. Dakle, opet dolazimo do onog brkanja privatnog i javnog i šta se smije raditi sa javnim novcem. To se na zdravstvu zaista jako dobro vidi. Primjer Medikol je jedan od najboljih primjera toga. Uvažena kolegice vi ste ovdje izbacili hrpu statističkih podataka koji uglavnom nemaju veze sa ministrom Berošom već se provlače već desetljećima. Puno i brzo govorite, pa me to podsjetilo na jednu narodnu poslovicu od puno govora nema koristi. I mislim da je ta poslovica u Zagrebu vrlo poznata i da su je svi građani prepoznali. Toliko puno pričate, a toliko malo kažete, da ja sumnjam da je itko razumio odnosno više pamti što ste rekli u početku svoga govora. Mislim da je ovo bila doista od svih, mislim imali ste ozbiljnu konkurenciju najnesadržanija replika, a pritom ste mene optužili za nesadržajnost. Ono što stoji ja stvarno brzo pričam, to je istina. Takva sam oduvijek i uostalom imala sam puno toga za reći jer nam je zdravstvo stvarno na koljenima. I dala sam vam vrlo konkretne podatke. Vidim da me niste mogli pratiti, ali rado ću vam ustupiti i pisano pa da to pročitate još jednom na miru da ja ne pričam tak brzo ili tak puno. Poštovana kolegice Kekin, mislim da ste i vi pridonijeli tome da rasprava ode u smjeru nekakvih lokalnih problema u Zagrebu umjesto da se fokusiramo na ono što ministar Beroš nije napravio, a napravio je jako malo. Dakle, dugovi u našem zdravstvu rastu, građani predugo čekaju preglede i nadao sam se kada vam je kolega Bulj postavio pitanje o tome biste li i dalje podržavali ove stroge mjere i oštromjeraše koji su zazivali te mjere vi ste rekli da biste opet napravili isto. To me zabrinjava, jer dobar dio naših građana nije mogao doći do redovnih pregleda upravo zbog toga što smo imali i u našem zdravstvu i u našem društvu. Ja bih molio evo sve da se fokusiramo na to što je loše u našem zdravstvenom sustavu, a ako kome treba edukacija kako napraviti vrtić u godinu dana neka se nakon rasprave javi Miri Bulju. Dakle kolega Grmoja, mislim ja sam 20 minuta nabrajala što sve kolega Beroš nije napravio kao što ste čuli čak i prebrzo i prepuno sam pričala. Što se tiče vaše omiljene teme covid krize meni je žao ja ću vas morati razočarati, ja sam također kritizirala način na koji se vodila ova kriza. Ali to što ja kritiziram ministra Beroša ne znači da mi se način na koji se ljudima podvaljuju laži i u kojima ih se obmanjuje, a to ih košta života sviđa. I također, ako mi se taj ne sviđa ne znači da automatski podržavam HDZ-ovu Vladu koju doista u ni jednom času u ničemu nisam podržavala. Ali sam uvijek stajala i stajati ću uz znanost, uz znanstvene podatke, uz ono oko čega se znanstvena zajednica i struka slaže a tu je konsenzus bio poprilično jasan. Slažem se sa vama da se trebamo koncentrirati na ministra Beroša, to je naš sljedeći zadatak.

Pa je, 2020. 50% noćenja, dolazaka turista, e-propusnice. Jedina zemlja sigurna i jedina sa najboljim rezultatima u gospodarstvu i turizmu mislim da je to dovoljno zahvaljujući upravo ovim ljudima koji tu sjede predsjedniku Vlade i ministru zdravstva. Ovo je bila replika, naravno i dobivate opomenu kolega Cappelli. A sada ću pozvati predstavnike Vlade da se očituju. Oni imaju 10 minuta. Govorit će predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš. Izvolite predsjedniče Vlade. Dobar dan poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Dopustite nekoliko riječi u vezi ove inicijative tridesetak oporbenih zastupnika vezano za pokretanje pitanja povjerenja ministru zdravstva Viliju Berošu. Ovo je kao što smo mi dobro izračunali treća inicijativa za nepovjerenje ministru plus jedna interpelacija u vezi zdravstva, plus niz izvješća koji su vezani za polugodišnje izvješćivanje o Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, bavljenju sa covidom 19. Sve te inicijative do sada su završile na jednak način, završit će i ova inicijativa na jednak način. Primijetio je netko od zastupnika, mislim potpredsjednik Hrvatskog sabora akademik Reiner da zastupnica Kekin nije baš ništa skoro spomenula iz ove pismene inicijative. Sukladno tome ja ću onda samo kazati da mi ostajemo pri očitovanju Vlade gdje smo otklonili i odbili sve ove prijedloge oporbe po svim točkama i to je stajalište Vlade uz naravno snažnu potporu ministru Berošu. Nekoliko točaka koje mislim da su važne, a u biti ova zadnja rasprava na zadnju repliku mi je bila najvažnija jer ona pokazuje potpunu podudarnost stava gospođe Kekin koja je u ime oporbe govorila o covidu 19 i onoga što cijelo vrijeme zastupa ministar Beroš i što zastupa cijela Vlada. Smatramo da se pandemija ovakvih razmjera najveća u zadnjih sto godina može jedino svladati na način da što više naših sugrađana pokloni povjerenje struci, znanosti, onome što smatramo da je ispravno i onome s čime se kao alatom nakon epidemioloških mjera služio cijeli svijet. I zato podaci o 70% cijepljenih odraslih, 60% ukupnoga pučanstva nisu dovoljni. Smatram da je to jedan indikator koji nije nešto što bismo sami sebi željeli da bude tako u 2022. kao članici EU. I ja sam osobno vrlo nezadovoljan sa time i smatram da je to jedna jedina relevantna anketa o stanju u hrvatskom društvu, o stupnju informiranosti, obrazovanosti. U konačnici ali što je najvažnije podložnosti manipulacijama, neistinama i dovođenju ljudi u zabludu. I ta činjenica da se sporije i manje cijepilo ljudi nego što se trebalo cijepiti je sigurno dovela do većeg broja preminulih. Mislim da se tu slažemo, mislim da to nikako nije dobro. Na žalost mi smo prije par godina imali već jednu situaciju sa nekim manjim epidemijama regionalnoga karaktera i tad smo shvatili koliko je jak pokret protiv cijepljenja. I bilo je vrlo razočaravajuće, tako da očekujem da zajedničkim naporima prije svega ministra zdravstva ali i svih vas koji obnašate javne dužnosti, a osobito liječnika u politici djelujemo još više prosvjetiteljski i pokušamo našim ljudima približiti koristi suvremene medicine. Jer ne znači da nas sutra neka nova epidemija neće ponovno neugodno iznenaditi pogotovo ne daj Bože za neku bolest za koju također nemamo razvijeno cjepivo. Što se tiče ostalih tema mi smo glede zdravstva uložili jako puno sredstava, učinili smo jako puno za zdravstvene djelatnike. Plaće liječnicima su u našem mandatu povećane 40% Evo ovdje je recimo dr. Ostojić, on može i sam potvrditi kolika mu je bila plaća prije našeg mandata, kolika mu je danas, što smo učinili za druge zdravstvene djelatnike kao i sve djelatnike javnih i državnih službi. Koliko smo učinili za rješavanje dugova u zdravstvu u više navrata osobito prema veledrogerijama, koliko smo investirali u samom mandatu ministra Beroša preko 9 milijardi kuna u zdravstvene ustanove. Ogroman iznos sredstava koji je predviđen u potpunosti bespovratnih iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti baš za zdravstvo, kapitalni projekti bolnica. Evo lijepo je biti predsjednik Vlade parlamentarne većine koju predvodi HDZ i ponosit se bolnicama u Rijeci i u Puli. Puno se govori i o Zagrebu, ali Rijeka i Pula su područja u kojima vlast obnašaju neke druge političke opcije, a ostavština u našem mandatu, jedna izvrsna suradnja sa jedinicama lokalne i područne samouprave pokazuje da gradimo i jačamo zdravstvenu infrastrukturu diljem Hrvatske bez obzira tko je gdje na vlasti. Što se tiče Zakona o zdravstvenoj zaštiti mislim da će ministar reći nešto više o prioritetima reforme, jačanje preventive kao ključnog elementa jačanje primarne zdravstvene zaštite, veće restrukturiranje u zdravstvenom sustavu, bolja organizacija, iskoraci koji su napravljeni objedinjavanjem nabave su izrazito važni, bolja skrb o pacijentima, smanjivanje lista čekanja u svim mogućim varijantama i bolje zdravstvene usluge u smislu dostupnosti kvalitete, pa i cijene su okviri naše politike za bolje zdravstvo u Hrvatskoj. Ministar Beroš ne da ima odriješene ruke, nego ima zadaću provoditi program Vlade i raditi i na dostupnosti zdravstvene skrbi, bolje i kvalitetnije upravljati zdravstvenim sustavom, osiguravati zajedno sa cijelom Vladom financijsku stabilnost zdravstva, nastaviti podizati kvalitetu uvjeta rada liječnika i u konačnici unapređivati i sustav hitne medicinske pomoći. U tom smislu on ima moju potporu i vjerujem da će imati potporu parlamentarne većine i tijekom rasprave, a i u petak na glasanju. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Sada će nam se obratiti ministar zdravstva Vili Beroš, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici.

Navodite bar u prijedlogu za glasovanje o mom opozivu navodite niz elemenata koji predstavljaju konstrukcije, koje predstavljaju insinuacije, koji predstavljaju poluistine i neke su čak potpune neistine. Puno mi je draže da ste govorili o lošim stvarima u hrvatskom zdravstvenom sustavu o kojima govorim ja od početka svog mandata, a to je dvije godine i moram vam reći da mi je žao što vam nisam prije poslao prijedlog reforme koji se sada u ovom trenutku nalazi nakon međuresornog usuglašavanja u Uredu premijera Vlade RH koji daje odgovor na najveći dio vaših postavljenih pitanja, ali doista na najveći dio postavljenih pitanja. I moram vam reći da smo mi tijekom epidemije u ovih godinu i pol zadnjih uz epidemiju i odgovore na istu, a trebali bi se prisjetit onih vremena kada u tijeku dolaska virusa smo bili spremni za njegov ulazak u RH.

I drago mi je da je neko spomenuo da niti u jednom trenutku nije bilo potrebe za krevetom viška i respiratorom. A to kolegice Kekin da su i drugi specijalisti sudjelovali u liječenju je notorna činjenica jer tko bi liječio to pacijente. Ne infektolozi kojih ima 150 u RH ili epidemiolozi kojih ima 140, dakle svi su dali svoj obol uključujući i psihijatre na čemu im od srca zahvaljujem. Međutim, to su rezultati koje ne možete apstrahirati. No vratimo se na reformu. Dakle, nakon godinu i pol dana svaki tjedan sastanaka imali smo situaciju da smo uočavali navedene disfunkcionalnosti poput nekih koje ste vi rekli i tražili rješenje. U konačnici sukladno formi osnovane su radne skupine koje su iznjedrile prijedlog reforme koja je sveobuhvatna i ja ću sad što je moguće nakon godinu i pol dana sažet istu u četri recimo osnovna elementa, a to je upravo jačanje preventive, jačanje radne dijagnostike jer mi smo se do sada posljednjih desetljeća, ne moje dvije godine, nego posljednjih desetljeća okrenuli u potpunosti kurativi, znači preventiva, rano otkrivanje, preventivni sistematski pregledi koje ćemo za naše građane predložiti u zakonu je nešto što je bit, zatim jačanje primarne zdravstvene zaštite.

Sad bih molio predsjednika vlade da se vrati za govornicu jer ima replike, 13 je replika, prva je na redu kolegica Benčić. Izvolite. Zahvaljujem se. Pa prvo samo da vam kažem s obzirom na to da je evidentno bio dogovor da se isključivo govori u replikama od strane HDZ-a o Zagrebu reći ću vam da je prvi deset najgorih županija po indeksu razvijenosti su upravo one gdje je već 20 godina na vlasti HDZ. To su ujedno one županije u kojima je zdravstvena zaštita možda na najnižim granama. Ali sada jedno pitanje za vas oko reforme zdravstva. Dakle, ministar Beroš je rekao da će reorganizirat bolnički sustav, između ostalog to namjerava učiniti i promjenom osnivača odnosno oduzeti jedinicama regionalne samouprave bolnice i staviti ih pod kapu države. Ne znam kako namjeravate vi to opravdati i to učiniti s obzirom da je 2012. ustavni sud donio odluku gdje je jasno rekao da pravo suodlučivanja kod osnivanja i ukidanja odnosno spajanja zdravstvenih ustanova imaju jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave kao vlasnici i osnivači tih bolnica. Poštovana zastupnice, što se tiče reforme zdravstva, što se tiče sustava bolnica onih kojima je vlasnik država, onih kojima su vlasnik županije kao osnivači prije svega mislim da smo jednu temu vidjeli kroz ovih nekoliko godina. Ja ne znam da li vi pratite povremeno svakih šest mjeseci otprilike, vlada donese jednu odluku kojom dostavlja transferira dodatna sredstva za troškove koji su nastali u zdravstvu. Pogledajte malo te odluke, pogledajte iznose sredstava. Dakle, na kraju sve to ovako ili onako završi na državnom proračunu na ministru na vladi i tu mislim da je jako važno da poboljšamo kvalitetu kontrole i upravljanja tih bolnica jer ovako neko drugi odlučuje o kadrovima, a na kraju plaća neko sa dvije odluke vlade sve ono što se propusti napraviti. Kolega Bulj izvolite. Gdje su mjere kad je ta politika bila dobra? Gdje su maske, gdje je razmak? Svaki testirani u RH se testira uglavnom ima covid. Dal ste svjesni da su načinjene štete zbog kršenja ljudskih prava prije svega, da su načinjene štete na zdravstveni sustav, na gospodarstvo? Ja s tim nemam problem, ja nisam kršio ljudska prava, premda sam na sudu non stop. Ali nema veze, mijenjali ste zakon. Ali gdje su sada mjere kad ste vi bili u pravu ili će biti mjere kada nekome pane na pamet? Svaki čovjek koji se testira na covid u RH ima covid, on je među nama znači moramo znat živjet s time. Koliko je se novca izgubilo, koliko utječe to na cijenu danas? Koliko to utječe na socijalno stanja građana naših?

Dragi moj zastupniče Bulj, ja mislim da trebamo razmotriti stvari realno, jedno je borit se protiv covida u trenutku kada nemate cjepivo, drugo se borat poznatim epidemiološkim mjerama dok se cjepivo nije napravilo i nakon toga. Dakle, to je jedna stvar. Vi ste čuli podatak od 70% cijepljenih odraslih, 60% ukupnih, čitav niz ljudi koji se cijepio. Vi i vaša ekipa vi ste bili kolovođe ne cijepljenja, kolovođe, da kolovođe. Tu ste išli glumatat, ove kako se zovu, skupove o tzv. slobodi. Mi nemamo što činiti zemlja sa skoro najblažim mjerama koje smo mogli imat onda idete narod uvjeravat da neko tu nekoga ugnjetava, a štiti ga. Nije to lako. Meni je to simpatično što ste vi to učinili [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] radi vas jer ste mi vi dragi, ali inače nije prijeko pametno. Povreda poslovnika kolega Bulj, upozoravam vas da imte već dvije.

Ali ovo što ste vi sad rekli, rekli ste bezbroj neistina zato što smo se mi borili za ljudska prava.

Kolega Bulj dobivate samo malo kolegice i kolege, kolega Bulj nemojte to raditi dobivate treću opomenu i gubite pravo riječi do kraja rasprave.

Kolega Bulj je povrijedio čl. 238. dakle ne samo da omalovažava ovdje sve nas nego i obmanjuje. Svi smo mi svjesni da početak pandemije prije dvije godine i sada je nešto sasvim drugo. Osim što su se ljudi procijepili isto tako virus je mutirao i samim time slabio i nije više toliko smrtan. A osim ljudskih prava Vlada RH se brinula o ljudskim životima, o gospodarstvu, o turističkoj sezoni.

Dakle, kolega Mažar vi ste dobili opomenu. Kolega Grmoja se javlja isto za povredu poslovnika. Povrijeđen je čl. 238. kolega ne govorite o inflaciji, ne govorite o rastu cijena, ne govorite o tome koliko je tiskalo se novca u Europskoj centralnoj banci u FED-u zbog te sulude oštromjeraške politike, lockdownova i zatvaranja. Tek ćemo osjetiti rat u Ukrajini, a ovo sada što se događa je posljedica tih politika koje je slijedio ovaj briselski poslušnik kojeg vi slijedite. Kolega Grmoja dobivate opomenu i nemojte sada pretvarati raspravu u vrijeđanje nego ajdemo se, možemo imali smo lijepu polemiku kada je bila kolegica Kekin, bilo je atraktivno, zanimljivo, ali nismo se vrijeđali. Nemojte to činiti. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče vlade. Poznato je odnosno znamo da je u bivšem mandatu i u ovom dosta ministara otišlo. Otišlo je nešto na vlastiti zahtjev što je bilo vrlo rijetko, otišlo je dosta njih nakon što je bilo u ovom saboru rasprava odnosno o njihovom povjerenju pa su onda iza toga otišli, otišli u samom startu neki koji bila je ona poznata lakoća kad ste rekli tajnici da vam pripremi odluku koju ćete potpisat. Naime, 20. travnja na aktualnom prijepodnevu ja sam vam postavila pitanje vezano uz priziv savjesti, vi ste bili dosta iznenađeni tim pitanjem odnosno tema je bila pobačaja i priziva savjesti liječnika i okrenuli ste se ministru Berošu i rekli ste mu da odgovori, to je bilo 20. travnja.

Poštovana zastupnice Mrak Taritaš. Što se tiče odgovora ministra Beroša ja sam siguran da će vam on odgovoriti, ako već nije, bez obzira na to mislim da sam ja neki dan na sjednici vlade sasvim jasno govorio o temi za koju ste vi očito kad ste me pitali znali nešto više nego neki drugi. Ja nisam recimo nisam znao, ali mi je vrlo brzo postalo jasno zašto ste vi to pitanje postavili, kako ste se brzo organizirali, mobilizirali, posložili i nastojite ovaj užas od vašega rejtinga koji je vjerojatno 0,2% na ideološkoj temi rascjepa hrvatskoga društva malo dignuti. Tu ste nalik na ove apsolutne ja bih rekao lažljivce i nedosljedne, ovaj Grmoja kojeg je Kapulica izbacio iz političkog života se usuđuje govoriti sada o nekakvim posljedicama covida, o tiskanju novca, o briselskim poslužnicima dakle jedna srančica koja dovodi u zabludu ljude, a …/Hvala vam lijepa/…malo su bolji nego što ste vi, što je tragedija isto. Hvala lijepa. Poštovani premijeru, ovaj dokument koji držim u ruci je prezentacija koja se zove „Prijedlog reformi zdravstva“ Ja sam je nabavila nekim drugim kanalima, a nisam je dobila kao članica Odbora za zdravstvo niti nitko bar od nas oporbenih zastupnika. Nešto o tome sam dobila na dvije stranice pisanog zastupničkog pitanja, a i na aktualcu mi je ministar Beroš rekao da će prvi ovaj Zakon o zdravstvenoj zaštiti ići u javno savjetovanje do 30.6., to još nema, dakle kasnimo. Vremenski okvir za ove reforme u ovom dokumentu pišu do 2030., čime vi kao premijer mislite umiriti naše zdravstvene djelatnike i građane da će ovaj zdravstveni sustav kojeg već sad etiketirate kao neodrživ preživjeti, pa pola zdravstvenih djelatnika će vam otići iz Hrvatske.

Ja ne znam točno što ste vi držali, malo mi je daleko da bih to vidio, a što se tiče reforme zdravstva i što se tiče Zakona o zdravstvenoj zaštiti mislim da ste imali prilike čuti ministra koji su to osnovni pravci kojima će, u kojima će biti sadržane konture cijele reforme zdravstva od jačanja prevencije, jačanja primarne zdravstvene zaštite, reorganizacije, više preventivnih sistematskih pregleda, boljih javnih nabava, reorganizacije cijelog bolničkog sustava s obzirom na broj ljudi i broj zdravstvenih ustanova, a ono što je najvažnije iznalaženje rješenja za financijska, za financijsku stabilnost zdravstvenog sustava. Što se tiče zdravstvenih djelatnika, da točno je, dio zdravstvenih djelatnika odlazi vani, odlazi na bolje plaće, al to je pitanje koje je svojstveno i u mnogim drugim strukama, a ne samo u zdravstvu.

Poštovani predsjedniče vlade, vi ste govorili što se napravilo u sektoru zdravstva do sada i rekli ste da će se i nastaviti ulagat u taj sustav, zasigurno je zato zaslužan i NPOO kojeg ekipa s vaše gornje lijeve strane često omalovažava. Ja molim vaš komentar na dio sredstava iz NPOO-a koji je namijenjen zdravstvu i iznosi oko 2,5 milijarde eura i u stvari plan sam po sebi ne znači da će taj novac doći neutemeljeno nego upravo suprotno, temelji se na određenim reformskim koracima.

Sve to znači u stvari da će značajna sredstva biti u sustavu zdravstvene skrbi kako bi se i nabavila medicinska oprema i ojačali ljudski resursi što je iznimno važno, osigurala veća dostupnost zdravstvene zaštite, modernizirali sustavi itd., dakle

Mislim da to pokazuje zrelost i visoki stupanj pripremljenosti projekata za investicije.

Uvaženi g. Plenkoviću, u jednoj stvari ću vam dati za pravo, vaše je pravo da birate svoje suradnike, dok god vas vladajuća većina u tome podržava vaše je pravo da te ljude držite uz sebe, ali isto tako kao što je vaše pravo da ih držite uz sebe naše pravo je da ih propitujemo i naše je pravo da ovdje govorimo o onome što u njihovom radu ne smatramo zadovoljavajućim i zato ću vam postaviti jedno jednostavno pitanje. Imajući u vidu javne nabave koje su se provodile pod g. Berošom, imajući u vidu koliko naši ljudi čekaju na zdravstvenu zaštitu, ali isto tako imajući u vidu da svakog mjeseca zdravstveni sustav generira 400 do 500 milijuna kuna dodatnog duga, da li ste vi zadovoljni s time i da li je to nešto što ste spremni i što želite tolerirati? Što se tiče izbora suradnika, članica i članova vlade takav je sustav ako jednog dana vi slučajno bez obzira na ove vaše kolosalne uspjehe za naknade za odvojeni život možda dođete u poziciju da upravljate nečim što se zove vlada vi ćete isto birat vaše suradnike, pa će vas onda neko drugi možda propitkivati jesu li oni dobri ili nisu dobri. Što se tiče sustava javnih nabava oni su dostupni za kontrolu svim institucijama koje to trebaju radit, svim zainteresiranim subjektima, svako se može na to žalit i tražiti pravni lijek ukoliko nisu zadovoljni.

Pitajte ljude koji dobiju termin za pregled sredinom 2023. ili krajem te godine jesu li time zadovoljni, pitajte sada već uskoro bivšeg ministra financija koliko je sretan kad svakih par mjeseci mora osigurati dodatne milijarde u proračunu zato što zdravstveni sustav ne funkcionira [[Upadica: Kolega Grbin …]] vaše je pravo [[Upadica: Kolega Grbin, molim vas.]] da njih držite kao svoje suradnike.

Idemo dalje, sada je kolegica Orešković na redu, a oprostite nisam vidio kolegica Jelkovac povreda Poslovnika. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Kolega Grbin povrijedio je Članak 238. Kolega Grbin danas ste šampion u povređivanju logike. Prvo ste danas hvalili ministra Marića, a isto tako ste tražili njegov opoziv pa ja vas pitam da li ćete hvaliti i kolegu Beroša za kojeg danas tražite opoziv. Kolegice Jekovac, ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika pa dobivate opomenu. Kolegica Orešković je sad na redu, izvolite. Premijeru činjenica je da problemi u zdravstvu su mahom naslijeđeni iz ranijih vremena, nitko od nas to ne spori. Međutim, vaša vlada je imala 6 godina za njihovo rješavanje. Nakon smjene kontraverznog Kujundžića, Vili Beroš je trebao dati odgovor na tri pitanja. Kako će se smanjiti dugovi u zdravstvu pogotovo prema veledrogerijama. Kako će se riješiti problem nedostatka liječnika. I treće kako ćemo rasteretiti liječnike opće prakse od pretjeranog administriranja jer im to ostavlja sve manje vremena za pacijente. I sada Beroš kaže da reforma zdravstva ide u pravcu preventive, dijagnostike, ranog otkrivanja, pregleda i jačanja primarne zdravstvene zaštite, to ste danas rekli. Međutim, ja pitam, a gdje su nam ljudi za to uvaženi ministre i uvaženi premijeru?

Hvala vam lijepa, ministar Beroš će siguran sam tijekom popodneva puno detaljnije od one 3 minute koje su mu bile alocirane pojasniti smjer reforme zdravstvenoga sustava, a što se tiče liječnika točno je nema ih onoliko koliko bi ih trebalo biti jer i oni koriste ono što nam je zahvaljujući MOST-ovcima donijelo članstvo u EU pa onda idu slobodom kretanja tamo gdje su im plaće veće, a znanje koje imaju kao liječnici koji su obrazovani na hrvatskim medicinskim fakultetima jako lijepo koriste u drugim zemljama. No, to su činjenice i to vam je liberalizirano tržište radnika i sloboda kretanja. Što se tiče reformi u konačnici jedan od načina da ljude motivirate da ostanu ovdje su plaće. Ja mislim da smo mi povećali plaće liječnicima prosječno skoro 40%, ta činjenica nije mala i svim drugim zdravstvenim djelatnicima, malo je sektora koji su dobili toliko povećanje plaća pa i to je motiv da [[Upadica: Hvala vam.]] ostanu i rade. Sada je na redu kolega Bauk. Gospodine predsjedniče slučaj gospođe Čavajde i ova američka presuda ponovo je aktualizirala pitanje ostvarivanja prava žena da slobodno odlučuju o rađanju djece barem u Hrvatskoj. Komentirajući to na sjednici vlade, to ste se i danas pozvali, iznijeli ste nekoliko činjenično točnih pravnih formulacija i ocjena te jednu političku ocjenu s kojom se mogu, a i ne moram složiti. Izjavili ste da bi dopuna Ustava sa pravom žena na slobodno odlučivanje o rađanju djeca bila nepotrebna. Riječ nepotrebna ima višestruke, barem dvostruke konotacije, ali ja bih vas molio da se očitujete da li bi ta dopuna bila i štetna jer ako bi bila nepotrebna onda samo nemojte raditi ništa da to uđe, a ako bi bila štetna onda bi se i aktivno protivili tome da to uđe u Ustav, pa bi volio čuti vaše mišljenje o tome je li to štetno.

Sad vi pitate nešto što ja nisam rekao. Tako. Sad ću ja vas pitati. Recite vi meni kad ste vi bili na vlasti, strašno ste se hvaliti sa velikom većinom, tad još Ustavni sud se uopće nije očitovao o ovoj temi. Što vi niste mijenjali tada sve? Šta ste se ulovili sada nas i naše većine da nama namećete teme, da uvjetujete vrlo promišljenu pametnu inteligentnu sa širokom potporom potpisa promjenu Ustava, Ustavnoga zakona, Zakona o referendumu koji će uopće tu materiju urediti na puno primjereniji način koji olakšava referendum, ali precizira njegove teme. Hvala lijepa. Kolegice Kekin, izvolite. Poštovani premijeru kažete da ćete uzeti bolnice lokalnoj samoupravi kako bi kontrolirali dugove jel novom reformom kako je predloženo. Pa s obzirom na to da znamo kako dugovi nastaju, evo primjer, dakle dugovi nastaju na način da ministarstvo sklapa ugovore sa privatnim poliklinikama bračnih parova kojima u 14 godina isplaćuje milijardu kuna za PETCT pretragu, a pri čemu se 4 aparata koja su nam potrebna mogu kupiti za 60 miliona kuna. Pri tome bi istaknula da ne ostane samo da ovdje muškarci brane žene, ja bi istaknula na račun SDP-a da jedini aparat koji je kupljen je baš za SDP-ove vlade za javno zdravstvo i tada u tih 4 godine dok je SDP bio na vlasti možete pogledati izvještaje Medikolu se značajno smanjuje priljev i onda kad vi dolazite na vlast konkretno njemu opet raste priljev.

A vi ste rekli da sam ja kazao, pa ne ali ako ste, ali vi morate imati dokaz da javnost i kolegicama i kolegama objasnite koji je to citat da sam ja rekao uzet ćemo nekome bolnice. Ako nađete takvu formulaciju evo ja ću se odmah ispričati i kazat ću ja sam kazao dolazi vlada i otima bolnice svima jer što će nam JLS-ovi, njihova uloga u zdravstvenom sustavu. To je sigurno bilo u našem predizbornom programu, to je u programu vlade, to je u nacrtu reforme zdravstva ministra Beroša u biti to mu je light motiv, to piše na svakoj stranici mi dolazimo i uzimamo bolnice. Poštovana zastupnice Kekin, kao što niste ništa danas rekli u vezi onoga što ste pismeno uradili prije ne znam mjesec dana, tako i sada [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] izmišljate temu. Kolegice Kekin molim vas, opet mi se činilo da dobacujete iz klupe, ali vi sigurno niste dobacivali. Idemo dalje, kolega Bartulica izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče vlade.

Međutim, sam dolazim iz liječničke obitelji i ovo što govorim kritike na račun našeg zdravstva se odnosi na model upravljanja kako se troši novac. Ne znam da li ste upoznati s tim da u Hrvatskoj postoji preko tisuću privatnih zdravstvenih ustanova, preko tisuću i pored njih su liste čekanja jako dugačke, jako dugačke i ljudi su sa pravom nezadovoljni dugo čekaju, usluga nije na odgovarajućoj razini. Istovremeno izdvaja se veliki novac i tvrdim da ne možemo doći do racionalizacije rashoda bez uvođenja tržišnog mehanizma u sustav.

Poštovani zastupniče Bartulica i drago mi je da ste se vi ovako pohvalno očitovali o hrvatskom zdravstvenom sustavu, to je dobro, tako je. Pa ja mislim da je razina liječenja dosta bitna i jako je dobro da to kaže neko ko dolazi izvorno iz SAD-a, bio je neko vrijeme ako sam ja dobro pratio vaš put i u Italiji recimo to tako, znači bili ste u sustavima gdje su odnosno dvije zemlje gdje su ogromni veliki zdravstveni sustavi i ja bih rekao sa možda malo više izdvajanja za zdravstvo nego što je to kod nas i per capita, a ukupno da ne govorimo, ali dobro je da hvalite naše liječnike. Što se tiče privatnih zdravstvenih ustanova, oni su tu te su odluke donesene davno prije naše vlade i teško da bismo mogli doći u situaciju da kažemo nećemo biti više privatnih zdravstvenih ustanova. Ja mislim da vi kao neko ko dolazi iz sustava gdje je kapitalizam stasao, razvio se [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] teško da biste pristali na to. Povreda poslovnika kolega Bartulica izvolite. Evo uz evo ja ću riskirati opomenu, samo bih htio razjasniti. Dakle, nemam ništa protiv privatnih zdravstvenih ustanova nego pored njih i dalje javni sustav je pred kolapsom. Dakle, način upravljanja i kako se novac veliki do 30 milijardi kuna troše kod nas, niko ne može biti zadovoljan s tim. O tome se radi.

Naravno da ćete morati dobiti opomenu jer ovo nema veze sa povredom poslovnika. Zahvaljujem predsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče vlade. Vi ste maloprije uspjeli izgovoriti da kolegica Kekin izmišlja temu, znači ovo cijelo što ste rekli da je to sada već treća inicijativa stvarno mislite da je to po treći put sve izmišljeno? Jel moguće da niste primijetili da su sve tri inicijative nastale u trenucima kada su liječnici, njihove udruge, sestre također njihove udruge, zdravstveni djelatnici zajedno sa pacijentima, sa svim ljudima, udrugama pacijenta to je bilo jednom kada je bilo ono u epidemiji, svaki puta je bio ali važan i veliki razlog i uvijek se to fokusiralo na ministra koji evo vidi se da za sada niste imali niti jednu riječ argumenata [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] moguće da sada će slijediti argumenti [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] koji su svaki dobili napisano. Kolega Matula ajde molim vas nemojte optuživati na taj način kolege iz većine jer će oni počet vama govorit da i vi isto neko vam napiše, to je ponižavajuće, nemojte to raditi. Svaki je zastupnik ovdje izabran ima pravo postaviti pitanje kako hoće, ne samo vi nego i neki drugi insinuirate kontinuirano da neko od zastupnika nema svoj mozak nego da mu neko nešto piše i to pratim i to je nekorektno, to je nekorektno. Izvolite povredu poslovnika.

Prvi puta ste me to mogli čut, nema nikakve šanse da to inače ja govorim, mene sigurno to niste čuli. Ovdje sam samo konstatirao da do sada nije bilo nijednog argumenta u prilog ministru jer su pripremljeni za kasnije, nadam se.

Ono što vas sam zamolio nije to bitno, bitno je da ne budemo ne korektni prema kolegicama i kolegama. Dakle, kolege iz vladajuće većine predstavljaju jednu politiku i sukladno tome oni postavljaju svoja pitanja. Vi ste iz oporbe i postavljate svoja pitanja. Pa kako bi vama bilo da svaki put kad postavite pitanje ja vama kažem vama je to neko napisao vi to ne možete osmisliti sami? Jednostavno nije fer. 238., moram reći da to nikada do maloprije nisam rekao u dvije godine.

Dakle, ja nisam rekao da vi to stalno činite nego da to rade vaše kolegice i kolege i zamolio sam da to ne radite, nisam vam čak dao ni opomenu samo sam vas pozvao da to ne radite, ne govoreći da ste to radili prije. Dobro, idemo dalje. Poštovani zastupniče Matula, ja sam pažljivo slušao što ćete vi mene pitat, a vi mene niste pitali baš ništa. jel točno? E, a vi ste inače sjajan glumac, toliko ste sjajan glumac da ste vi kazali meni na početku da sam ja rekao da ovo nije tema. Ja sam rekao vrlo precizno, gospođa Kekin je kazala da sam ja rekao da ćemo mi uzet bolnice koje nisu državne, a ja to nisam kazao. Onda ste vi to htjeli malo ovako proširiti pa da ispada da mi nešto govorimo što nije točno, ali mi slušamo što vi govorite. Možda djeluje kao da ne slušamo. A vi ste meni bili kao glumac fenomenalan, ja sam vas kao dijete jako često gledao i bili ste mi super, simpa jer ste pasionirani, imate dobar izričaj. Ali ovo što govorite kao političar em nije točno, em je čak bezobrazno, em nema čak pretjerano smisla, em dajte repliku bez da pitate, škrto, ništa, nula bodova kao što niste ništa rekli u raspravi o papirnatom [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] uratku koji je bio totalno promašen. Premijeru nekako mi se čini kao da vas malo škaklja ova inicijativa vraćanja pobačaja u ustav. Rekli ste da je neki način zašto to nije neko prije vas riješio SDP i uskliknuli ste zašto ste to nama nabacili, pa šta to niste riješili prije. Ja ću vas podsjetit znači vaši su to izbacili iz ustava, mi to samo vraćamo u ustav. Ali onda ste rekli da je to jedna ideološka tema na kojoj neko želi profitirati, e sad tu ste me malo zbunili moram vam priznati, da, zato što ne znam da li ste vi toga svjesni ali dvotrećinska većina vaših birača se slaže s tim da žena ima pravo na izbor. I sasvim je legitimno postaviti to pitanje što vi mislite o tome? Zašto je ta vaša inicijativa koju usput rečeno pokrenula Radnička fronta toliko problematična iz vaše perspektive? Poštovana zastupnice Peović, što se toga tiče ništa nas nije tu niti zateklo niti zasmetalo. Ja vas samo pitam o čijem povjerenju o institucije i u pravne doktrine mi ovdje vjerujemo ili ne vjerujemo? Kome vi ne vjerujete? Jel ne vjerujete nama iz parlamentarne većine koji imamo vrlo jasnu politiku, a to je da se zalažemo za zaštitu života jer smatramo da život počinje začećem, ali isto tako poštujemo pravo žene na izbor i zdravlje. Pa ste onda čuli i predsjednika ustavnoga suda, vidjeli ste odluku ustavnoga suda, čuli ste i njegov stav. Kome vi ne vjerujete? Kome vi ne vjerujete? Mi smo tu kao neka desnica, a mi imamo ovakav stav. Samima sebi? Hvala predsjedniku vlade.

Mi već sad imamo uskratu prava na pobačaj i to se nije desilo, iako bi to volio kolega Bartulica u njegov amanet da to ide niti od Markićke, nego to se desilo upravo zbog privatizacije zdravstva i komercijalizacije zdravstva koje uvodite već godinama. Dobivate opomenu, ovo je bila isto tako replika, a ne povreda poslovnika. Pozdrav predsjedniku vlade. Idemo sada ministre, vi imate 22 replike, prvi je na redu kolega Borić. Hvala vam lijepo. Poštovani ministre, imali smo lošu uvodničarku ovdje gospođu Kekin ništa nije znala praktički niti je govorila o ovom uratku, a o gradu Zagrebu da i ne govorimo niti o čistoći, niti o vrtićima, niti o mjeri roditelj-odgajatelj, o Holdingu, ništa, ali je prva potpisala točka 4. istraga USKOK-a vezano uz poslovanje s tvrtkom CUSPIS ili Kuspis kako se to čita ne znam, d.o.o. Kaže ovako, potvrđeno je da su pokrenuti izvidi, naime Državna revizija je otkrila sumnjive isplate nema dokaza da je posao obavljen u tolikom obimu. To su njihovi navodi i oni se potpisuju. Sad kad bi to primijenili na njih i na njihove kriterije, a oni kažu da je u tome keč, imamo mi istrage i izvide i u gradu Zagrebu.

Ma da, to je tema koja je bila doista u ovom prijedlogu i koju treba elaborirat jer se ponavlja s vremena na vrijeme ovisno o političkoj potrebi. Dakle, molim vas provjerite i hvala vam što ste potaknuli institucije da provjere tu javnu nabavu, naime ona je potpuno transparentna i u skladu sa zakonom. To je potvrdilo državno odvjetništvo, to je potvrdio DUR jer je dao bezuvjetno mišljenje na financijsko poslovanje, to je potvrdilo Agencija za zaštitu osobnih podataka i u konačnici Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. I zašto ponavljate tu neistinu neprekidno? Dakle, molim vas još jednom, imate elektronički oglasnik javne nabave provjerite sve podatke, dakle pogodovanja u ministarstvu prema nikakvoj informatičkoj firmi nije bilo. Svi poslovi su dobiveni na zakonit način i obavljeni u skladu s uvjetima nabave, isplaćeni isto tako u skladu sa zakonom. Hvala lijepa. Kolegica Mrak Taritaš povreda poslovnika. Referiram se na čl. 238., naime ministar Beroš nije odgovorio na pitanje koju je postavio uvaženi zastupnik Borić, on je se referirao na stanje čistoće u Gradu Zagrebu, na otpad u Gradu Zagrebu, na stanje drobilice i sve ostalo i ministar Beroš nije odgovorio na to, nego nešto posve drugo. Hvala lijepo. Kolegice Mrak Taritaš znadete šta slijedi, dobivate opomenu. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani ministre, koji je ovo, treći put vas branimo i treći put ćemo vas uspješno obraniti. Sjetimo se početka Covid krize kad su mnoge razvijenije zemlje poput Italije liječnici su morali birati tko će morati preživjeti tko neće, tko će ići na respiratore. Tada je premijer i vi ste reagirali, nazvali premijera Kine, imali smo dovoljno i respiratora, maskica i opreme. Tolika ulaganja 2,5 milijarde iz Nacionalnog programa oporavka. Imamo milijardu i pol kuna iz VFO-a, 500 miliona kuna iz Nacionalnog programa oporavka za specijalizacije.

Ma da, slušam ove priče, neke doista jesu utemeljene, međutim većina nije. I pitam se pritom kome je to pljuska? Da li je to pljuska meni kao ministru ili je to pljuska svim onim zdravstvenim djelatnicima koji su iznijeli epidemiju na svojim leđima, kojima kucate na vrata i danas u zdravstvenoj potrebi, koji su tijekom epidemije na i zatvaranje nastavili s uobičajenim aktivnostima provođenja recimo nacionalnih programa, čak štoviše kolegica Kekin je naime zaboravila uvodno reći da smo uveli i novi nacionalni program, a to je program ranog otkrivanja raka pluća za one osobe koje su opterećene anamnestički. To je nešto što je napravljeno tijekom epidemije. Znači uz bavljenje infektološkim problemima našli smo načina i za iskorak. Isto tako najavio sam uvođenje još jedno dodatnog programa nacionalnog otkrivanja melanoma. Poštovani ministre, evo u ovom dijelu na što vas oporba poziva i proziva, optužuje se i da je zdravstvo odnosno vi direktno ili indirektno odgovorni za veliku smrtnost naših građana. Isti ti koji s jedne strane i govore da su uvođenje mjera koje su bile izbalansirane, a išle su u smislu očuvanja zdravlja s jedne strane i s druge strane očuvanja radnih mjesta kao i uvođenje cjepiva su nanijeli veliku štetu. Ovih dana čitamo kako je ugledni iz Londona institut proveo, objavio je studiju na temelju podataka iz 185 država u kojima je dokazano da je upravo više od 20 milijuna ljudi sačuvano od smrti upravo zbog toga što se je cijepilo, što se je cjepivo primijenilo, a da bi taj broj bio i znatno manji, znatno veći da su se sve države jednako držale [[Upadica: Vrijeme.]] i … [[Govornica se ne razumije.]] ali i cjepiva. Pa evo reći ću vam slijedeće, dakle drago mi je da se kolegica Kekin vratila i ja ću doista reći da cijenim što je ona znanstvenica, međutim nije epidemiolog stoga je i meni kao neurokirurgu lako se bavit znanstvom u svom području, međutim epidemiologijom baš i ne. Kada komentiramo mortalitet onda ne trebamo uspoređivati kruške i jabuke. To je gruba stopa mortaliteta koju smo mi koristili, to je letalitet odnosno broj umrlih na broj oboljelih i to je višak smrtnosti. Neke zemlje poput Njemačke sad su u situaciji da su imale daleko manji broj umrlih grubom procjenom, međutim sada imaju višak smrtnosti koji ne mogu objasniti. Dakle, to je potrebno evaluirati. Nadalje, treba reći činjenicu da od 12 zemalja sa najvećim mortalitetom osim Perua koji je na prvom mjestu imamo 12 srednjeeuropskih zemalja što je vrlo vjerojatno u vezi sa zdravstvenim stanjem i starošću bolesnika.

Uvaženi ministre, državni tajniče, iz zadnjih vaših istupa ovih dana pitanje vezano uz reformu meni se čini da smo napokon stavili odnosno da ste napokon stavili pacijenta u središte svog zbivanja. To je bila konstatacija. A drugo bi htjela komentirati Imunološki. Svi smo mi jako dobro svjesni koji dugo radimo u sustavu zdravstva što nam je nekada za naše pacijente, a tako i za zdravstveni sustav, a bogme i za ekonomiju značio Imunološki zavod. Mislim da je to izvrsna odluka vaša inicijativa, a odluka vlade da se revitalizira Imunološki. Možete li reći što se po tom pitanju sada trenutno radi. I jedno drugo su iznimno važna pitanja. Dakle, doista vraćamo pacijenta u fokus, on se negdje putem izgubio. Međutim, činjenica je da osim naravno prava koje pacijent ima mora imati i određene obaveze. Stoga u novom prijedlogu zakona ići ćemo u tom smjeru ne smanjujući nikakva prava, a dodajući minimalne obaveze da bi posjetili ljude na brigu o vlastitom zdravlju. Imunološki je vrlo važna tema, nakon desetljeća nečinjenja ova vlada, ministarstvo i sam kao ministar poduzeli smo niz koraka, donesen je plan i program vlade za revitalizaciju Imunološkog zavoda koji je prihvaćen, međutim zbog određenih problema na koje nismo mogli utjecati, a odnose na pravni problem na zemljištu u Brezju morali smo se preorijentirati. Međutim, vrlo brzo u roku od nekoliko tjedana našli smo novu zemlju u Rugvici i ja mogu s ovog mjesta i obećati da ću u roku od godine dana zaživjeti prva faza, a to je proizvodnja zmijskog antitoksina toliko potrebnoga. Uvaženi gospodine ministre za vrijeme pandemijske krize vrlo je bilo jasno da vi kao član stožera ste donosili odluke koje su bile izbalansirane između zdravlja nacije, ali i održivosti ekonomije. Podsjetit ću, 50 milijuna noćenja 2020.g. što je 50% ostvarenih noćenja u odnosu na prethodnu '19., to jasno govori da ste i vi kao liječnik, kao i svi vaše kolege itekako dobro obučeni i za ovaj ekonomski segment. Razmišljate li o uvođenju potrebnih edukacija, ekonomskih edukacija za menadžere u zdravstvu odnosno ravnatelje koji bi uz svoja vrhunska znanja dobili i ove vještine koje su našem stožeru pokazane kao evidentne i itekako potrebne. Da, bilo je potrebno naći taj balans koji je omogućio na neki način suživot ekonomskih aktivnosti i bivstvovanja virusa oko nas, tražili smo dugo te mjere koje bi tako bile balansirane, nadam se da smo i uspjeli. Naravno ako sagledavate cjelinu stvari, stvari vidite na jedan način, ukoliko gledate izolirane segmente i elemente možete ih gledat na drugi način i tu su svi stožeri i sve zemlje izložene na neki način mogućoj kritici. Međutim, doista smo u Hrvatskoj nastojali tražiti taj balans i sjećate se trenutaka kada smo komparirali koje sve zemlje imaju zabranu kretanja i do trgovine, a u Hrvatskoj se mogla većina aktivnosti obavljati normalno, tada moramo biti zadovoljni. Kada je riječ o ovom, žao mi je što kolege Bartulice sada nema tu, da novi prijedlog zakona će obuhvatiti i činjenicu da će ravnatelji morati imati dodatnu edukaciju iz ekonomskih znanosti da bi osim medicinskog dijela znali upravljati i medicinskim funkcioniranjem bolnice. Poštovani ministre, najveći kritičari u Hrvatskoj, vas osobno, vlade i stožera su oni koji su se protivili cijepljenju u Hrvatskoj, najveći kritičari su oni i koji optužuju za relativno visoku stopu smrtnosti, koji su tvrdili da su mjere restriktivne, da su preoštre i da uopće nema potrebe uvoditi nikakve mjere. Maloprije ste spomenuli i to je točno da je, Hrvatska je 8. u svijetu po broju smrtnosti, ali je vrlo interesantno da je u prvih 12-11 država srednjoeuropskog civilizacijskog kruga, dakle država koje su u našem, našem okruženju. Što po vama govori ta stopa smrtnosti s obzirom da se nalazimo među državama koje su praktično susjedne države koje su imale otprilike iste mjere, govori li to o starosti naroda, govori li to o određenim bolestima koje nisu dovoljno liječene i govori li to možda i o postotku izdvajanja za liječnički, doplatak odnosno dodatak za osiguravanje sredstava u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj? Dakle, neupitna je povezanost između broja cijepljenih i broja preminulih osoba. Cijepljenje kao što to tvrdimo od samog početka upravo sprječava teže oblike bolesti i smrtne posljedice pogotovo kod starijih i imuno kompromitiranih bolesnih osoba. To je činjenica koja je nepobitna, stoga smo se doista trudili unaprijediti proces cijepljenjem. Međutim, postoji određeno nepovjerenje građana u smislu nepostojanja zdravstvene pismenosti koje na neki način je uzrokovalo da je cijepljenje takvo kakvo je u RH. Kada je riječ o uzroku smrtnosti apsolutno je starosna dob stanovništva jedan od osnovnih faktora, rekao sam već da je prosječna dob preminulih u Hrvatskoj 76,6.g., dakle iznimno visoka, što je u vezi sa njihovim stanjima, kroničnim bolestima, dijabetesu, hipertenziji koja predominiraju i u smislu nedostatka preventive nisu se ni u našoj zemlji tijekom posljednjih 10-ljeća adekvatno tretirali. Upravo ovim zakonskim prijedlozima i promjenama nastojmo postić poboljšanje i na tom planu. Poštovani g. ministre, nažalost kažu da se u životu ništa sporije ne zaboravlja od uvrede, a isto tako da se ništa brže ne zaboravlja od dobročinstva. Nažalost naši pojedini zastupnici iz oporbe vrlo brzo zaboravljaju što su sve medicinski djelatnici učinili za dobrobit našeg zdravlja u covid krizi. Isto tako zaboravljaju jako brzo što je vlada sve učinila da se očuva turistička sezona, da se očuvaju radna mjesta i da se očuva gospodarstvo. Hvala. Pa ja ću vam općenito odgovoriti i reći da je zadatak oporbe da propitkuje, da kritizira, da na neki način potiče one koji su na vlasti na bolje djelovanje, međutim nažalost u ovim slučajevima koje ste vi spomenuli mislim da je bila riječ o opstrukciji, da je bila riječ o ponavljanju tema, da je bila riječ o nesnalaženju u datim okolnostima jer znate neki su tvrdili da je riječ o bolesti koja se neće širiti i koja neće uzrokovati opsežnije promjene, međutim vidjeli smo i sami ne samo u Hrvatskoj nego u čitavom svijetu što je ona polučila. I da, prebrzo se neke stvari zaboravljaju i zato sam rekao na početku svog izlaganja da je važno prisjetiti se da smo u Hrvatskoj bili spremni na dolazak virusa i prije nego što je on došao i bilo kopnenim bilo avionskim putem dakle bolnica Dubrava u nekoliko dana bila je preuređena u covid bolnicu sa preko 40 kreveta intenzivnog liječenja zato jer smo vidjeli što se dešava u susjedstvu, konkretno u Italiji i htjeli smo unaprijedit zdravstveni sustav što nam je i uspjelo.

Dakle, zanima me u kojoj fazi je reforma zdravstva i ja ću sigurno biti aktivan tijekom donošenja novoga zakona. Mislim da moramo razvijati psihijatriju u zajednici, moramo napokon doći i do donošenja Strateškog okvira za razvoj mentalnog zdravlja i Nacionalne strategije za suzbijanje ovisnosti jer to je jedan ozbiljan javnozdravstveni problem i u tom kontekstu također država treba organizirati programe probira osobito za djecu i adolescente, ali i osobe starije životne dobi koje su osobito vulnerabilne i na koje ponekad ne obraćamo toliko važnu pozornost. Kao što smo donijeli Nacionalni strateški okvir borbe protiv raka, protiv onkoloških bolesti koje godinama na neki način stajao, požurili smo ga iznjedrili, isto tako vam s ovog mjesta mogu obećati da će i Nacionalna strategija razvoja mentalnog zdravlja kao i Nacionalna strategija borbe protiv ovisnosti ubrzo biti upućene u javno savjetovanje, a potom i u HS. Međutim postavili ste mi još važnije pitanje, a to je statusa provedbe reforme zdravstva. Kao što sam već rekao ona je prošla fazu kada su radne skupine, stručne radne skupine koje su uključivali brojne dionike od sindikata, komora, udruge poslodavaca, raznih drugih dionika rekli svoje, nakon toga slijedio je krug međuresorne suradnje i međuresornih komentara te je u ovom trenutku reforma u uredu premijera nakon čijeg zelenog svjetla će biti upućena u javno savjetovanje. Evo na početku rasprave smo čuli od predlagatelja oporbe da nemamo za vas danas pitanja odnosno da ne govorimo o činjenicama, a činjenica je da sada kada se vama ovdje direktno može bilo tko od zastupnika obratiti od oporbe ni A ni B ni pitanje ni ništa, samo će gospođa Raukar kako sam vidio postaviti pitanje od cijele oporbe, dakle pametnome dosta. Ajmo mi među činjenice, činjenice jesu da unatoč pandemiji koja je zadesila cijeli svijet i globalno smo se oduprli i kao država i konkretnim mjerama i cjepivom i svime onome što smo kao Vlada RH i vi kao dio vlade učinili i za očuvanje radnih mjesta, a to je koristilo 700.000 radnika, 120.000 privatnika. Zahvaljujući tome danas ne da smo očuvali radna mjesta nego ako pogledamo usporedba sa početkom mandata u listopadu 2016.g. imamo 408.000 radnih mjesta više odnosno 408.000 više zaposlenih hrvatskih građana. Hvala. Pa evo nakon vašeg pitanja ustvari ne mogu odlučiti da sam sretan ili nesretan činjenicom što smo zaobišli ta već viđena pitanja reciklirana iz priloženog prijedloga za moj opoziv, ali isto tako moram reći da me veseli da razgovaramo o reformi i to dosta mislim. Reforma je nešto što je potrebno, reforma je nešto što je već načelno sačinjeno, reforma je nešto gdje vas pozivam da percipirate nakon što je vidite. Neki od vas je već imaju, mogli su bar komentirati što misle o njoj, ona nije idealna, ali ona je najbolje u ovom trenutku što ova administracija može nudit. A neko je spomenuo moje savjetodavno tijelo, da, uzeo sam te ljude ne zato da bi generirao probleme na način kako se do sada radilo nego da bih čuo njihovo iskustvo glede predloženih mjera. Dakle, one nisu participirati u prijedlogu samih mjera promjena novih elemenata, ali mi je bilo potrebno njihovo iskustvo, a to su akademici, dekani medicinskih fakulteta, to su ekonomisti koji se bave financiranjem zdravstvenih sustava bilo mi je vrlo bitno čuti njihovo iskustvo.

Poštovani ministre Beroš, poštovani državni tajniče. Ja držim da je hrvatski zdravstveni sustav učinkovit, uspješan i otporan i da ga treba samo nastaviti nadograđivati i graditi ga dalje i unaprjeđivati.

Ono što također posebno pohvaljujem jest izgradnja novog KBC-a Rijeka što je najveća investicija u hrvatsko zdravstvo ikada i što će biti [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] na korist i benefit [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] skoro 600.000 građana koji gravitiraju Primorsko-goranskoj županiji. Dakle, treba reći da je prava blagodat što smo članica EU koje jednim do sada ne viđenim instrumentom za pomoć u kriznim stanjima, a to je programom za oporavak i buduću otpornost na ovakve krizna stanja koja predstavljaju kronične nezarazne bolesti i druga stanja. Dakle, mogućnost da povučemo bespovratna sredstva i da uložimo u naš zdravstveni sustav je nevjerojatno važno, dakle te 2,7 milijarde će biti nevjerojatni doprinos budućem stanju hrvatskog zdravstvenog sustava.

A kada je riječ o Puli dakle milijarda i Rijeci pardon, milijarda i stotina milijuna kuna nove investicije u prekrasnu zgradu KBC-a Rijeka mislim da je prava stvar, poglavito za stanovništvo koje gravitira toj bolnici.

Poštovani ministre. Dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite su u središtu razvoja hrvatskog zdravstva, npr. dostupnost zdravstvene zaštite na otocima, u ruralnim područjima, približavanje sustava građanima itd., pa moje pitanje vama poštovani ministre, što ministarstvo čini da sagleda stanje i provjeru dostupnosti stanja u RH? Dakle, dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite su od osnovne važnosti i ne samo u gradskim sredinama poput Zagreba, poglavito je to važno za ruralne sredine. Stoga ministarstvo svakodnevno putem HZZO-a i direktno upitama bolnicama provjerava stanje sa listama čekanja, stanje sa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a osnovu inputa županijskih zdravstvenih vlasti jer nam je najvažnije osigurati tu dostupnost. Kao odgovor na potencijalne i prisutne teškoće novim izmjenama zakona, a opet naslanjajući se na NPO predvidjeli smo i uvođenje i mobilnih ljekarni odnosno mobilnih ambulanti koje bi bile dostupne tim ljudima u tim ruralnim, pasivnim sredinama. Dakle, to je odgovor na, jedan od odgovora na način kako ćemo povećati dostupnost zdravstvene zaštite. Da, bila je riječ tu i o nedostatku, mislim da je doktorica Kekin o tome isto govorila, nedostatku kadrova.

Poštovani ministre oporba vas između ostalog proziva zbog dugova u zdravstvu, zbog dugova prema veledrogerijama. Da li znate što je vaš grijeh što u ovo vrijeme, u ovo pandemijsko vrijeme, vrijeme i gospodarske krize možda niste dodatno opteretili naše građane jer jako dobro znamo da smo pri samom dnu ljestvice u Europi po tome koliko izdvajamo za zdravstveno osiguranje? Da li ste možda počinili grijeh time što ste za 40% povećali osobne dohotke zdravstvenim radnicima? Da li je možda grijeh što ste smanjili dugovanja prema dobavljačima u samo godinu dana za 30%, a time onemogućili da nam veledrogerije možda obustavu dostavu određenih lijekova? Što je to vaš grijeh i kako ste to mogli baš u ovo pandemijsko vrijeme i vrijeme gospodarske krize smanjiti te dugove? Samo iznimnim trudom i suradnjom sa kolegom Marićem i baš mi je sad drago što ste mi dali priliku na neki način opovrgnuti navode da smo u sukobu i da nismo dobro surađivali. Dapače jesmo dobro surađivali i upravo zato prošlih 6 mjeseci nismo vidjeli da veledrogerije ponovno kucaju na naša vrata jer smo na neki način dogovorili otplatni plan i postigli dogovor sa istima o načinu kontrole troškova. Reći ću vam da ova kriza doista nametnula velike izazove i da je povećala ukupne troškove u zdravstvu, troškovi na cijepljenje, troškovi na lijekove i troškovi na bolovanja idu preko nekoliko milijardi kuna i to je nepredviđeni novi trošak, međutim činjenica je da u ovom trenutku imamo 3,2 milijarde dospjelih dugova, da su ti dugovi najčešće do 60 dana, a da dugovi stariji od godinu dana iznose, slušajte me 0,01% Dakle, postigli smo određeni iskorak, ali daleko od toga da ne trebamo kontrolirati dalje troškove u zdravstvu, da ne trebamo kolegice Kekin mjeriti ishode liječenja, moramo i to ćemo napraviti. Poštovani ministre, pa svi ovi navodi koji se nalaze u prijedlogu o ne iskazivanju povjerenja vama ja mislim da su apsolutno netočni, da su neutemeljeni itd. A zašto? Zato što ste vi za sve ovo vrijeme kad ste se susreli sa velikim problemima u zdravstvenom sustavu od pandemije, potresa itd. da ne nabrajam, očuvali jedan kvalitetan, jednu kvalitetnu i dostupnu skrb za sve nas. Za sve nas pod jednakim uvjetima. Jer da tome nije tako ja sam sigurna da onda mnogi kolege koji su potpisali ovaj prijedlog ne bi, a hoće ako bude potrebno zatražiti pomoć upravo u tom našem zdravstvenom sustavu jer mu vjeruju.

Doista briga o dostupnosti zdravstvene zaštite tijekom pandemije je bila gotovo prioritet. Bilo je trenutaka kada je ona bila doista iz opravdanih razloga ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i svijetu otežano dostupna, međutim dok smo naučili na neki način živjeti sa virusom ta dostupnost se popravila. Isto tako moram spomenuti ono što je također zaboravljeno da smo prilagodbom Dubrave u Covid bolnicu osnovali onkološki cool centar u Ministarstvu zdravstva koji je u nekoliko tjedana riješio desetke tisuća narudžbi upravo u smislu osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite u drugim bolnicama koje su na neki način povećali svoje kapacitete i zbrinuli te pacijente. Znači dostupnost zdravstvene zaštite je od osnovne važnosti i sagledavamo i tijekom cijele epidemije, a pogotovo profuturo.

Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo prije svega želim vam i čestitati i dati punu podršku za sve ovo vrijeme što radite i kao ministar, a prije svega i kao čovjek što ste prolazili sigurno od nažalost tu naših kolega, dvije grupice MOST-a i sad Možemo, svaka na svoj način u jednom nestrpljivosti, neznanju, politikantstvu, aktivizmu na razne načine kako bi to nazvali, ali sve što ste napravili i u pandemiji što ste rekli zdravstvo ima puno problema, ali prije svega ti problemi koji se rješavaju želite konstruktivne prijedloge čuti, međutim vjerujem nažalost to nećemo doživjeti jer Možemo imaju priliku u Gradu Zagrebu puno toga konstruktivnog napraviti osim nereda, sukoba, interesnih i financijskih gubitaka ništa drugo

Međutim, isto tako želim spomenuti da smo tijekom pandemije bavili se i drugim stvarima. Evo mogu tu navesti nekoliko iskoraka koje su naši liječnici tijekom pandemije i napravili, KBC Rebro transplantacija oba plućna tkiva, isto tako neinvazivni način liječenja kronične boli u leđima, isto tako u Splitu laparaskopska ginekološka operacija, u Rijeci neinvazivni zahvat rješavanja puknuća srčane pregrade, znači za vrijeme pandemije mi smo se bavili medicinom, razvijali smo je, uveli smo jedan novi nacionalni program, transplantacijski program u Hrvatskoj nije stao i sad kad se na taj način kritizira hrvatski zdravstveni sustav [[Upadica: Vrijeme]] i njegov odgovor doista.

Taj slučaj izazvao je burne polemike što medijski, što u zdravstvenim krugovima, s pravom mogu reći čak i podjele u društvu. S tim u vezi moje pitanje vama, je li bilo, ako da, koliko je prekida trudnoće iznad 22 tjedna bilo u RH unazad nekoliko godina i na koji način su oni provedeni? Da, kada je riječ o medicinski indiciranom prekidu trudnoće iznad 22 tjedna, od 2019. do ove godine bilo je 17 takvih prekida trudnoće. Oni se u RH sukladno mišljenju struke provode ili induciranim porođajem ili induciranim pobačajem do 22 tjedna. To je zahvat koji je uobičajen, međutim koju gđa. Čavajda je odbila i njoj je omogućen izbor odnosno HZZO je financirao završavanje trudnoće na način na koji je bio njoj prihvatljiv. Inače želim reći da u tom slučaju osim minornog gubitka u proceduri jednog dana kada je KB Sveti Duh suprotno proceduri uputio sam na drugostupanjsku komisiju za mišljenje njenu dokumentaciju i to se sutradan ispravilo, većih prijepora ili uskrate prava nije bilo. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani ministre, spomenuta je već ranije reforma zdravstva, znamo da je ona već započela, te da je podijeljena na organizacijsko i financijsko područje, kao i područje ljudskih resursa. Nedavno ste u medijima izjavili da se u reformi zdravstva vraćamo na Štamparove postavke i da je fokus na preventivnim pregledima. Stoga je moje pitanje u kojoj je fazi sada reforma zdravstva i koje su osnovne odrednice? U ovom trenutku ona se nalazi u uredu premijera prije odobrenja za puštanje u javno savjetovanje koje će trajati 30 dana. Za vrijeme javnog savjetovanja svi građani, svi oni koji misle da mogu nešto reći molim ih da kažu da unaprijede zdravstveni sustav. Mi ćemo, možete bit sigurni, evaluirat sve prijedloge vrlo vrlo pomno jer nam je cilj unaprijedit zdravstveni sustav za našeg pacijenta. Dakle košto smo rekli vraćamo pacijente u fokus uz vraćanje preventivi odnosno dobro ste rekli Štamparovskoj postavci, dakle mi smo negdje usput izgubili se u administriranju u visoko sofisticiranoj medicini, a ne bavimo se pacijentom onoliko koliko bi trebali. Stoga se izrodila ideja u Ministarstvu zdravstva o potrebi vrlo specifičnih, ciljanih, sistematskih pregleda za građane za koje će struka po dobnoj i starosnoj strukturi i spolnoj strukturi ordinirati set pretraga koje će se raditi u obiteljskoj medicini.

Oporba, oporba vas je često prozivala glede organizacije funkcioniranja sustava u pandemiji. Molim vas što se tiče pandemije, da li je ministarstvo pod vašim vodstvom reagiralo na vrijeme i adekvatno? Hvala. Pa evo hvala vam na tom pitanju. Ja ne znam koliko se vi sjećate tih početaka pandemije kad smo svakih nekoliko dana govorili da se nalazimo u drugoj fazi, dakle prvo smo očekivali virus, pa je on došao, pa se počeo širiti u kontroliranim uvjetima, pa se počeo nekontrolirano širiti i mi smo imali odgovor za te izazove. Kao što znate vrlo brzo smo uspostavili primarni respiratorno intenzivistički centar u Dubravi koji je bio namijenjen za liječenje najtežih bolesnika s respiratorno ovisnih i tada smo gledajući talijanski scenarijo izračunali, Maja je pri tome pomagala, da će nam bit potrebno oko 400 do 450 respiratora, imali smo ih spremnih i to u tom trenutku jer nismo željeli da virus istovremeno uđe u sve ustanove jer ulazak virusa u toj fazi vrlo invazivnog i infektivnog u zdravstvenu ustanovu značilo je moguće širenje na ostale odjele i ugrožavanje i zatvaranje bolnica kao što smo to imali slučaj u Kini i u Italiji.

Poštovani ministre, evo ja se slažem da oporba ima pravo kritizirat i ima pravo iznosit svoje stavove, ali mislim da je dno dna bilo da neko kaže da je meni napisano pitanje.

Međutim, ono što ja vas želim pitati je jeste vi nabavili svu potrebnu opremu kad se pojavio covid, jeste nabavili cjepiva, jeste nabavili respiratore i vi ste od zapravo heroja nacije došli do nekoga kome se traži opoziv samo zato što su oni antivakseri na takav način nastupali i htjeli su omalovažiti sve ono što radite i covid proglasiti običnim karijesom što zapravo smo shvatili da nije, jer taj karijes je uzeo [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] 16000 života. Hvala vam. Poštovani kolega nema loših pitanja ima samo loših odgovora tako da je legitimno pitati sve. Da, mi smo se u tom trenutku doista trudili nabaviti zaštitnu opremu i izgledalo je kao naučna fantastika, ali na kraju smo to realizirali. Ako se sjećate naš premijer bio je u izravnoj vezi sa kineskim premijerom i osigurali smo vrlo brzo i funkcionalno u trenutku dok su se velike zemlje uključujući Ameriku na europskim aerodromima borili za avione i zaštitnu opremu, nabavili smo dovoljne količine zaštitne opreme, znači maski, kapa, rukavica, zaštitnih odijela za sve naše poglavito zdravstvene djelatnike, ali i maske za upotrebu. To je bilo od doslovne važnosti, jer da tu nismo dobro reagirali mogao se desiti kineski scenarij gdje su zdravstveni djelatnici zbog neposjedovanja zaštitne opreme bili izloženi ekstremnom riziku i umrli u velikom broju.

Već sam rekao da je ovaj prijedlog oporbe protiv vas proturječan i pomalo licemjeran.

Možemo to čak proširiti na neke zemlje u okruženju ili neke zemlje u Europi. Licemjerno je zato što na jednom mjestu to pravo slobode na odlučivanje građanina hoće se cijepiti ili neće se cijepiti se stavlja vama na teret, a s druge strane opet se vama stavlja na teret ne znam pravo slobode da ginekolog odluči da li ima ili nema priziv savjesti [[Upadica Sanader: Vrijeme, vrijeme.]] Opet ste vi krivi ako se on odluči da ima.

Međutim, ono što je potrebno reći nakon početnih problema koji su trajali jedan iznimno kratak period sa nabavkom cjepiva Astrazenece Vlada je našla odgovor uz pomoć Europske komisije i u Republici Hrvatskoj ima i bilo je u bilo kojem trenutku dovoljno cjepiva za sve one koji se žele cijepiti. To je neupitno. Međutim, pitanje je u jednom trenutku i zdravstvene pismenosti jer jednostavno, a to smo apostrofirali i sa Stožera u trenutku kada je cijepljenje bilo aktualno. Nije mi jasno da ljudi za svaki svoj zdravstveni problem sa povjerenjem odlaze liječniku i povjeravaju mu njegovo zdravlje, a kada je pitanje cijepljenja onda su kojekakvi antivakseri svojim suludim idejama o ugradnji čipova ili nekih drugih elemenata uspjeli poljuljati tu volju za cijepljenjem. I zbog tog smo doista imali daleko veću smrtnost nego što bi imali uobičajeno [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Ali dajte da naučimo nešto iz toga jer nas čeka jesen, pitanje kakva. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre Beroš. Legitimno je da ovdje pričamo o samome zdravstvu kao kompleksnom sustavu kojemu je potreban velik broj reformi na kojima i vi radite, ali tražiti odgovornost za vas kao ministra posebice u dijelu vaše odgovornosti za upravljanje covid krizom mislim da je to definitivno deplasirano i ja vam na tome čestitam na svim aktivnostima i na općoj mobilizaciji zdravstvenog sektora, ali i svim pravovremenim nabavama za vrijeme upravo te iste covid krize ne samo kada je cijeli svijet stao i više nije funkcionirao mi ne samo da smo funkcionirali, nego smo i ulagali u zdravstveni sustav. Ja bih volio da napomenete nekoliko projekata posebice vezano za KBC Split upravo u doba covid krize od digitalne dijagnostike, od robotske kirurgije, od objedinjenoga hitnoga prijema 80 milijuna kuna, od izgradnje Klinike za plućne bolesti i niz, niz [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] projekata koji su samo na KBC-u Split napravljeni upravo u doba krize. Zaboravili ste naglasiti još i nabrojati transfuzijski centar koji se dole gradi. Da, pred dvadesetak dana otvorili smo novi OHBP savršeno uređen, savršeno opremljen koji će dosta povećati kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite ne samo domaćim stanovnicima, nego i turistima koji se nalaze u području Splitsko-dalmatinske županije. To je opredjeljenje ove Vlade, dakle razvoj zdravstva, ulaganje u zdravstvo, razvoj ljudskih kapaciteta u zdravstvu. Evo nikako reći to. Dakle, mi smo naše jedno prijelazno rješenje koje se odnosi na popunjavanje deficita u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. To što nema dovoljno specijalizacija doista ne možete kriviti mene. To je proces o kojem je trebalo razmišljati pred 10 ili 15 godina i često ističem da smo kadrovski devastirali primarnu zdravstvenu zaštitu. Međutim, upravo su prisutna ulaganja doktorice Kekin molim vas ako možete saslušati. Dakle, tijekom prošle financijske perspektive uloženo je u 212 specijalizacija obiteljske medicine.

Poštovani ministre u riječkom KBC-u već se godinama vrši mobing nad kardio kirurgom dr. Borisom Zrnićem, onemogućuju mu se operacije, izolira ga se peticijama protiv njega koje su dirigirane iz uprave. Dva okončana sudska procesa potvrdila su da se nad doktorom Zrnićem provodi mobing jer mu nije omogućen primjeren broj operacija. Optužno vijeće Općinskog suda u Rijeci prihvatilo je dosta presedanski prijedlog za kazneni progon profesora Medveda, tj. neposredno nadređenog liječnika doktoru Zrniću za kazneno djelo mobinga. I to su slučajevi zbog kojih imamo tako veliki odlijev liječnika iz Hrvatske. Dr. Zrnić višekratno se obratio ministarstvu i vama osobno da se uputi nadzor, mogu vam osobno pokazati te mailove koji su vam upućeni, niste odgovorili, niste učinili ništa.

Hvala. Ono što ne podržavam, ne podržavam mobing. Kako ste rekli da se kolega zove Zrnić? … [[Upadica se ne razumije.]] Tražit ću očitovanje od ravnatelja te ustanove te u ovisnosti o nalazu istog uputit ću i zdravstvenu inspekciju. Ne znam o čemu je riječ, međutim ukoliko je prisutan pojedinačni slučaj mobinga to ne znači, ok, ali pojedinačni slučaj to ne znači da je čitav zdravstveni sustav uključen u nešto slično.

Poštovani ministre. Uvodno, svaka podrška vašem dosadašnjem radu i vašem timu. Čuli smo danas i rekao je po treći put od strane oporbene kolega poprilično neutemeljena spočitavanja vama i ukupnom našem zdravstvenom sustavu. Ako uzmemo u obzir da je jedan od temeljnih ciljeva javnozdravstvenog sustava kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita, zdravstvena skrb građana, mene zanima u protekle dvije specifično krizne godine da li je ta zdravstvena zaštita, da li je naš zdravstveni sustav udovoljio tom svom izvornom zahtjevu, da li je bila dostupna svima u svako vrijeme? Hvala. Moramo biti objektivni, vjerojatno to nije tako, ali tome moramo težiti. Moramo težiti njenoj što većoj dostupnosti, ali isto tako i kvaliteti. Međutim rekli ste da su tu ponovljene neke priče i doista one me bole. Znate u ovom domu sam nazivan od saborskih zastupnika kriminalnim ministrom zbog određenih afera koje su se fabricirale, koje nikad nisu elaborirane u tom smislu da je dokazano nekakva krivica strukturom ministarstvu i mene. I reći ću vam i sljedeće, dozvolit ću si to na kraju, ponovno me prozivaju po medijima da sam pozvao određenog predstavnika informatičke firme i jesam. Pozvao sam ga na razgovor s obzirom da održava sistem naručivanja da se nađe način kako će se unaprijedit naručivanje za onkološke bolesnike. Moj imperativ da u roku od mjesec dana svi [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] onkološki bolesnici moraju biti zbrinuti. A dopustite mi samo sekundu, a ako se raspiše i natječaj u koliko se ne može to iz sredstava namijenjenih za održavanje sustava napraviti naravno da će biti raspisan javni otvoreni natječaj putem oglasnika elektronske nabave. Poštovani ministre. Pa zasigurno i ova više puta spominjanja covid kriza pokazala da zdravstveni sustav najvećim dijelom za svoju efikasnost treba zahvaliti medicinskom osoblju kojem i ovim putem izražavam zahvalnost. Bio sam svjedok neposredno sa KBC-om i sa tim ljudima prema kojima gravitira više od pola milijuna pacijenata i zaista i vama zahvalnost što ste uvijek u prijepornim i teškim trenucima dolazili na teren, niste uredski vodili situaciju i unatoč svemu možemo reći da zdravstveni sustav je ipak stabilan i jednim velikim i vašim obolom u tome vidimo doprinos.

Evo ja bih još jednom zahvalio jer govorim o Splitu i svim djelatnicima KBC-a Split u jednom trenutku su bili ekstremno opterećeni covid bolesnicima upravo iz razloga niske procijepljenosti i moram reći da smo kao ministarstvo bili stalno na raspolaganju. Posebni problem je bio sa sestrama, poglavito intezivističkim sestrama, pa u jednom trenutku smo napravili akciju i iz područja Kontinentalne Hrvatske došla je ispomoć da vam pomognemo u njezi tih bolesnika. Prema tome, to je i više nego jasno da jedino zajedno smo mogli prevladavati tadašnje izazove. I upravo to želim reći da kada je riječ o deficitarnom kadru, a to nisu samo liječnici nego i sestre da smo imali konstruktivne razgovore sa Komorom medicinskih sestara i tehničara Hrvatske gdje smo već pozvali na razgovor Ministarstvo obrazovanja i razgovarali o upisnim kvotama za taj srednji kadar jer potpuno je jasno da nam oni u ovom trenutku nedostaju. Jedino ugovaranjem većih kvota za edukaciju tih djelatnika.

Poštovani ministre, sigurno nam je svima u interesu kvalitetan i dostupan zdravstveni sustav za naše sugrađane i sigurno je da bez kvalitetnog kadra teško je to postići. Sigurno je da je u ovoj covid krizi koja je bila protekle dvije godine zdravstveni sustav podnio najveći teret i ljudi u njemu. Mi smo svjedoci da je u mandatu ove vlade išla plaća svima gore, pa je tako išla i djelatnicima u zdravstvenom sustavu. Molim vas da nam kažete koliko je to u postotku išla plaća gore? Sigurno je da to možda još uvijek nije dovoljno, ali je obzirom na krizno vrijeme u kojem živimo sigurno da smo napravili mogući maksimum i vjerojatno ćemo i u budućnosti to slijediti. Složio bih se da je kadar od iznimne važnosti i da zdravstveni sustav čine poglavito ljudi, manjim dijelom tehnologija jer tehnologiju upotrebljavaju ljudi, a svi skupa moramo biti na dispoziciji hrvatskim bolesnicima. Dakle, od 2017. godine plaća je porasla otprilike 40% nešto na račun povišenja osnovice u dva navrata, nešto na račun isto tako kolektivnog pregovaranja i elemenata iz njega. Isto tako mi smo vam za vrijeme našeg mandata riješili pitanje prekovremenih koji je bio značajan uteg za financiranje zdravstvenog sustava i to profuturo za ubuduće mijenjanjem određenih elemenata kolektivnog ugovora da bi ispravili te stvari, a isto tako ono što je bilo utuženo dosada opet susretljivošću ministra Marića koji je bio i više nego uviđavan za probleme u zdravstvu smo riješili i taj problem. Stoga ne mislim da je između nas bila nesuglasica dapače dobro smo surađivali i ja mu ispred hrvatskih građana i hrvatskog zdravstvenog sustava mogu samo zahvaliti na svim tim donacijama i dotacijama [[Upadica: Vrijeme.]] hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, razmišljao sam što reći jer mi se čini da je u očitovanju vlade koje je značajno ozbiljnije, iscrpnije od prijedloga rečeno sve. A očitovanje je argumentirano također nizom podataka što nažalost prijedlog nije. Prijedlog je površan. Kao navodne argumente spominju se tzv. slučajevi od kojih niti neki nemaju uopće veze sa mogućnošću utjecaja ministra. Spominju se događaji koji su se dogodili primjerice prije 13 godina i slično. Ovaj prijedlog mi nekako izgleda kao da je netko pokupio nekritički naslovnice raznih portala i potpuno neupućen u tematiku samo pokušava nanijeti štetu ministru i vladi poput zločeste djece iako dobro znaju da od zapravo uskrate povjerenja ministru neće biti ništa. O dvoličnosti oporbe svi smo se mogli danas uvjeriti kad smo slušali o tome kako oporba odjednom hvali ministra Marića kojeg su još prije 8 mjeseci tražili opoziv u ovoj istoj dvorani, blatili, kritizirali ga. Kriza s kojom se Hrvatska u posljednje vrijeme suočila i gleda Covida i gleda agresije na Ukrajinu dodatno su ukazale na potrebu jačanja zdravstvenog sustava, ali i pokazala ključnu ulogu države u očuvanju radnih mjesta, mirovina, socijalnih naknada, u borbi protiv siromaštva kako bi se uspostavila socijalna sigurnosna mreža koja će osigurati da nitko ne ostane po strani, kako bi se osiguralo funkcioniranje zdravstvenog sustava u čemu je ova vlada uspjela. Za razliku od kolegice Kekin u svom ću izlaganju sustavno komentirati navode iz prijedloga kako su iz naveli predlagači. Najprije pod broj 1, slučaj Mirela Čavajda kojem je posvećeno čak 3 stranice od nepunih samo 6 stranica prijedloga. Tragična situacija jedne žene bila je toliko munjevito instrumentalizirana na političko aktivističkoj razini da je to nevjerojatno. Imali smo vraćanje jedne ideološke teme, teme pobačaja u javni prostor, tema koja u samoj svojoj srži zapravo nije vezana uz ovaj slučaj. Ovaj slučaj nije imao nikakve veze sa zakonom, zakon je bio ispoštovan. Vršeni su enormni politički javni pritisci, a istina je da je pacijentici odobreno plaćanje troškova zahvata izvan RH budući da se odlučila na drugačiju vrstu zahvata koji se ne izvodi u Hrvatskoj. Potpuno je netočan navod u prijedlogu za pokretanje pitanja povjerenja da je trudnicama nakon 22 tjedna trudnoće, a koje zadovoljavaju uvjete nadležnog zakona onemogućena prekid trudnoće nakon tog 22 tjedna. Svi građani, a to isto se referira u toj točci, svi građani imaju pravo tijelima državne uputiti predstavke i pritužbe stoga je ministar Beroš istaknuo da se pacijentica mogla obratiti direktno ministarstvu. Neprihvatljivo bi bilo obrnuto, da je nekome uskraćeno to pravo. Predlagatelji kontinuirano sugeriraju da se u Hrvatskoj ne ostvaruju zakonima zajamčena prava. To je apsolutna neistina. Usluga prekida trudnoće do 10 tjedna je kontinuirano dostupna u Hrvatskoj sukladno postojećem zakonu što god ja o njemu mislio. Ministarstvo zdravstva temeljem svog djelokruga rada ne može i ne smije utjecati na izbor ustanova oko zapošljavanja djelatnika ustanove, a bilo bi i nezamisliva diskriminacija da se zaposle samo oni koji nemaju priziv savjesti. Pod 3 poglavlje Medikol ili slučaj Medikol kako je nazvan u ovom dokumentu. Javni i privatni sustavi postoje dugo u RH. Uobičajeno je isto tako odavno da HZZO sklapa ugovore sa privatnim ustanovama u nedostatku kapaciteta u javnom sustavu i to nije počelo s ministrom Berošom već daleko ranije. Dapače ministar Beroš je najavio da planira primjerice unaprijediti sustav zdravstva na području prevencije liječenja i dijagnostike raka. Putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje 2021. do 2026. predviđena je nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje oboljelih od raka konkretno linearnih akceleratora i dodatne opreme u iznosu od 640 milijuna kuna, a planira se i nabavka druge sofisticirane opreme među kojima su i PETCT uređaji itd. Tvrtka je u informatizaciji zdravstva aktivna od 2004. godine, dakle puno prije dolaska ministra Beroša pa su svake insinuacije na njegovo pogodovanje apsolutno bez temelja. Nabava usluga provedena je transparentno sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a mišljenje nadležnih državnih tijela potvrdila su da ne postoje nikakve nezakonitosti. Navodni slučaj Ćorušić. Jasno je da Ministarstvo zdravstva i ministar nisu nadležni za preispitivanje medijskih navoda iz privatnog života prof. Ćorušića iz 2009.g. za koje nikad nije niti osuđen pravomoćno ni ništa, dapače mislim da je sramotno da se to uopće spominje u ovom dokumentu. Prof. Ćorušić savjesno i odgovorno obnaša svoju dužnost na čelu KBC Zagreb i dapače on je uspješan ravnatelj KBC, prvi koji u zadnjih 10-tak godina značajnije gradi i obnavlja KBC Zagreb. Što se tiče njegovih nastupa na televiziji kada je govorio o slučaju pacijentice iz 2014.g. postoje tijela koja se time bave, ona će dat svoj pravorijek i mišljenje će dostavit ministru. Prejudicirat nečiju knjigu i osuđivati bez suda su obilježja nekih drugih vremena, onih koja su očito draga podnositeljima ovog prijedloga. Šesta točka je pandemija. Budući da je oporba naravno neuspješna i lani pokušala dovesti u pitanje povjerenje ministru Berošu bespredmetno je ponavljati doprinos hrvatske vlade u borbi protiv pandemije. Hrvatska nikad nije unatoč ozbiljnosti situacije doživjela kolaps zdravstvenog sustava kakav je primjerice bio u bogatoj sjevernoj Italiji kada nije bilo dovoljno respiratora za sve pacijente ili pak primjerice u Slovačkoj kada se pacijente moralo prevoziti u druge države na liječenje. Vlada je na vrijeme osigurala dovoljnu količinu cjepiva za sve građane Hrvatske. Činjenica jest da imamo manju procijepljenost stanovništva od većine zemalja EU, ali vlada nikad nije razmišljala o uvođenju obvezatnog cijepljenja poput primjerice Austrije već je prepustila pojedincima da odluče što misle da je najbolje za njih. Nažalost, daleko previše njih je poslušalo antivaksere uključujući i neke zastupnike koji sjede u ovom saboru. Sve transplantacije dodjeljuju se primateljima na sasvim transparentni način s nacionalne liste čekanja putem alokacijskog informatičkog sustava Eurotransplanta. Zbog osjetljivosti postupka svako istupanje u javnosti, a pogotovo s manjkom informacija ili pak s netočnim informacijama silno štete i samom donoru i primatelju, a pogotovo štete Nacionalnom transplantacijskom programu koji je jedan od najboljih u svijetu i to prema objektivnoj procijeni međunarodnih institucija. Usput napominjem da zdravstvena inspekcija koja je obavila svoje izvide nije uopće posumnjala na prodaju organa kao što se to ponegdje navodi. I napokon osmo, reforma zdravstva, čini mi se da o tome nema potrebe govoriti, bilo je dosada puno govora o tome, prema tome nemam potrebu o tome govoriti. O naglascima reforme, na prevenciju, na obiteljsku medicinu, bilo je također govora i potpuno je jasno da su pripremljene sve podloge da se počne raditi na zakonskoj regulativi već krajem ove godine, a neki od manjih dijelova da tako kažem toga već su se ostvarili jer reforma i nije nešto što počne određenog dana i onda traje do nekog određenog dana, to svakome tko iole pozna sustav ili bilo koji sustav mora biti jasno jer reforma nijednog sustava se ne provodi na taj način da se tog i tog datuma proglasi da je počela reforma i onda obeća da će se do tog i tog datuma reforma završiti i da će zavladati sveopće blagostanje, med i mlijeko, tko god to misli taj uopće ne pozna organizaciju, ne zdravstvenog sustava nego nijednog velikog sustava u ovoj državi.

Evo ja sam do danas živio u uvjerenju da kada želiš provesti određenu reformu, promjenu ili bilo što onda definiraš što želiš napraviti, dakle koji su ti ciljevi, ali isto tako i koji su rokovi u kojima će se ti ciljevi ostvariti. Zašto? Da bi se moglo provjeravati radiš li ono što si obećao, ali od uvaženog akademika sada smo čuli da se to radi na drugi način, na način da ne znaš koji su ti ciljevi, da ne znaš kada ih želiš provesti, s kime ćeš ih napraviti i u konačnici koji će biti njihovi rezultati. Na tome vam uvaženi g. Reiner zahvaljujem, napravili ste jedan ogroman doprinos u upravljanju ne samo u Hrvatskoj vjerojatno i šire, ali vratimo se na zdravstveni sustav. Hrvatski liječnici su izvrsni, to pokazuju brojni njihovi rezultati, to pokazuju čudesne operacije koje provode nekada u nemogućim uvjetima. Hrvatski zdravstveni sustav nažalost danas više nije takav, zdravstveni sustav koji je godinama bio uzor po uspješnosti, po kvaliteti, po dostupnosti, danas to više nije. Jedan od razloga tome sjedi ovdje u ovoj dvorani, međutim bilo bi vrlo neodgovorno, pa čak i bezobrazno reći da je on jedini razlog tome, ne, brojni, ne svi, ali brojni njegovi prethodnici na fotelji ministra zdravstva pokazali su se potpuno nedostojnima i nesposobnima obnašati tu odgovornu dužnost. Ministar Beroš je u tome vrlo dostojan nasljednik Kujundžića, Hebranga, onog nesretnog Nakića koji su svojim djelovanjem hrvatsko zdravstvo upropastili i zato je naša legitimna obveza o tome govoriti. Pokušali smo kao saborski zastupnici ne ići na opoziv, htjeli smo da se rasprava o hrvatskom zdravstvu provede na Odboru za zdravstvo, međutim vi uvažene kolegice i kolege zastupnici HDZ-a to ste odbili bez ijedne riječi argumentacije zašto to činite. A razlozi zbog kojih tražimo opoziv Beroša poznati su i ja ću ih nabrojati samo neke jer u ovo kratko vrijeme ne stignem sve, javna nabava, uređaj za interoperativno zračenje privatnika košta 4 milijarde kuna, javni zdravstveni sustav 9 milijardi kuna bez PDV-a. Razlika gotovo 6 milijardi kuna, s PDV-om između cijene koju plaća privatno zdravstvo i onu koju plaća javno zdravstvo. Gubici u zdravstvu, ovo nisu moje riječi i moje brojke. Iznos od 400 do 500 milijuna kuna je naveo potpredsjednik vlade, ministar financija mjesečno. A znate što je najgore od svega, što smo vam prilikom rasprave o proračunu za ovu godinu rekli da vam taj novac u proračunu fali. Odmahnuli ste rukom. Kod rebalansa prvog i vjerojatno kod rebalansa drugog morat ćete pokriti gubitke koji nastaju. Nekad se zapitam, je li to možda razlog zbog kojeg je g. Mariću bilo svega dosta i zbog čega je jučer donio odluku da ode jer vidi da stvari koje ne funkcioniraju, ne funkcioniraju i dalje i ne žele se mijenjati. Koja je realnost hrvatskog zdravstva?

U Hrvatskoj se umire od bolesti koje su izlječive, građani nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Slučaj Čavajda je tek jedan od brojnih sličnih slučajeva, šest bolnica u Hrvatskoj ne pruža uslugu prekida trudnoće, ne pruža. Ministar na to odmahuje rukom. A s druge strane sumnjive javne nabave, gubici se gomilaju, isto tako i dugovi koje država treba kontinuirano podmirivati. A kako vi to želite riješiti? Nacionalizacijom bolnica i najavom sistematskih pregleda za sve građane, a da do dana današnjeg niste objasnili tko će te sistematske preglede provoditi jer hrvatski javnozdravstveni sustav naprosto za to nema kapaciteta. I mi bi trebali šutiti?

Evo kolega Grbin imam dva pitanja koja se tiču zapravo odgovornosti države i jedno i drugo. Ako imamo garantirano zakonom pravo na pobačaj, … [[Upadica se ne razumije.]] ok, evo pitam vas kao kolegu pravnika, ako imamo zakonom garantirano pravo na pobačaj i ako bi svaka zdravstvena ustanova kojom je zakonom propisano da između ostalog mora imati i uslugu pobačaja, ako je ne pruža kao što tih šest bolnica, a bilo je i momenata kad ih je bilo devet ne pruža, imaju li te pacijentice pravo na naknadu štete s obzirom na to da država nije osigurala provedbu svoje pozitivne obaveze jer ne postoji samo negativna obaveza da zabrani, da eventualno zabrani pobačaj nego je pozitivna obaveza da ono što je zakonom propisano zaista i ostvari jer mene zanima ko će svim tim ženama koje idu preko granice u Sloveniju nadoknaditi putne troškove [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] i troškove razlike u cijeni? Pravo na priziv savjesti koje je uvedeno i koje postoji u brojnim međunarodnim aktima je pravo pojedinca, a ne pravo države niti pravo institucije. Ako mi imamo javnozdravstveni sustav i u tom javnozdravstvenom sustavu, bolnice kojima su osnivači javnopravna tijela onda one moraju osigurati da se zakon provodi. Kada se to ne događa, kada se odgovornost za provođenje jednog akta države ne može osigurati onda za štetne posljedice takvog postupanja odgovorna država. I mene zanima da li će početi sporovi, očekujem to, to će se vjerojatno dogoditi u kojima će Hrvatska gubiti i kao što u brojnim drugim situacijama mora isplaćivati naknadu štete i ovdje onim ženama kojim zdravstvena zaštita nije osigurana takvu štetu nadoknaditi. Hvala potpredsjedniče. Poštovani zastupniče, drago mi je da ste vi kao predsjednik SDP-a ovako kakvog ste ga formirali u vašem mandatu pokušavate jednom odličnom ministru, odličnoj vladi docirati, replicirati na nešto što ni sami ne razumijete i što je u vašem vremenu od kad ste preuzeli SDP ove male inačice nerede radite i ne dostojanstva. Sigurno nama odgovara da vi budete vječno predsjednik SDP-a jer svi su mislili da nakon Bernardića ne može biti gori SDP, ali dolaskom vašim je to strašno. Da li vam je neugodno ono što je Ivica Račan pokojni se borio za jednu istinsku socijaldemokraciju, za jedan kvalitetan SDP, za jednu dobru oporbu HDZ-u da danas ni to ne možete biti nego vas ova grupica iz Možemo i od vas stvara jednu grupu nedoraslu, neriješenu i ni sami ne znate što hoćete? [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Zašto ne date ostavku, a ne ovako docirate nepromišljeno? Gospodine Deur, ispričavam se morate mi dati riječ. Hvala. Gospodine Deur, vodite vi brigu o svojoj stranci, presudama koja ona dobija, kriminalu i korupciji koji se u njoj događa, a dopustite drugim političkim strankama da vode svoju politiku o kojoj će u konačnici odlučiti birači. Međutim, kada govorite o zdravstvenom sustavu onda ajmo govoriti o podacima, a podaci za kvalitetu zdravstvenog sustava ne bi čovjek vjerovao postoje i postoji nešto što se zove Euro health consumer index, 2015.g. je hrvatsko zdravstvo bilo 16. u Europi, npr. ispred Španjolske, Irske i Italije. U zadnjem predpandemijskom izvješću palo je na 24. mjesto iza Španjolske, Irske i Italije, ali zato u rangu Makedonije i Crne Gore. To je realnost koju smo utvrdili ne mi u Hrvatskoj nego oni u Europi koji se time bave, a kakvi će biti rezultati nakon pandemije bojim se i pomisliti. Članak 238., poštovani zastupniče ja ne vodim brigu, brigu vi pokušavate voditi o nečemu što uistinu ne vodite nego docirate i neistinu i jednu sa dosta laži i neistine pokušavate docirati nešto što nije istina. To je vrlo ružno. Ja sam samo rekao da mi je žao što ste jednu dobru, kvalitetnu stranku, koja je bila dobra oporba za koju se Ivica Račan istinski izborio da je vi uništavate bez obzira što to HDZ-u odgovara jer sigurno dok vi i Mirela vodite glavnu riječ to je sigurno ono nešto što je [[Upadica: Vrijeme.]] daje snagu [[Upadica: Vrijeme.]] drugima, a SDP uništava [[Upadica: Vrijeme.]] pa vidite u šta ste vaš klub doveli, pa ne morate mene [[Upadica: Vrijeme.]] di sam ja vodit brigu, vaši članovi vode brigu Slijedeća replika poštovana Katarina Peović. Molila bi predsjedavajućeg da opomene kolegu Deura da se ne obraća zastupnicima njihovim prvim imenom bez prezimena kao što je sad učinio sa kolegicom Ahmetović. Znači ne možemo se obraćati po imenu Mirela jel, vodi stranku. Ovo što sam vas htjela pitati kolega Grbin je znači možda smo mogli u nekim prošlim periodima pa malo bih rekla čak kritički bolje riješiti to pitanje pobačaja odnosno prava na priziv savjesti 2003. kad je uvedeno to pravo, možda je moglo biti uvedeno uz nekakve ograde gledajući znači ono što danas ipak imamo na terenu. No, na koji način zapravo govorimo o vraćanju pobačaja u Ustav odnosno na koji način će se to reflektirati na sve iduće slučajeve jer često u javnom prostoru čujemo da pobačaj na Ustav se uvodi dok nije ugroženo pravo na pobačaj.

U Hrvatskoj je na snazi jedan perfidan, al moram tu riječ upotrijebiti, perfidan pokušaj nažalost dosta uspješan da se ono što bi nominalno zakonom i odlukama Ustavnog suda trebalo biti osigurano i zaštićeno ubije ispod stola. I kao mnoge druge stvari koje HDZ u Hrvatskoj provodi i za ovo nema hrabrosti doći u sabornicu i prezentirati ono što predlaže, stati iza toga i objasniti zašto to čini nego se stvari rade ispod stola. Jer kada se stvari događaju na taj način ispod stola onda moramo reagirati, moramo tome reći dosta i osigurati da se određeno pravo koje žene u Hrvatskoj imaju ostvaruje i dalje. A koji je akt bolji za zaštitu ljudskih prava, za zaštitu prava žena ove zemlje od toga da se to pravo ukleše, upiše, osigura kroz Ustav RH.

Svi ovi Rafali su koštali 1,1 milijardu eura ili 8 milijardi kuna. Ali super ste objasnili javno pravni status bolnica koje su dužne zaposliti osoblje da naprave između ostalog svemirske zahvate. I to je vrlo jasno za 5 bolnica ili 6 zavisnosti od izvora, Našice, Požega, Vinkovci, Virovitica, neki kažu Knin, da, ne, a šesti je Sveti Duh.

Zahvaljujem se, ako sam izgovorio milijardu onda je to bila, bio lapsus pa ću sada iskoristiti priliku da ona kažem točne brojke. Dakle, uređaj za interoperativno zračenje je privatnik koji ga je u Hrvatskoj kupovao platio oko 4 milijuna kuna plus PDV. Istovremeno ga je država platila oko 9 milijuna kuna plus PDV što čini razliku od otprilike 5 milijuna kuna. Dakle, uređaj koji se na tržištu može dobiti za 4 milijuna kuna, država je, ministarstvo platilo 5 milijuna kuna više. E sad, kao što bi rekao Čvorović može da centrala pogreši jednom ali ne može Poštovani kolega Grbin kada bi se ponašala politikantski kada neki ovdje prisutni zastupnici onda bih vas pitala malo da mi govorite o pravomoćno presuđenoj kriminalnoj organizaciji i njihovim članovima. Kad bi se ponašala neprimjereno kao ovdje neki prisutni zastupnici primjerice kolega Deur, naravno mislila sam na njega i maloprije onda bih pronašla broj telefona od kolege Deura pa mu slala u neprimjereno vrijeme poruke kao što to on čini meni. Ali ja ću biti argumentirana. Javni bolnički sektor je neodrživ. 2021. godine javne bolnice bilježe dug 700 miliona kuna, ukupne obveze 12 milijardi kuna, dospjele obveze na 31.12.'21. 4 milijarde kuna, sanacija iz državnog proračuna od 2017. do 2021. 9 milijardi kuna. U prvom rebalansu upucavamo dodatnih 3,5 milijarde kuna sanacije, a fali još [[Upadica: Vrijeme.]] 3 milijarde kuna neiskazanih [[Upadica: Odgovor.]] u proračunu, reformi nigdje, a ministar [[Upadica: Vrijeme.]] Marić koji se ljutio Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče. Da, 2015. godine imali smo tendenciju smanjivanja dospjelog duga bolnica javnozdravstvenog sustava što je bila posljedica između ostalog pažljivog baratanja sredstvima koja su javnom zdravstvu stajala na raspolaganju i postupku sanacija koji je započet, međutim 2016.g. HDZ-ova vlada prekida proces sanacije i nesanirane bolnice vraća njihovim osnivačima županijama. Danas ovdje premijer, danas Plenković govori o tome kako bolnice županija generiraju dodatan dug, pa naravno kad imate neprirodne limite koji uopće ne odgovaraju životu i kada imate nesanirane bolnice koje ste vratili tim osnivačima, prekinuli ste proces sanacije i sada se čudite što dugovi ponovno rastu [[Upadica: Vrijeme]] , pa to je logična posljedica HDZ-ovog upravljanja zdravstvenim sustavom. Poštovani predsjedavajući i poštovani kolega Grbin, pa evo pažljivo sam slušao i vaše ovo izlaganje, pa nisam stekao neke nove argumente, pa je na neki način je malo i fascinacija da po treći put se traži opoziv ministra zdravstva g. Beroša, a ne na temelju nekakvih tih neargumentiranih teza, pa čak se koristi i jedan težak slučaj, mislim na težak obiteljski slučaj obitelji Čavajda, pa u svrhu jednog ajmo reć možda populističkog aktivizma kakav je to sa sigurno po mom mišljenju je. Stoga je moje pitanje odnosno i replika ide u tome smjeru kao što je naglasio i kolega Deur da stranka jedna kojoj pripadate ovako neargumentirano i ovakve argumente i neargumentirane prijedloge podupirete i čak ih branite ovime, pa onda ne vidim motivaciju za takvo nešto. Poštovani kolega, mi smo pokušali razgovarati na Odboru za zdravstvo, odbili ste to. Mi nećemo dopustiti da ovako teška situacija kakva je danas u hrvatskom zdravstvu prođe bez da se o tome čuje, govori i ukaže na problem u HS. Ovo je mjesto u kojem o tome treba govoriti. A zanimljivo mi je da kažete da su podaci koje sam iznio neargumentirani. Jedan od podataka je citat potpredsjednika vlade i ministra financija. Potpredsjednik vlade i ministar financija doduše još koji dan g. Marić je sam iznio podatak o 400 do 500 milijuna kuna gubitaka koji se mjesečno generiraju u zdravstvenom sustavu isto kao i prošle godine, utrpali ste novac, a niste napravili ništa kako bi se zdravstveni sustav reformirao, ali slušajući šta znače reforme po akademiku Reineru jasno je da se nikakve reforme u Hrvatskoj ni ne mogu događati jer sve ovo što smo mi mislili da su reforme očito nisu. Evo, poštovani kolega podsjetili ste me kad ste spomenuli u svom izlaganju na sad već bivšeg ministra Marića i onoga jel je on stalno isto govorio dosta je, dosta je na onim snimkama s Odbora o zdravstvu da smo uvijek kod proračuna, rebalansa proračuna, uvijek smo dakle imali i mišljenje povjerenstva, sjećate se, za fiskalnu politiku koje je zapravo stalno govorilo, evo i kolegica iz vladajuće većine kolegica Perić, dakle uvijek je potpisivala nalaze koji su govorili kad će više te reforme u zdravstvu jel, do dana današnjega tih reformi nismo vidjeli. Evo kako ste vi maloprije rekli zdravstvo je zapravo crna rupa u koju nekako stalno tim rebalansima proračuna u državnom proračunu ubacujemo milijarde i milijarde, a na kraju usluge pacijentima nisu bolje ili rekla bih nikakve.

U nekoliko godina došlo je do povećanja izdvajanja za zdravstvo, a istovremeno do pada kvalitete zdravstvenog sustava, ne do pada kvalitete pojedinačnih liječnika ne, nikada, medicinskih sestara, tehničara ne, do pada kvalitete zdravstvenog sustava, a razlog tome je organizacijske prirode. Ono što još treba razlučiti je da li je taj nedostatak posljedica želje da sustav ne bude organiziran kako bi se moglo u njemu i dalje loviti u mutnom il je posljedica krajnje nesposobnosti ili kombinacija ta dva faktora jer ne može se iznos koji se godišnje izdvaja povećati za nekoliko milijardi kuna, a da se dugovi generiraju, a da kvaliteta opada, ne ide ili nesposobnost ili želja da se napravi šteta ili oboje, hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovanih zastupnika Miletića i Petrova.

Prvo ministre Beroš da budem skroz jasan, ono što ja kao Marin Miletić želim vama neka se meni dogodi, jesam li jasan? Dakle ja sam kršćanin, u politici poštujem liberalnu demokraciju u koju ja vjerujem i kao kršćanin u politici borim se za svoje ideale, za njih živim i svjedočim, a na koncu važemo se na izborima. Kritizirat ću vaša djela, ono što vi radite i način na koji to radite. Drugo, molim vas pitajte premijera, nažalost otišao vam je, ali prenesite mu kolege vladajući, poslao sam mu zastupničko pitanje 31. svibnja, nije mi odgovorio, prošao je onaj zakonski rok, je li RH potpisala bilo kakav protokol, ugovor ili bilo koji drugi pravni akt sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom koja bi na bilo koji način obvezala RH, premijer nije odgovorio, to pita hrvatski narod, a ja njega u ime hrvatskog naroda, pa ga molim da mi odgovori. Zašto? Stožerokracija je dovela do toga da trošimo milijarde, pa bacamo u smeće te pripravke Pfizera i ostalih. Ministre Beroš zamislite da je netko šef tvrtke i sada on vidi da mu neki proizvod ne ide, a onda naručuje milijune i milijune tog istog proizvoda. Ako se ne varam 7 milijuna do kraja godine. Pa narod vam je poslao jasnu poruku, vidimo da ne ide. Dakle to je novac poreznih obveznika. Siguran sam da imate te, to su službeni dokumenti gdje je njihov … [[Govornik se ne razumije.]] ministre, njihov šef rekao kako su imali informacije prije da preboljeli, osobe sa imunitetom ipak možda ne trebaju cijepljenje. Dakle, čovjek je to rekao. Zašto javnost to ne zna? Zašto se jasnije niste zauzeli u zaštitu mladih? Kod nas ima oko 800 000 mladih ljudi do 20 godina sa i od covida prema HZJZ umrlo je 12 mladih. To je dakle oko, to je točno 0,001% Da su svi bili izloženi virusu, a da je samo pola zaraženo, a mi znamo da je taj podatak sigurno veći smrtnost za mlade do 20 godina je 0,003% Neka plaću ovi tu i vrište zastrašitelji, ali to je istina. Dakle, zastrašitelji i oni podmazani interesnim skupinama su jako glasni. Ministre morate se izboriti za naše mlade i sačuvati ih od bespotrebnog cijepljenja. Danas je izašla informacija ovo možda niste uspjeli, jer ste cijeli dan tu sa nama. Danska je prekinula cijepljenje djece. To je danas vam svježe objavljeno na Twitteru. Dakle, jer su većinom cijepljena djeca imala višestruke infekcije i Danska je rekla da nije trebala započinjati cijepljenje mladih. Tko će preuzeti odgovornost za brojne nuspojave? U ovom ludilu ministre u Rijeci prošli tjedan 4 dana nisu radila oba aparata za onkološke bolesnike, 4 dana nisu radila. Ali neki pacijenti čekaju, dobro znamo to su najteži pacijenti, a vi najavljujete neke obvezne sistematske preglede. Čemu to? Ljevica stalno navodi visoku smrtnost covida. Smrtnost ima više uzroka. Stara smo nacija i drugo, najdeblja smo nacija u Europi. Zašto ovdje ne ulažemo znatnija sredstva i programe, dakle u rekreaciju, u sport, u preventivne programe. Oni to šute. Ministre imali smo i smrtonosni val u bolnicama, priznajmo to radi covid potvrda jer su, pa jesu ministre prolazilo je čovječe covid potvrda, a cijepljeni su prenosili virus. U Portugalu do prije 15 dana smrtnost je bila 10 do 15 puta veća nego kod nas prije 15 dana, a oni su cijepili 95% ljudi. Pa kako onda kod njih tako, a kod nas ovako. Agresivno zalaganje cijepljenja svega što hoda, corona profitera, skrivanje podataka dovelo je do potpunog pada povjerenja u cijelu priču. Pohvalit ću vas isto da ne mislite da samo udaramo mi MOST-ovci. Hvala vam što niste podlegli zastrašiteljima, uveli nova zatvaranja i skrivanja po podrumima za što se zalagao dio ljevice u Hrvatskom saboru pogotovo MOŽEMO. Danas njihovi „zeleni“ u njemačkom parlamentu isto ministre najnovije, pazite zovu na strogi lockdown. Pa to je potpuno, pa ti genijalci su potpuno izgubili, dakle sa zdravim razumom sve. I na kraju citiram dr. Mladen Smoljanović splitski epidemiolog, nekadašnji šef splitskog nastavnog Zavoda za javno zdravstvo njegova izjava jučer: „Ne treba u Hrvatskoj primjenjivati nikakve zaštitne mjere. Treba jednostavno pustiti da omicron virus ispuni ono što je na samom početku i najavio. Prirodnim tijekom epidemijskog procesa samoregulacijom dokinut će samog sebe. Treba prestati brojiti i objavljivati broj zaraženih.“ kaže epidemiolog. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre neću trošiti vrijeme na to što je loše odrađeno jer je to rečeno više puta. Govorit ću o onome što bi građanima dalo bolju zdravstvenu skrb što godinama čeka i stoji u ladici. I u ovom trenutku mogu pitati samo kad? Oni iz svoje plaće plaćaju to Ministarstvo zdravstva, iz svoga rada. Oni imaju pravo na lijekove, na liječenje. To nije bilo tako davno. Ništa. Dugovi opet rastu. Je li se poboljšao sustav zajedničke javne nabave? Nije. Je li se uspostavio sustav plaćanja prema ishodima liječenja? Nije. Je li se izmijenila politika određivanja cijene lijekova i uvjeta plaćanja? Nije. Je li se provela racionalizacija poslovanja cjelokupnog zdravstvenog sustava? Nije. Zato možemo očekivati opet istu situaciju i opet prijetnje i opet uskraćivanje lijekova. Jesu li se ojačali preventivni programi? Koliko života se do sad zbog toga moglo spasiti? Koliko je jeftinije spriječiti nego liječiti? Je li se uspostavila hitna helikopterska služba? Uskoro ćemo biti jedina država u Europi koja nju nema. Koliko ili što se loše treba dogoditi još da bi se shvatilo da je to potrebno. Uz niz još drugih stvari, 50 i nešto razloga koje smo navodili za koje ste vi osobno rekli da svi stoje i u trenutku kad ste preuzeli dužnost rekli da ćete napraviti, a 95% nije odrađeno. Zašto je ovo bitno? Zato što trenutno zdravstveni sustav ne funkcionira, odnosno puno slabije funkcionira nego što ga građani plaćaju. Lova curi, svako malo nema novaca za lijekove, proračunska rupa se povećava, liste čekanja za specijalističke preglede su i dalje duge. Ljudi i dalje moraju otići na privatni pregled da bi na vrijeme počeli liječenje. U odnosu na Europsku uniju izrazita nam je smrtnost glede karcinoma, glede dijabetesa, moždanih, srčanih udara i drugih metaboličkih bolesti. Životni vijek nam je kraći nego u EU u prosjeku. Navode se reforme i reforme, šalju se brojne poruke kako će se ovo sve mijenjati. Ja ću vam uzeti samo jedan primjer Zakon o zdravstvenoj zaštiti donesen 2019. ovdje je obećano da će se odmah promijeniti 41 pravilnik. Niti jedan, a oni reguliraju kako će se provoditi Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Temeljni dokument. I prema pacijentima i prema medicinskom osoblju. Glede pacijenata, pa koja je to priča da liječnici postanu policajci za svoje pacijente, da oni prijavljuju policiji. Gdje je u tom nestala liječnička tajna, odnos liječnika i pacijenta? Glede medicinskog osoblja, prijedlog je da liječnici obiteljske medicine trebaju pokrivati hitnu pomoć. Tko će ona pokrivati obiteljsku medicinu? Super. Tko će onda pokrivati obiteljsku, odnosno bolnički? Predlaže se centralizacija sustava, podržavljenje općih bolnica, a država u svojstvu vlasnika proizvela najveće dugove. Predlaže se zabrana dvojnog rada šefovima klinika. Zašto se ne koriste digitalni alati koji su dostupni da biste mogli izmjeriti koliko tko radi? Ili udarite kaznu svima pa svejedno, radili, ne radili, dođe vam na isto, čak i gore, oni koji rade, njih se klepne. A dostupni digitalni alati da biste u bolnicama mjerili i razdvojili radnike od neradnika, stručne od nestručnih. Potpuno je svejedno tko će biti ministar, svejedno je hoćete li g. Berošu dignuti palac gore ili dolje jer dok god imenujete ovako ljude sa ovakvom promašenom [[Upadica: Vrijeme.]] zdravstvenom politikom, sasvim je svejedno tko će biti ministar. Problem je kod ljudi [[Upadica: Vrijeme.]] koji sve ovo ostaje, a zaslužili su zdravstvo jer ga plaćaju iz svoga U ime predlagatelja, poštovana Katarina Peović.

Dobar dan. Malo ću braniti prijedlog koji nisam pisala, ali ipak ću se osvrnuti na ono što je bilo rečeno, znate što nam je ovdje rekao kolega Reiner pa samo, ne znam da li ste dobro slušali, on je rekao, pobačaj nakon 22 tjedna trudnoće nije nedostupan, mi smo Mireli Čavajdi ponudili drugi zahvat. Pobačaj do 10. tjedna isto tako nije nedostupan, ne, znači on se izvodi, kaže Reiner, bez obzira na ono što ja mislio o tome. 70% ginekologa ima tzv. priziv savjesti. 55, pa ne znam, znači nažalost e to je isto pitanje na koje biste vi mogli odgovoriti. Fascinantno je da nemamo taj podatak. Ja sam se zapravo iznenadila kad sam pročitala vašu izjavu u medijima da ćete vi sad prikupiti taj podatak, sad kažete 55%, znači novinarke i novinari su došli do podatka da je to negdje između 60 i 70%, ali čak stavimo to po strani koliki je to postotak, ali je neprihvatljivo da mi nemamo taj podatak. Sad ga imamo, ali trebao je prošli takav, stvarno dramatičan slučaj koji je pozvao sve ljude na ulicu da bismo mi dobili podatak bez kojeg ne možemo. Mi ne možemo govoriti da li je dostupan pobačaj ili nije ako mi nemamo temeljni podatak koliko ginekologa u javnozdravstvenom sustavu odbija raditi pobačaj, je li? Mislim, ne možemo govoriti o dostupnosti, pa nek je i 55%, kako vi kažete, a novinari kažu da je 60, 70%, to je neprihvatljivo. Onda kaže kolega Reiner, Medikol, to mi je, moram priznati najfascinantnija znači, priča, i ja mislim da bismo, znači da smo potpuno znači možda naivno potpisali tu intervenciju za opoziv ministra Beroša, možda ministar Beroš nije stvarno sam po sebi problem, problem je sustav, itd., ali samo da smo pročitali ovaj odgovor Vlade. To je neprihvatljivo. Znači imamo situaciju u kojoj se outsourca usluga na način da se milijardu kuna, u zadnjih 14 godina plaća jednoj privatnoj tvrtki da bi se radilo stvari koje se trebaju raditi u javnozdravstvenom sustavu, preko javnozdravstvenog sustava smo za te novce onda mogli uzeti, kupiti uređaj koji bi radio tu dijagnostiku za onkološke bolesnike i sad imate odgovor, znači, kolege Reinera, kaže, a to je otprilike ono što je rekla Vlada, u nedostatku kapaciteta. Nema pravo. Nema pravo. To su novci koje smo trebali uložiti u javno zdravstvo da bismo imali uređaje za tu dijagnostiku, ne .../nerazumljivo/... potpuno nema nikakvog racionalnog objašnjenja zašto dajete privatnim bolnicama novce, zašto? Mislim nema kapaciteta, ali dali ste milijardu kuna zadnjih 14 godina, pa to je sasvim dovoljno da se kupi taj aparat, nekoliko njih. Znači to je čisto argumentacijski, znači logički ne stoji, a da ne kažemo da to ne može biti i ovako i onako argument, znači jasno zdravstvo mora obavljati svoju funkciju, ne može u nedostatku kapaciteta. Mislim, to je funkcija javnog zdravstva. Ali to je tako u svim mogućim segmentima. Znači, pazite šta se sad dešava. Znači sad možda kao posljedica ovog dramatičnog slučaja Mirele Čavajde će se možda i dovesti nekakva pravila u te javne bolnice da mora postojati nekakav način da se osigura javnozdravstvena usluga pobačaja na zahtjev. Ali je potpuno ne prihvatljivo način na koji se to ovdje sugerira da će se napraviti, a to je outsorcing. Znači mi ćemo zapošljavati u javnobolničkom sustavu one liječnike koji imaju prigovor savjesti, a onda ćemo ih outsourcat iz privatnog. Pa lijepo bogami. Mislim, ono zbog čeg smo se mi znači ovdje i pristupili ovoj inicijativi da upozorimo da nije pobačaj, kao i neke druge stvari, nisu postali nedostupni zbog neke ultrakonzervativne revolucije, pod navodnike, je li, koja bez daljnjeg postoji, znači pratimo ih od devedesetih na ovamo i moram priznat da mi još jedna stvar koju kolega Reiner kaže, to su nekakva druga vremena mračna. Ma da je nama tih mračnih vremena pa žene su imale pravo na pobačaj tada. Ali je neprihvatljivo, znači ono što se zbiva to je komercijalizacija i privatizacija sustava i zato dolazimo do [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] onog što je najvažnije, pobačaj u ustav.

Isto kao što možda nije ni slučajno da se namjerno generiraju takve i tolike liste čekanja u javnom sustavu da bi se zapravo provodila jedna puzajuća privatizacija zdravstva gdje javni sustav kao nema resurse, a s druge strane nekom itekako odgovara da se pune privatni džepovi. Isto kao što i s pobačajem imamo situaciju da na papiru imamo jedno stanje, a s druge strane imamo puzajući klerikalnu revoluciju koja zapravo u sekularnoj državi onemogućava zakonito pružanje usluga koje žene trebaju imati jer između ostalog plaćaju i osiguranje i ta usluga bi im trebala biti zakonom zajamčena i dostupna. Znači svake godine javno zdravstvo potpisuje sa bolnicama otprilike negdje oko 150 milijuna kuna ugovora i to opet pravda s onim nemamo dovoljno kapaciteta. Istovremeno i tu je RF puno radikalnija u svojim rješenjima, ali mislimo da je to jedini način da se riješi taj problem, mi imamo dvojnu praksu, znači dvojna praksa je da radi liječnik i u javnom zdravstvu i radi u privatnom zdravstvu što ne samo da dovodi do one problema koruptivnih praksi da zapravo se šalju pacijenti u privatnu praksu već se i pacijenti iz privatne prakse protežiraju u javnoj bolnici u javnozdravstvenoj ustanovi. Ali rješenja kako se to riješiti, znači ona šta nudi ministar, što je isto hrabro da se razumijemo, čak i ono to ste vi predložili ministre, a to ne da samo ravnateljima zabrani nego i predstojnicima klinika i to je naišlo na reakciju lobija, ali čak i da vam to prođe to neće riješiti problem [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Treba [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] dvojnu praksu zastupnice, jedan od razloga ovog pokretanja pitanja povjerenja o ministru Berošu jest loše vođenje pandemijske krize. Ovdje je ministar Beroš rekao, da si samo pogledam zapisano da nešto ne pogriješim, dakle citiram „zahvaljujući vladi bilo je u svakom trenutku dovoljno cjepiva za sve koji su se htjeli cijepiti“, a g. Reiner je rekao „vlada je na vrijeme osigurala dovoljno cjepiva za sve pacijente“ Pa meni zaista nije jasno zašto su se ministar financija u perspektivi Marko Primorac i njegova svojta onda onako grabili da se prekoredno cijepe, ako je za sve bilo baš na vrijeme osigurano dovoljno cjepiva? Pa naravno da nije, svi se sjećamo znači kako je nedostajalo cjepiva, ali ono što je uistinu kriminalno je da se ovdje negdje onako sugerira ili simulira jedan tip borbe između onih koji su antivakseri i HDZ-a, znači gdje se zapravo uopće ne dovodi u centar fokusa činjenica da se na nekakav indirektan neformalni način preko HDZ-ove vlade u principu provodila jedna potpuna liberalizacija u kojoj se uopće nije pazilo na to da se ljude prije svega zaštiti i zato smo došli do tih brojki.

Valjda biste nas prinudno cijepili, možda bi nas pred zid pa onda cijepili kao u nekim mračnim vremenima. Ali ono što mene zanima to su dugovi prema veledrogerijama. Opća bolnica Dubrovnik dakle rebalans proračuna županijskih dužna 310 milijuna kuna, prije šest godina kad je ukinuta prinudna uprava i bolnica vraćena županiji dug je bio oko 80 milijuna kuna. Dakle, što kažete na to? Imate li vi nekakvo možda rješenje?

Pred zid pa ono za ruku pa, mislim to je super stvarno kako ste vi skloni. A druga stvar, baš mi je drago da ste postavili ovo pitanje duga bolnica. Vi nemate rješenje na to, vi populistički proglašavate rješenja koja nisu rješenja i opet ćete u koaliciju s HDZ-om prvom prilikom za razliku od nas. A mi imamo rješenja jer se dug u zdravstvu zapravo i ne može riješiti stalnim perpetuiranjem problema. Jer pazite, nama se čini da nama dug raste, znači kupuju se lijekovi, lijekovi se moraju kupiti i onda mi znači generiramo dug. Ne. Znači Imunološki zavod je proizvodio lijekove koji su nekoliko puta bili jeftiniji, mi ne možemo na ovaj način smanjiti dug, mi moramo potaknuti farmaceutsku industriju domaću.

Povrijeđen je čl. 238. kroz cjelokupnu raspravu ekstremne ljevice danas sasvim je jasno da ste vi u koaliciji s HDZ-om i da ste vi njihov ekstremniji mali partner koji traži prisilno cijepljenje za sve, stroge mjere kojima se mi kao oni koji zagovaraju osobne slobode, protivimo. Sljedeći je Kluba zastupnika IDS-a, poštovana Katarina Nemet.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Klub zastupnika IDS-a podržava opoziv ministra Beroša iz niza već spomenutih razloga, od izostanka učinkovite reforme zdravstva do niza afera u tom sektoru, ali i zbog jednog specifičnog konkretnog problema na kojeg smo mi iz IDS-a u niz navrata upozoravali, apelirali za njegovo rješenje na mnogim instancama, pa i za ovom saborskom govornicom, no nažalost sve bez rezultata. Riječ je o problemu od velike, u nekim slučajevima i doslovno od životne važnosti za žitelje dobrog dijela Istre, posebno njezinog sjeverozapadnog dijela, tzv. Bujštine, područje koje obuhvaća 3 grada i 3 općine na sjeverozapadu istarskog poluotoka. To je područje, naime, fizički, odnosno prometno poprilično bliže općoj bolnici u slovenskoj Izoli nego Općoj bolnici u Puli ili KBC-u u Rijeci. Konkretno, prosječno vrijeme koje protekne od poziva pacijenata s područja sjeverozapadne Istre do njihovog zbrinjavanja i dolaska do Opće bolnice Izola iznosi 70 minuta, dok prijevoz i zbrinjavanje do KBC-a Rijeka prosječno traže i 120 minuta, a do Opće bolnice u Puli 110 minuta. Iz tog je razloga 2019. g. pokrenut pilot-projekt u sklopu EU programa Interreg Slovenija-Hrvatska u kojem su glavni partneri bili Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i Opća bolnica Izola, a projektom je tada uspostavljen, nažalost samo privremeni protokol prijevoza i pravovremenog zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata iz sjeverozapadne Istre u Opću bolnicu Izola. Rezultati tog projekta mjerili su se u spašenim ljudskim životima i spriječenim invaliditetima, a ova suradnja značila je i bitno manje kadrovsko opterećenje istarskog Zavoda za hitnu medicinu te uštedu od oko 600 tisuća kuna godišnje zbog skraćenog vremena, odsustva medicinskih timova kojima za intervenciju i put do Rijeke i nazad treba oko 4 sata, dok se intervencija i put u Izolu najčešće rješavaju u vremenu od oko pola sata. Troškove liječenja u okviru tog projekta snosila je Istarska županija, jer nažalost nije usvojen njen zahtjev da troškove za hrvatske građane snosi HZZO koji je tu mogućnost jednostavno odbio. Razumijevanja za taj važan projekt nije nažalost bilo ni od strane nadležnog ministarstva. Podsjetit ću kakao je tadašnji ministar Kujundžić gotovo pa doslovno propisao protokole koji su izradili liječnici iz Istarske županije i njihovi kolege iz Izole te ih primijenio na uspostavu suradnje Metkovića i Mostara, dok su troškovi zbrinjavanje hitnih pacijenata iz Istre u Izoli kroz EU projekt ostali na Istarskoj županiji. No, i taj je projekt je s vremenom priveden kraju, a kako se žitelji sjeverozapadne Istre ne bi ponovo našli u nepovoljnom položaju, kako ne bi opet spali na vremenski neodgovarajuće bolničko zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata, s lošijim ishodima liječenja i nepotrebnim smrtnim ishodima, Istarska županija pokrenula je inicijativu za sklapanje bilateralnog sporazuma o prekograničnoj zdravstvenoj suradnji između RH i R. Slovenije radi stvaranja mreže prekogranične zdravstvene zaštite, a sve s ciljem spašavanja života brojnih građana Istre, kao i potencijalno, brojnih turista koji ovdje borave značajan dio godine. No, unatoč brojnim naporima, unatoč sastancima i razgovorima predstavnika Istarske županije i nas, IDS-ovih saborskih zastupnika s ministrom Berošem i čelnim ljudima HZZO-a, unatoč pozitivnim najavama i obećanjima iz Ministarstva, pa i od samog premijera Plenkovića, inicijativa nažalost nije naišla na plodno tlo, a podrška Vlade, Ministarstva zdravstva i HZZO-a nažalost je u potpunosti izostala. Građani Istre i naši brojni ljetni gosti ostavljeni su tako još jednom na cjedilu, a životi Istrijana pokazali su se na taj način manje vrijednima u odnosu na neke druge krajeve Hrvatske. Leđa je, stoga i ovog puta podmetnula Istarska županija koja je na kraju u cijelosti na sebe preuzela troškove zbrinjavanja odnosno prijevoza hitnih medicinskih slučajeva s područja sjeverozapadne Istre u bolnicu u Izoli. No, pitanje, dokle će i županija za to imati financijske snage i resurse? Indikativan je pritom i jedan od odgovora ministra Beroša na moje zastupničko pitanje na ovu temu u kojem je, među ostalim rečeno, kako se inicijativa za sklapanje bilateralnog sporazuma o prekograničnoj zdravstvenoj suradnji između RH i R. Slovenije, citiram, odnosi na pogranično područje sjeverozapadnog dijela Istarske županije odnosno malog dijela pograničnog područja RH te samim tim ne predstavlja sustavni pristup rješavanju zbrinjavanja pacijenata, kraj citata. Pitam se koja je granica između malog dijela i velikog dijela Hrvatske kada je u pitanju spašavanje ljudskih života. Koliko to neko područje mora biti veliko da bi se ministar Beroš i njegovo Ministarstvo, ali i Vlada u cjelini, pa i gospoda iz HZZO-a udostojili podržati i pomoći legitimnu i u praksi već prisutnu inicijativu koja spašava ljudske živote. Takav odnos nadležnog Ministarstva i ministra Beroša prema žiteljima Istre smatramo diskriminatornim i nedopustivim, pa da je i samo zbog toga stav Kluba IDS-a je jesan, ministar Beroš mora otići.

Uvažena kolegice, sa prvim dijelom onih statistika se slažem, ali sa drugim dijelom, krivo ste informirani ili vi ili želite namjerno informirati krivo druge ljude. Dakle Izola ne pruža sve usluge one koje se očekuje od ozbiljne kuće do zbrinjavanja. Takve pacijenti ne mogu ići samo neki od 7 do 3, kao što Izola može pružiti ... [[Govornik se ne razumije.]] to vi vrlo dobro znate i to je nebrojeno puta konstatirano.

U ime vlade poštovani ministar Vili Beroš, izvolite. Nisam se mislio javiti međutim tema je iznimno bitna, a pogotovo kada je rečena u kontekstu naše nebrige na žitelje Istre. To je potpuna netočnost i molim vas da to korigirate, dakle i dobro ste konstatirali da je predsjednik Plenković to obećao. Osobno sam pred nekoliko tjedana na redovnom … [[Govornik se ne razumije.]] sastanku u Luxembourgu razgovarao sa novom državnom tajnicom u Ministarstvu zdravstva Slovenije kao što znate kod njih se promijenila vladajuća garnitura sve je bilo dogovoreno za ratifikaciju sporazuma naše dvije osiguravateljske nacionalne kuće su se dogovorile i taj sporazum je bio na redu za potpisivanje. Promijenila se vlast osobno sam je zamolio da upozna novog ministra sa problematikom, da je to jednako važno za naše građane i za njihove turiste.

Evo zahvaljujem vam se ministre na odgovoru i mogu samo izraziti svoju nadu da će se stvarno taj problem koji dugo postoji na području Bujštine riješiti jer znate da je Istarska županija preuzela sve troškove trenutno i smatram da je red na ministarstvu da odradi svoj dio posla. Ma ja sam s vama suglasan, ali ostaju oni problemi koje je gospođa saborska zastupnica navela, a to je da je ipak Izola ne pruža kompletnu uslugu i još je nešto vrlo sporno upravo u kontekstu zdravstvene zaštite što mi recimo kod politraumatiziranog bolesnika ne možemo procijeniti da li se radi o recimo … [[Govornik se ne razumije.]] o cerebralnoj ozljedi i upućivanje takvog bolesnika, a izvanjski znakovi ne moraju na to ukazivati u Izolu gdje nema neurokirurgije možda bi za nekog značilo, znači ono što je bitno sve dobro definirati, dogovorit, ali molim vas lijepo ova vlada doista skrbi o stanovništvu Istre i tu nije nikakav problem. A još bolje je brinula Milanovićeva vlada jer je počela tada bolnica da se gradi u Puli jel tako, dakle i sve ono što je Milanovićeva vlada napravila za istarsko zdravstvo je nešto što nitko nikad nije napravio. Ali isto kolegice Nemet morate shvatiti da Hrvatska ima takav zemljopisni položaj bolnice su građene sa centrom u središtu, stoga Izola, Knin, Slavonski Brod, provocirati ili sada se prebacivati na Kujundžića i na neki način nedostatak, nedostatak inicijative za Zagvozd ili za Metković naprosto ne stoji.

Izvolite ministre odgovor na repliku. Mislim da je, da je sve ono što je rečeno doista utemeljeno, ali reći ću i slijedeće. U kontekstu jačanja primarne zdravstvene zaštite i domova zdravlja poglavito u Makarskoj mislim da treba vratiti se na postavke stacionara. To nisu bolnice jer graditi novi dodatni broj bolnica ne bi bilo moguće. Naime, europska povjerenica za zdravstvo kada sam joj rekao na naš broj stanovnika koliko je bolnica ostala je u čudu, dakle duplo više nego što je potrebno. Međutim moramo se tome prilagoditi i mislim da je vraćanje stacionara ali koji će imati kadrovsku potporu u takvim područjima koja su udaljena od većih centara i poglavito u kontekstu turističke sezone kada se tamo povećava broj stanovnika, mislim da je to i upravo u novim izmjenama zakona to je jedan od pravaca jačanja primarne zdravstvene zaštite.

Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani ministre, ali i sve kolege i kolegice prvo želim reći da način na koji HDZ brani ministra Beroša je zaista sramotan i da sam na njegovom mjestu nakon ovog vašeg votabautizma i činjenice da ni jednu normalnu niste znali reći u njegovu obranu ja bi mu zaista na njegovom mjestu se povela primjerom ministra Marića. A sad mi je malo jasnije zašto je Marić otišao. Međutim i odlazak Marića i način na koji danas izlažete ovdje argumentaciju kao pro vašeg ministra pokazuje slabost vašeg premijera. A slabost vašeg premijera se najviše vidi upravo na jednom ključnom zdravstvenom pitanju oko kojeg danas ovdje raspravljamo, a to je njegova nemogućnost da unutar stranke postigne konsenzus koji njegovi birači imaju, koji vaši birači imaju oko pitanja pobačaja. Znači nevjerojatno je koliko je 2018. godine kada je uspio dobiti konsenzus za Istanbulsku konvenciju do danas 2022. premijer Plenković oslabio u vlastitoj stranci da ne može imati konsenzus oko pitanja oko kojeg 2/3 njegovih birača ima konsenzus. I da se izlaže tome da će njegovi birači dolaziti na referendum koji ćemo mi kao opozicija pokrenuti primjerice i zaokruživati ono što je opozicijska inicijativa. To pokazuje njegovu slabost. Dakle, ono što je jedan od tzv. grijeha ne samo ministra Beroša nego i svih HDZ-ovih ministara prije jest i pitanje načina trošenja sredstava što pokazuje slučaj Medikol. Dakle u proteklih 14 godina HZZO je odlukom Ministarstva zdravstva toj privatnoj poliklinici isplatio više od milijardu kuna. Velika većina tog iznosa odnosi se na pet ct scan pretrage. Dakle, izuzetno važne pretrage u procesu dijagnostike i liječenja. Medikolu je bilo isplaćeno 220 milijuna kuna.

Oni se smanjuju toliko da Medikol odlazi u gotovo stečaj, dakle bio je pred bankrotom. Ali evo srećom po Medikol dolazi do promjene vlasti, vraća se HDZ i od tada ponovno idu ogromne uplate Medikolu za tu pretragu. Dakle, da bi zadovoljili naše potrebe kao što je kolegica Kekin rekla nama treba 60 milijuna kuna za nabavu, dakle te tehnike, 60 milijuna kuna. A samo u vaše vrijeme ministre se Medikolu isplatilo 160 milijuna kuna, dakle gotovo tri puta više nego što su potrebe cijele Hrvatske za pet ct-om. Dakle, ključna teza je bolnice stvaraju dugove. Ali kako bolnice stvaraju dugove? Pa u prvom redu ih stvaraju tako i baš sam gledala jednu dizertaciju danas koja je analizirala tu troškovnu neučinkovitost bolnica, koja pokazuje da je problem u tome da im se uplaćuje … [[Govornica se ne razumije.]] manje nego što pretrage koštaju. I onda su oni naravno uvijek u dugu. I onda dolazi velika država da ih sanira i spasi. Argument da se oduzimaju dekretom regionalne bolnice koje su u vlasništvu lokalne samouprave i kojima je, regionalne samouprave i ona im je osnivač. Zbog toga što stvaraju gubitke. Pa kome ćete onda dati vaše državne bolnice koje stvaraju veće gubitke? Hoćemo njih nekome vanjskome dati? Šta ćemo napraviti sa njima? Dakle, vi znate jako dobro da je još 2011. na dvanaestu godinu Ustavni sud jasno rekao da jedinice regionalne samouprave su najbliže građanima i imaju pravo suodlučivanja kod osnivanja i ukidanja, odnosno spajanja zdravstvenih ustanova na svom području. Kako ćete molim vas provesti taj dio reforme kontra onoga što je Ustavni sud rekao da je ustavno pravo lokalne, regionalne samouprave? Ili ste se možda dogovorili sa predsjednikom Ustavnog suda? Hvala.

Povrijedili ste članak 238. Poslovnika. Vi ste omalovažavali i uvrijedili zastupnike. Kazali ste na samome početku, u nedostatku argumenata ili u želi da postignete vidljivost, klikabilnost i pozornost medija posegnuli ste za uvredama i kazali ste da smo mi danas po točci obrane našeg ministra Beroša bili autistični, te da nismo koristili niti jedan argument u njegovoj obrani.

Vi ste ovo iskoristili kao repliku i dobivate opomenu. Poštovani Damir Habijan, sljedeća povreda Poslovnika. Povrijeđen je članak 238. stavak 1. alineja 4. Kolegice Benčić način na koji mi kako kažete branimo ministra Beroša je rezultat upravo vaše aljkavosti i nesposobnosti koje ste danas pokazali. Ja sam očekivao da ćete danas nakon što ste čuli i pročitali očitovanje Vlade, dakle po svih 8 točaka koje ste iznijeli u svom prijedlogu ako ništa drugo a kojim su izbijeni svi baš argumenti koje ste tamo naveli ako ništa drugo povući vaš prijedlog i tako se spasiti ove sramote. Molim vas nemojte odgovarati gospođo Benčić. Vi isto tako dobivate opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika. Imamo povredu Poslovnika Sandra Benčić, izvolite.

Votabautizam je kad govorite a šta sa onim drugim, a ne sa ovim.

Dakle, rekla sam votabautizam, žao mi je ako ste krivo čuli.

Izvolite. Hvala lijepo. Poštovana kolegice Benčić ja ću vas pitati na hrvatskom. Dakle, tema je nešto što naš premijer hoće pokazati da mi otvaramo svjetonazorske teme – tema pobačaja. To nije svjetonazorska tema, to je civilizacijska tema. To je civilizacijsko pitanje gdje smo, što želimo biti i kuda idemo. Ankete koje smo imali prilike vidjeti, dakle imate svi rade ankete. Imali smo prilike i vidjeti anketu kako se naši sugrađani odnose prema pravu žene na izbor i već zadnjih nekakvih ja bih rekla petnaestak godina sigurno sve ankete pokazuju da je više od 70% dakle građanki i građana Republike Hrvatske govore o tome da se zalažu za to, za pravo na pobačaj. Među njima su i glasači HDZ-a.

Upravo tako. Dakle, Klub HDZ-a je razjedinjen po tom pitanju, njihova stranka je razjedinjena po tom pitanju, imaju premijera i predsjednika stranke koji nema snagu, nema snagu da ujedini stranku oko tog pitanja, a činjenica je da su upravo njihovi birači u 2/3 izuzetno suglasni oko toga, a ne samo da su suglasni oko toga nego gotovo 60% njih smatra da to pitanje referendumski treba ući u ustav i garantirati se ustavom pravo na pobačaj, vaši birači, birači HDZ-a. Dakle, tek kada će imati dovoljno snažnog predsjednika stranke koji će zaista imati zaleđe u svojoj stranci tada će taj moći pokrenuti to pitanje i dobiti konsenzus oko toga, do tad će to za njih bit pitanje koje dijeli narod, to nije pitanje koje dijeli narod, narod je oko toga jasan. Poštovana kolegice Benčić, zanima me što mislite bi li premijer došao ovdje na ovu treći situaciju sa ministrom Berošem u ovom saboru da jučer nije bilo navečer te ostavke ministra Marića, to je jedna stvar, on je došao ovdje i pokušava nas uvjeriti da se ništa ne događa i da će sve završiti jednako. Zanima je kakvo je vaše mišljenje, je li ga ipak ta treća rasprava ovdje o pitanju i o položaju i o svemu onome što čini ministar Beroš bio razlog da on se pojavi ovdje? Zahvaljujem. Zahvaljujem se kolega Matula na pitanju. Jasno je danas premijer rekao da on za ostavku ministra Marića zna već tjednima, a što jasno nas dovodi do zaključka da je iz nekog razloga ostavka u 10 navečer sinoć procurila medijima s razlogom jel, s razlogom. Međutim, mislim da nismo razlog ni opozicija ni opoziv Beroša, da on ima dvije milijarde drugih razloga zbog kojih je on sinoć odlučio objaviti da je Marić dao ostavku, a to je činjenica da smo izgubili tj. da su oni kao vlada izgubili spor pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Washingtonu od MOL-a i da će se iz hrvatskih novaca hrvatskih građana našeg proračuna ta šteta MOL-u od dvije milijarde kuna morati isplatiti, a zašto će se morati isplatiti, zbog toga što je HDZ u to vrijeme i sada bio korupcijska stranka jer je njihov premijer prodao INA-u za svoju vlastitu korist. Hvala lijepa. Povreda Poslovnika čl. 238. i zastupnik Matula i zastupnica Benčić stvarno koriste sve moguće načine da na neki način skrenu temu, a oni se pozivaju na temu i govore o premijeru. Jedan i drugi da prate rasprave i da su prisutni znali bi da je uvijek kod svakog opoziva, zahtjeva za opoziv ministar bio premijer uz svog ministra i mislim da je to i sada, a te insinuacije koje imaju veze sa ostavkom sinoć ovako teatralno Vilim Matula tu predstavlja su zaista smiješne.

Poštovani g. potpredsjedniče, kolegica Murganić je povrijedila čl. 238., ja bih voljela da ju vi podsjetite kada ona već kaže da je kolegica Benčić odlutala s teme da su oni prvih dva sata pričali ne o temi današnje rasprave o Ministarstvu zdravstva, o stanju u zdravstvenom sustavu i o ministru Berošu nego su ovaj opsjednuto ovdje halucinirali neke stvari vezane uz Grad Zagreb.

Slijedeća povreda Poslovnika poštovana Nada Murganić. 238., zastupnica Glasovac si zaista dozvoljava da određuje šta će tko od zastupnika govoriti. Mi smo u prvih dva sata govorili o činjenicama i to je razlika između ovog što vi sada insinuirate i mojih rasprava. Slijedeća replika poštovani Branko Bačić. Poštovana kolegice Benčić, dva puta sam pročitao ovo što ste napisali, vas 32 zastupnika. Sukladno argumentaciji koju ste napisali takav je naš odgovor. To što ste sada vi i gđa. Kekin ili ne znam već ko pokušava i trudi dodatno neke nove argumente, brojke i podatke ovdje iznijeti, a tu niste napisali to je vaš problem i mi vam odgovaramo na ono što ste napisali. Ovaj ministar odnosno čitav njegov mandat se poklapa sa ovim vremenom epidemijom, sa pandemijom u Hrvatskoj i ja sam vjerovao da će to bit temeljni argument njegovog lošeg rada u toj pandemiji. Vi ste u ovome uratku napisali 5 rečenica, pobrojao sam 5 rečenica o njegovom mandatu i u tome osim navođenja stope smrtnosti ništa niste drugo napisali i vi nama govorite da se mi nismo pripremili, imali ste svo vrijeme ovog svijeta za napisati nešto što vrijedi, a ovo što ste napisali ovo je doista bezvrijedno.

Dakle, Medikol je samo jedan od primjera na koji način se javni novac za zdravstvo prelijeva u privatne džepove bez da za to postoji ikakvo opravdane, bilo iz razloga urgentnosti, bilo iz razloga da mi te kapacitete nemamo ili ne možemo stvoriti, znači ne postoji nijedan razlog.

Koji je opravdani razlog za to? Koji je opravdani razlog za to da nam se društvo o kojima je kolegica Kekin govorila, financiraju između ostalog različitim putevima od strane onih koji skupe lijekove stavljaju na liste, zbog kojih onda plaćamo tri puta skuplje lijekove?

Znate šta je meni konstantno zanimljivo u ovim raspravama o opozivima, tako je bilo i za Ćorića i za Marića i za Horvata, evo sad i treći put za ministra Beroša, da nema baš nijednog člana koalicijskog HDZ-a. Oni ni sami ne vjeruju u ove ministre, oni i sami znaju da sve što im se stavlja na teret jeste istina i da bi morali otići sa svoje pozicije. Međutim, važnije su im fotelje nego kako pojedini ministar radi u svom resoru. No da ne ostanem samo na koalicijskim partnerima, ova priča o Medikolu mi je jako zanimljiva, posebice ako gledamo zapravo tko tu trpi u krajnjoj liniji. Trpe, primjerice onkološki bolesnici koji u Rijeci na onkologiji čekaju na red za pregled na zimi zbog, dođite u Rijeku pa vidite kako izgleda onkologija, uvjeta kakve imaju, a onda kad dođu na red onda u hodniku oni sami onkološki bolesnici asistiraju [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] sestrama da im se izvadi krv. Zahvaljujem se kolegice Ahmetović. Prvo bih komentirala zapravo činjenicu da nikad da zaista nema koalicijskih partnera, to je vjerojatno količina neugode koju ne mogu podnijeti jer bi bili stavljeni u situaciju da govore ono što svi znamo da ni sami ne vjeruju ili da brane onoga za koga znamo da oni ne mogu branit. A svjesni svega toga da izbjegavaju dolazak. Izbjegavaju recimo govoriti o tome, recimo o tim činjenicama jer su svjesni toga u svojim županijama, znaju kako to izgleda. Da, jedan od razloga zašto imamo toliko visoku stopu smrtnosti od raka je upravo to da se na dijagnostičke pretrage čeka daleko duže nego u drugim zemljama i da onda se rak ulovi u zadnjem stadiju i da naravno su onda mogućnosti izlječenja na najnižim mogućim stopama i zbog toga imamo takvu stopu smrtnosti. A sve je to pitanje zapravo upravljanja u zdravstvu i za to i jest posljedično kriv ministar koji [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] nije organizirao sustav na način da može [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] pružiti uslugu na vrijeme.

Hvala. Prije svega važno je naglasiti da je u zdravstvu stanje izuzetno teško velikim dijelom zbog privatizacije što formalne što neformalne, velikim dijelom zbog komercijalizacije. Znači to su procesi koje pratimo već desetljećima i koji se neće baš tako lako zaustaviti, ali našu javnozdravstvenu uslugu uistinu devastiraju. Jedna vam je ova situacija s transplantacijom bubrega, znači uistinu sam morala odgovorit kolegi iz HDZ-a Reineru, mislim ne možete na taj način odgovarati na ovo, možda je stvarno u viteško doba bilo normalno da se vadi bubreg siromašnom i daje bogatom, ali danas to ne bi trebao biti slučaj.

I sad, mislim to su dva dramatična primjera koji su samo simptomi onoga što se zbiva u zdravstvu i ne moramo ih uzimati kao apsolutne, znači ima i drugih primjera, ali oni su stvarno dramatični primjeri i to je razlog zašto su se ljudi angažirali oko slučaja Mirele Čavajde, ne samo zbog tog konkretnog slučaja, nego zato što osjećaju da je javnozdravstvena usluga postala nedostupna, da se ljudi ne mogu liječiti. Zašto triput ovdje govorimo o opozivu ministra Beroša? Ne zato što je on možda sam po sebi problematičan ministar, nego zato što se ovdje radi o ljudskom tijelu. Zato što ljudi na svom ljudskom tijelu osjećaju posljedice galopirajuće privatizacije u zdravstvu, formalne ili neformalne gdje se zapravo zdravstvena usluga stvarno ugrožava. Imate situaciju znači sa potencijalnom, transplantacijom bubrega bila ona znači potvrđena ili ne, ali imate priču u kojem 2 donatora, jedan je znači vozač iz Pančeva, a drugi je pekar s Kosova sa šestoro djece, dolaze u situaciju da doniraju svoj bubreg nekim bogatijim, je l', primateljima i nije istina ono što je netko ovdje rekao u raspravi, da tu nema nikakvih nedoumica.

Pobačaj je iz Ustava, tzv. božićnog, 2090. izbačen, znači mi sad ne tražimo nekakav novi članak da uđe u Ustav nego tražimo povratak onog što je Ustav Socijalističke Republike Hrvatske iz 1974. progresivno tad, u tome trenutku pružio ženama. Francuska isto tako ide u promjene Ustava sa tim člankom iako Francuska nikad nije imala takav članak u svom Ustavu, preventivno, s obzirom na američki slučaj. Mi ovdje imamo situaciju nešto drugačiju nego američki Vrhovni sud iako se i tu može reći da može doći do nekih promjena, znači kod nas se ustavni suci biraju u Saboru dvotrećinskom većinom, u pravilu to završava da bude pola nominalno lijevih, pola nominalno desnih i mi ćemo 2024. g. 10 od 13 ustavnih sudaca birati. Teško možemo reći da može doći do zabrane prava na pobačaj jer je to prilično, ajmo reći sigurna situacija. I mi ne tražimo, barem Radnička fronta vraćanje pobačaja u Ustav zato šta je realno da će se sutra desiti američki scenarij. Ne, mi to tražimo zato što je sada u ovom trenutku pravo na pobačaj ugrožen. Sada i ono je ugroženo ženama slabije socijalne situacije i ne možemo riješiti tu situaciju na način na koji se čak ovom odgovoru Vlade znači sugerira, ne bismo trebali, ajmo reći, ... [[Govornik se ne razumije.]] situaciju na ovom načinu kako se ovdje sugerira, a to je znači imamo bolnice, imamo prigovarače savjesti, njih je po nekim procjenama čak 70%, javne bolnice moraju puštati te prigovarače da ih bude koliko ih god treba pa ćemo tu uslugu outsourcati u privatnom sektoru. To ne može biti rješenje i ne bismo trebali pristati na takvo rješenje. Zašto? Zato što javne bolnice moraju osiguravati javnozdravstvenu uslugu. E sad, osim što se treba vratiti u Ustavu pobačaj i što sam izuzetno sretna, što će, kad budemo vodili referendum za povratak pobačaja u Ustav, vaši glasači potpisivati naš referendum jer dvotrećinskom većinom vaši birači podržavaju pravo žene na izbor i zato biste trebali u Saboru podržati naš prijedlog jer biste onda podržali ono što vaši birači misle da je ispravno, ali ako ne budete to napravili, ako budete inzistirali na tome da ne pristajete na našu inicijativu, ići ćemo, naravno i na referendum, na taj referendum očekujemo da će vaši birači potpisivati za nas, ali ono što mi želimo postići tim našim referendumom je uistinu da osiguramo na ovom primjeru javno zdravstvo. Javno zdravstvo mora biti osigurano. Nakon što se to pravo vrati u Ustav, ono će biti jako teško osporavati ne samo zato što će to biti znači povratak pobačaja u Ustav nego će zapravo u svakoj idućoj situaciji teško se braniti ono što je negdje izgubljeno, tu SDP nosi malo tereta na sebi, znači 2003. g. kada je donesen Zakon o liječništvu i kada je uvedeno pravo priziva savjesti. Ono je možda trebalo biti uvedeno sa nekim ogradama, je li? Možda se trebalo neke osigurače tada već ubaciti. Ono do čega dolazi u javnozdravstvenom sustavu, zašto dolazi do zapravo nedostupnosti prava na pobačaj zato što liječnici, što iz svog oportunizma, pa čak su neka istraživanja pokazali od straha i od, zbog pritiska javnosti odlučuju biti prigovarači savjesti, a ako imate situaciju kao u splitskoj bolnici da imate, ne znam, 32 prigovarača, 32 samo radi, a 1 ili 2, mislim da je 2, rade, a 32 ne rade ili u Petrovoj, znači od 40, mislim da ih možda 4 radi, vi ste u situaciji da onda preuzimate posao mislim, koji vam se nateretiti ono drugih ljudi koji to ne žele raditi. Druga stvar koju je Hebrang napravio još 90-ih, je znači uvođenje te dvostruke prakse, dvostrukog rada, to je znači mogućnost da se radi u javnom zdravstvu i da se ono budžet popravlja tako da se radi u privatnom zdravstvu. To dovodi do apsolutne ono galopirajuće privatizacije javnog zdravstva gdje se omogućava koruptivna praksa. Znači radnik ne može otvarati obrt kojim bi ušao u polje djelovanja svog poslodavca. Ograničenje, državni službenici ne mogu otvarati obrt koji bi bio u onom polju koji radi znači njihova državna služba. Znači, mi zato idemo sa dvije još dopune, osim znači povratka pobačaja u Ustav, prava na pobačaj u Ustav, idemo sa promjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, to smo već uputili u proceduru, znači da se onemogući dvojna praksa, da se riješi to na način da ne može raditi liječnik u privatnoj praksi ako radi u javnoj zdravstvenoj ustanovi, sad već imamo znači pravilo da ravnatelj ne smije raditi, ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja, ministar Beroš pokušava to uvesti i za predstojnike klinika, to je apsolutno nedovoljno, a i nepravedno jer zašto bi samo predstojnik klinika i ravnatelj bili u toj poziciji, a ne radnik, znači onaj koji radi u javnoj bolnici. I druga stvar, znači Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju treba mijenjati na način da pobačaj postane besplatan, znači on mora bit na onom popisu javnozdravstvenih usluga i SDP je dao svoj prijedlog zakona tzv. Zakonu o abortusu gdje je taj, ta usluga besplatna, treba se mijenjati i ovaj zakon da bismo, zašto treba pobačaj bit besplatan i zato što je on u takvoj, on danas nije besplatan u tome i je problem znači on, on je komercijalna praksa, znači komercijalna usluga još od znači '74. s tim zakonom, to treba postati besplatno zato što na taj način ne dovodimo javno zdravstvo u sukob sa privatnim, niti mogućnost da se privatizira ta

Kolegice i kolege, kolegica Kekin je u ime predlagatelja sjajno pokazala jedan pregled zdravstvenog sustava danas u Hrvatskoj, ali nije išla po točkama, ovog, ovog našeg opoziva, pa ću ja pokušat barem o dvije točke, a kolegica Peović je u svom sadašnjem izlaganju rekla neke stvari s kojim se ja apsolutno ne slažem, al to naravno nema veze jel se svi oni koji su potpisali ovaj slažu da kolega Beroš po našem mišljenju zaslužuju opoziv. Nije bilo prodaje organa, nije bilo, nemojte to govorit na Rebru, ja radim na Rebru, točka 7 tu nije trebala stajat.

Ako ne gledamo tko s kim spava u 4 zida, ja nisam nikad bio na „Gay Prideu“, ako odlazimo na „Gay pride“ ili neke slične manifestacije ili „Hod za život“ nemojmo ulaziti u spavaće sobe, u stanove, to ljevica nikad nije radila, ali se slažem u potpunosti sa slučajem 3, točkom 3 i u ostalim točkama.

3,9 milijuna Hrvata, 4,1 milijuna osiguranika, 4,3 milijuna birača to je u biti katastrofa, ovo zadnje, liste čekanja citiram Beroša, od neki dan sve duže i duže, sve manje i manje operacija jel je bio covid, a troškovi idu u nebo i ne samo to, zato sam rekao tzv. privatne usluge, nego se u zadnje 2.g. ugovaraju dodatni iznosi za privatne klinike i privatne bolnice, o tome ne znate čak ni vi kolege koji ste u vladajućoj koaliciji, uvjeren sam da s tim nemate veze, zato sam i rekao. Medikol, zaguglajte sada, Medikol je bila frka 2011., Ljubičić je ugovorio, Milinović je prao ruke, Hebrang je potpirivao vatru da je 10 tisuća Hrvata pretjerano ozračeno i sve se zna i danas se to održava, ali šta je problem, ušli su u nove ustanove. Sve je fala Bogu online, otiđite na sudski registar, na sudove, zaguglajte i to je nešto što se naprosto ne smije dešavat, nije važno koja je stranka na vlasti, zato sam rekao da je kolega Beroš u ovom slučaju možda najmanje kriv, krivi su njegovi prethodnici. Šta je problem ako nemate nekakav aparat na Rebru i u Vinogradskoj? Ne možete liječit pacijente, ne možete educirati doktore, ne možete educirati studente, ne možete pokazivati, ne možete naprosto ispunit svoju zadaću mene kao stručnog nastavnika, ne mogu ništa, šta da kažem ljudima, da idu u privatnike, zato je Medikol kao naziv paradigma tzv. privatnog zdravstva, ne postoji privatno zdravstvo, ne postoji ako se 70% tih privatnih klinika dobijaju novac iz HZZO-a, onda ih država treba nacionalizirat ili je država suvlasnik ili ne daj Bože neki dužnosnik suvlasnik ili dužnosnik iz HZZO-a suvlasnik, nešto, nešto tu ne štima, nešto tu ne štima ljudi božji i kad zatvorite pipu sve pada. Ma možeš misliti kakvi su to genijalci koji sa našom lovom ostvaruju takav profit. Točka 4 istrage USKOK-a, slučaj Kuspis, ne znam ništa o tome, ali sam zaguglo sada i znam dosta jel sam bio ministar zdravstva pa čujem, pa sam naravno i provjeravao. Opet se pojavljuje ime jednog bivšeg ministra i 4 natječaja za eu fondove, dakle čista lova, svježa lova su u zadnjih godinu dana poništena, sjeti se cvjećarni, Ki experta tzv. Nevena Ljubića i zato je kolegica Kekin rekla mora bit etički kodeks, ne moraš bit saborski zastupnik da ti plati firma putovanje, meni nije plaćala nikakva veledrogerija, veledrogerije su trgovci, s njima ne radiš, korumpiran si, radiš sa znanošću i to je nešto što naprosto morate vratiti što je moguće prije taj kodeks jel cijeli niz slučajeva o čemu ću kasnije govoriti u ime kluba pada ljagu na ministarstvo. Ma moram priznat da nisam baš shvatila ovo kad ste krenuli s čim se točno ne slažete, rekli ste da se ne slažete s točkom 1 i točkom 2 ili sam ja krivo shvatila, mislim ispravite me ako sam pogrešno shvatila u svakom slučaju to je moje pitanje i drugo pitanje možda ćete vi imati bolji uvid u to. Zašto se 2003. godine nije išlo znači u zakon o liječništvu sa nekom tipom ograda, znači ako se išlo sa mogućnošću da liječnici imaju prigovor savjesti pri obavljanju nekih zahvata da li se moglo ipak na neki način ograničiti recimo Andro Vlahušić koji je bio ministar u to vrijeme je rekao da nije mogao niti zamisliti kako će se stvari odvijati, ja bih rekla da možda smo ipak mogli zamisliti jel, mislim stvari su kod nas predvidljive u tom smjeru jel. Ta neka neokonzervativna revolucija kreće već '90.-ih pa vidimo i čim je izbačeno pravo na pobačaj odmah su krenuli pritisci na to pravo jel, nije slučajno ono bilo u tom Ustavu. Ne slažem se sa točkom 7 sumnjivih transplantacija na KBC-u, sa točkom 5 slučaj Čorušić, slažem se da je pravo na abortus da, pravo na MPO da, pravo na priziv savjesti da, pravo na eutanaziju ne. To je temeljno princip života.

I danas se nažalost to radi, kolega Reiner je bio šef moje klinike nikad nije radio, nikad nije radio privatno. Ravnatelj Čorušić nije izabrao niti jednog šefa klinike koji radi privatno, ne možeš, ne možeš, rekao im je u facu čak iz njegove stranke, ne možeš brate.

Dakle, s tim se ne slažem ali to pokazuje samo našu širinu. Opoziv Beroša je naprosto potreban iz cijelog niza stvari ali neke od njih [[Upadica: Vrijeme.]] nisu trebale biti. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovane Anke Mrak Taritaš i Dalije Orešković.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

Ali ključno pitanje koje si svi trebamo postaviti, zašto ministar Vili Beroš mora otići. Odgovor koji za mene je vrlo jednostavan, a to je zato što je loš ministar. Izrazito loš. To nije ona kategorija da u svakoj vladi ima boljih i lošijih, ovo je toliko loše da zaista mora otići. Gdje god se zagrebe neuspjesi, promašaji, ugrožavanje zdravlja i prava građana, a naravno i sumnje na pogodovanje i korupciju. Smješno danas izgledaju oni trenuci prije 2,5 godine kad je Vili Beroš postao ministar i kad su mu ljudi u strahu od nadolazeće nepoznate nemani pandemije korone dali povjerenje i proglašavali ga sjajnim ministrom zbog nekoliko press konferencija. Isto kao što se ništa nije znalo o koroni tako se ništa nije znalo ni o ministru Berošu. U međuvremenu nažalost saznalo se i to baš loše. Naravno da nitko nije mislio da je zdravstvo lagani sektor, da bi se, da se ne bi krivo razumjeli, zdravstvo je izuzetno težak sektor, ali da se baš svaka stvar koju se primite pretvori u da ne kažem što a suprotno je od zlata, to zaista nije situacija za ostanak na funkciji. O koroni su napisani i izrečene stotine tisuća riječi, ali sažetak svega je da smo tragično podbacili. Među najvećim smrtnostima u svijetu i među najmanje cijepljenih to su podaci o kojima nema rasprave, takvi su, to su činjenice, a nije da nismo upozoravali na vrijeme. Bili smo tu sjetite se do ranih jutarnjih sati je bila rasprava, ja sam tad imala koronu i bila sam doma pa se dobro sjećam da je rasprava bila u 3 ujutro, govorili smo ministru da ne ide dobro, da koordinacija službi ne funkcionira, da imamo problem. Kad smo to govorili? Na samom početku. Tad sam pitala ministra u jednoj replici, ministre što ste učinili da napravite kampanju vezano uz cijepljenje jer cijepljenje će krenuti i krenulo je tamo za Božić i ako se ne napravi dobra kampanja podbacit ćemo i tu. Ali tad je bilo dakle situacija prije nego što je ijedna doza cjepiva uopće stigla u Hrvatsku. Ali kao da ste govorili zidu, to se ministra uopće nije primilo. Govorilo nam se da smo neozbiljni, da ne znamo, da nije istina ono što radimo, a radilo se loše i nikako i rezultati su ti koji jesu. Ja zaista ne želim niti neću nikog navaljivati osobnu odgovornost za više umrlih nego u Domovinskom ratu, ali da je razlog za odlazak ministra zdravstva tu nemam nikakve dvojbe. Ministar se posvadio sa svim udrugama liječnika, unosi kaos u primarnu zdravstvenu zaštitu, predlaže tobožnji reformski zahvat od kojeg se svima kosa diže na glavi, obvezne sistematske preglede koji će se raditi uz liste čekanja koje već sad idu do 2 godine, pitanje je može li nešto odraditi što ima bilo kakvi onaj minimalne, male šanse na uspjeh. Prvo liste čekanja, a onda valjda obavezni sistematski koji sam po sebi nije loša ideja, ali za tu ideju provesti potreban je sposoban ministar, a to ovaj ministar nije. Građanska prava koja nisu ostvariva zbog masovnih priziva savjesti, sumnjive transplantacije organa koji se zataškavaju, podivljali ravnatelj najvećeg KBC-a koji se pokriva i drži na funkciji, milijuni za loše odrađene ili ne odrađene poslove tvrtki svojih prijatelja, stotine miliona kuna drugoj tvrtki zato što ona ima uređaje koje država iz nepoznatih razloga ne nabavlja sama, javni obračun i sramoćenje pacijentica u najtežim životnim situacijama. Zaključak. Ministar Vili Beroš jednostavno ne može biti ministar. Tome ne možemo ništa dodati niti oduzeti. Namjerno sam pitala premijera Plenkovića vezanom uz 20. travanj ove godine i ono što ja mogu zaključiti u jednoj rečenici, da ministar Beroš, osim svih propusta na koje ukazujemo, pokazuje prkos i neposluh prema vlastitom šefu, predsjedniku Vlade. Čak i ako nije tako loš kako smo već i navodimo i upozoravamo, možda će ovo biti u jednom trenutku premijeru dovoljan razlog da ga smijeni.

Uvažene zastupnice i zastupnici. Što bi trebao biti zadatak ministra zdravstva? Svaki naš pacijent zna da naš zdravstveni sustav nije takav. Da bi se to učinilo sa svim ovim nagomilanim problemima koji eto, ne postoje samo u mandatu ove Vlade, nešto od toga je naslijeđeno iz ranijih vremena, potrebno je donositi hrabre i teške odluke. To znači biti spreman mnogima se zamjeriti i dobiti možda po bubregu, po leđima, ne biti popularan u medijima, a ovdje prisutnom ministru bilo je puno draže biti maneken Covid presica. 2 godine zapravo smo imali to jedno trajno stanje izvještavanja o ničemu, a u početku je to poslužilo ministru da ga se u medijima predstavlja kao, eto, napokon stiglog heroja. Imamo nekog tko ima stranačku iskaznicu, ali gle čuda, čovjek radi svoj posao. Tim presicama se kao s maskom sakrilo da se po pitanju sustava ne radi apsolutno ništa i svi oni gorući problemi, eto ostali su u naslijeđe nekom ministru koji će imati nesreću da se s njim, s tim pitanjima pozabavi kad na njega dođe red. 3 glavna pitanja, 3 glavna problema su dugovi čitavog bolničkog sustava, pa tako i dugovi prema veledrogerijama, drugi ključan problem je manjak liječnika, kako liječnika specijalista, ali tako i drugog medicinskog osoblja, medicinskih sestara i treći problem je sve veća opterećenost nepotrebnim administrativnim poslovima liječnika primarne zdravstvene zaštite i obiteljske medicine. Što bi trebao napraviti ministar zdravlja za početak? Možda priznati da imamo preveliki broj bolnica u odnosu na broj stanovnika. Imamo neke bolnice koje su međusobno udaljene manje od 30-ak kilometara. Niti jedna država koja bi bila puno bogatija, prosperitetnija, racionalnije organiziran od naše takav teret ne bi mogla podnijeti. Ali to je političko pitanje jer reći da će se neka bolnica zatvoriti, dakle ne administrativno spojiti kao što se to često radi kad se želi sakriti pravno stanje, nego zatvoriti, znači da će se negdje nekome takav ministar zamjeriti, da će negdje izgubiti pokoji politički poen. Kada govorimo o manjku liječnika, dakle treba reći da je to doista kao što je to, čudno ali istinito priznao naš premijer, razlog su male plaće, ali nisu samo plaće razlog zbog kojeg naši liječnici, a i drugi ljudi odlaze. Svjesni su da u sustavu zdravstva postoji onaj problem političkog kadroviranja. Ja vjerujem da nigdje nema toliko stranačkih iskaznica kao među liječnicima, a neki od tih liječnika su doslovno mali bogovi života i smrti, svidjelo se to nekome ili ne, trebalo je to izgovoriti i treba to hrvatska javnost čuti. Nije Ćorušić jedini, nažalost nije jedini. Doslovno nema odjela, ne bolnice, nego odjela koji nema neki, neku iskaznicu, neku legitimaciju koja ga među drugim kolegama čini, eto, zaštićenijim u kritičnim trenucima ili ga netko u tim kritičnim trenucima malo bolje pogura u karijeri. Zbog toga ljudi odlaze, a onda ona korupcija za koju je netko dobro rekao da je doista isto rak rana zdravstvenog sustava je vidljiva kako u tim pogodovanjima prilikom kadroviranja po javnozdravstvenim ustanovama, ali vidljiva je i na puno gorim primjerima. Vidljiva je primjerice, kad se pojedine aplikacije i njihova izrada dodijeli nekakvim cvjećarnama, dakle tu novci cure na sve strane, sa svim tim dirigirao je ovdje prisutan ministar zdravstva. I onda dolazimo do one situacije da su nam brojni ljudi potplaćeni, vide da za njihove plaće nema čak i kad su uvjetima Covid krize odrađivali prekovremene sate, sjetimo se tih prosvjeda i štrajkova, ali za koruptivne afere, za pretplaćene [[Upadica: Vrijeme.]] aplikacije uvijek ima.

Povodom slučaja riječkog kardiokirurga dr. Zrnića postavlja se pitanje zašto institucije, prvenstveno Ministarstvo zdravstva i ministar sam iako je trebao biti upoznat sa cijelim slučajem, u koliko navrata nije poduzeo ništa da razriješi i pomogne situacije dakle u teško narušenim međuljudskim odnosima na Zavodu za kardiotorakalnu kirurgiju KBC-a Rijeka.

Dapače, poslali ste ministre mail 11. veljače 2021., rukovodstvu bolnice gdje tražite daljnje nadležno postupanje po podnesku g. Zrnić. No, daljnje postupanja nije bilo, a vi ništa. Takvi odnosi unatoč pravomoćnim sudskim presudama za diskriminaciju koju je dr. Zrnić uspio dobiti, dakle takvi odnosi su sigurno utjecali i utječu na kvalitetu zdravstvene zaštite u toj ustanovi, a s čime se dr. Zrnić s konkretnim dokazima i podnescima višekratno obraćao Ministarstvu zdravstva i osobno ministru Berošu. A u tim prijavama nije bila riječ o mobingu, bila je riječ i o privatizaciji javnog sektora te o pojedini neprihvatljivim ishodima kod određenih pacijenata. Iako je kvaliteta zdravstvenih ustanova pod direktnom ingerencijom Ministarstva zdravstva ministar Beroš odlučio je cijelu stvar najblaže rečeno ignorirati, a nameće se zaključak da je ta ignorancija motivirana samo jedino HDZ-ovskim kadroviranjem od upravnog vijeća preko ravnatelja na niže. Dakle, i opet su stranka i njezin ministar Beroš odabrali put, put ignoriranja i nečinjenja. Ministarstvo je poslove koji su im povjereni, a to je nadzor nad radom u zdravstvenim ustanovama, prebacilo velikim dijelom na Liječničku komoru i time pokušava cijelu stvar svesti na individualnu odgovornost liječnika i neki njihov osobni sukob bez objektivnog utvrđivanja odgovornosti rukovodećeg kadra koji su kojeg li slučaja istostranački pripadnici. S time je ministar s lakoćom dozvolio da se ne provede nikakav objektivni nadzor nad kvalitetom zdravstvene usluge iako se radi o državnoj instituciji kojoj gravitira otprilike pola milijuna ljudi. U ovom slučaju bi se moglo pomisliti da se inspekcija promptno šalje u ustanove samo i isključivo kada to odgovara rukovodstvu, a ne vodi se računa o interesima pacijenata koji su u takvim postupcima ministarstva sigurno na gubitku. U tolikom manjku liječnika ministarstvo je dužno učiniti sve da svi stručnjaci, svi liječnici imaju normalne uvjete rada, a ne ostavlja se takav problem da traje godinama i da jedan kardiokirurg, a to je sigurno deficitarna specijalizacija, onemogućen u svom radu i još uvijek unatoč pravomoćnim presudama u njegovu korist nije mu omogućeno da operira.

Samim time njegovo očitovanje ne može biti objektivno, nadam se da se barem s tim slažete jer dr. Zrnić je išao kroz sudove i dokazao no nije mu kao što vidite pomoglo, dapače uslijedile su daljnje još radikalnije kazne i na koncu izolacija, ponižavanje i diskreditacija. Ministre Beroš, vaša je odgovornost da mailovi i prijave dr. Zrnića nisu stigle do vas, mada su bile na vas adresirane, te da nije po tom slučaju pokrenut nadzor. Vaša je odgovornost da ste dozvolili da se jedan takav slučaj vuče godinama u bolnici pod upravom vaše političke opcije. Je li i ovdje stranka odabrala put? A takvi slučajevi gdje liječničke grupacije maltretiraju i u radu onemogućavaju pojedince koji ukazuju na propuste sustava nažalost nisu usamljene i to jest vaša odgovornost jer pretpostavljate stranačke interese javnim interesima i ignoriranjem ne pokrećete istrage i nadzore, samo kako biste zaštitili one koje je HDZ uzeo pod svoje. I zbog toga također liječnici odlaze iz ove zemlje i to jest vaša odgovornost i zato biste doista trebali podnijeti ostavku. Hvala.

Dakle, klub Socijaldemokrata nije potpisao opoziv osim dvoje članove, mene i kolege Kuzmanića jel smo već tražili opoziv cijele vlade. To je bio jedan od razloga, ali naravno obzirom da smo mi veliki demokratski klub imamo pravo poštovati svakoga od nas. Stoga sam ja naravno s cijelim nizom razloga potpisao prijedlog opoziva.

Poziv ministra je nešto drugo, da zna organizirati sustav, to je poziv ministra.

Ako treba abortus, ako treba medicinski jedan dan znači puno, šest sati znači puno. Svi ste na zoom konferencijama, ma u roku 24 sata puf, puf, puf slučaje tu konsenzus se napravi i potpiše se elektronskim potpisom. Znači ovo nije zanoktica, Čavajda je ozbiljna stvar.

Točka 1, znači po meni bi trebalo to promijeniti te sve moguće članke zakona skratiti rokove radi zdravlja žene i djeteta. Točka 2, to je govorio i kolega Grbin vrlo jasno šta su zdravstvene ustanove, tu jasno i piše zdravstvene ustanove u okviru javnog zdravstva ne mogu odbiti pružanje zakonom propisane medicinske usluge i dužne su zaposliti dovoljno osoblja koje je spremno pružiti sve usluge reproduktivnog zdravlja uključujući i prekid trudnoće. To je točno, znači zdravstvene ustanove su dužne i to su trebale napraviti bolnice koje to nisu napravile, a njih je u očitovanju vlade napisano Našice, ali ima Osijek, Požega, ali ima Pakrac, Vinkovci, ali ima Vukovar, Knin, ali ima Šibenik i Virovitica, ali tu je nažalost i bolnica Sv. Duh naša velika zagrebačka bolnica. Nije baš u sjajnom društvu. Jako cijenim kolege iz Našica, ali to je mala bolnica, jako cijenim kolege iz Pakraca jako, ali to je mala bolnica. Nažalost u ovom društvu je i Sveti Duh ja to moram reći jer su me zamolile kolege iz mog kluba.

Ako imate ginekologa koji radi u Našicama, Dubrovniku, Puli i želi doći u Zagreb nema javnog natječaja, nema javnog natječaja, 3 dana, još se, još kaže neću trošiti godišnji odmor, može biti 2 dana. I zato me kolege iz Socijaldemokrate koje to nisu potpisali rekli su ali za Sveti Duh je kriv nažalost i aktualna zagrebačka vlast. I sad ću tu stati, to moram reći jer su me molile kolege, ne govorim u svoje ime, govorim u ime kolega. Mislim naprosto moramo, ako ćemo govorit da je Beroš kriv, a je kriv jer nije uredio sustava onda i pročelnik za zdravstvo Grada Zagreba je kriv. Ako ćemo govoriti da je Plenković kriv jer drži Beroša onda je kriv i gradonačelnik Tomašević. Ako ćemo govorit da je Ante Sander odnosno Jandroković kriv kao predsjednik sabora onda je kriv i Joško Klisović kao predsjednik Skupštine Grada Zagreba. I to moram reći. I to moram reći.

Zato trebamo biti oprezni kad pišemo ove stvari. Oprezni, a da ne govorim o ovim točkama gdje jednu transplantaciju gdje smo svjetski prvaci broj jedan u svijetu na ovakav način govoriti. Svi ti slučajevi su reevalvirani.

I tu je Beroš bio u pravu ali to treba bit ponavljat, ponavljat, ponavljat. Doktori nisu in charge u prodaji bubrega, to morate reć, napisat, udarit pečat, obznanit jer bacate ljagu na najveći humani čin, a to je darivanje organa obitelji, ja sam to radio, ja sam to radio u svojoj praksi. Nema gore stvari, evo sad sam malo emocionalan. Ma nemojte to raditi. Beroš ima cijeli niz razloga da ide opoziv, ali ne ovaj tu su, mislimo mi u Socijaldemokratima, cijeli niz razloga. Kao što sam prije 8 mjeseci govorio da ministar Marić treba otići ali zadnji iz vlade, svi moraju prije njega, a nažalost otišao je na svoju stranu. Medikol nije samo Medikol, cijeli niz kolega, kolega odnosno ministre rekli ste da europska povjerenica za zdravstvo vas je napala imate 65 bolnica u Hrvatskoj. Ma nemamo 65 imamo 67, 68, 69 jer privatne klinike u zadnje 2 godine imaju stomilionske iznose koje ste vi potpisali, ne vi nego vaš ravnatelj HZZO-a. To su bolnice, to su bolnice. Umjesto da smanjujemo broj bolnica mi smo ih proširili. I to morate kao ministar o tome voditi računa jer se bilježi vama jel ste vi tajni vlasnik, ja mislim da niste, poznajem vas dobro, ali se bilježi vama. Nažalost u svemu tome se cijelo vrijeme proteže ime jednog bivšeg ministra i u natječajima, ključnog eksperta u cvjećarnicama, natječajima i sličnim stvarima. Jedno vrijeme ste ga držali za predsjednika upravnog vijeća. 4 natječaja sam sad gledao na, ne volim gledati portale, na portalima sve piše jel što je istina i što nije, ali znam iz ministarstva. Zadnji slučaj akreditacije, za slučaj vi ste maloprije vrlo suvereno, strasno rekli akreditacija je certificiranje, jel tako, pa znate li gospodine ministre da ste prije nekoliko mjeseci imali natječaj za akreditaciju na koji se javilo 6 firmi, od toga 3 internacionalne i znate kako je završio taj natječaj, poništili ste ga.

Znači svih 5 žalbi je prihvaćeno, ministarstvo mora platiti ovaj lovu državi i šta kaže ministarstvo na kraju, pa nećemo mi ništa napraviti jer mi smo u međuvremenu napravili sami po sebi. A gledajte ministre, citirat ću točku ovde što je lijepo napisala vjerojatno gospođa doktor Kekin. Nameće se pitanje čime je motiviran ministar, čime je motivirano ministarstvo da prekine natječaj, da ne sluša DKOM, da ne sluša državu, ako nije bilo sive zone, crne zone, plavih koverata, on the table payment-a on the table dogovora.

A ne da bivši ministar primjerice kolega Ljubičić bude ključni ekspert zašto nije Reiner, zašto nisam ja, zašto nije Hebrang, pa zato što poštujemo funkciju koju smo radili. Zato što znamo nešto što ne znaju neki drugi, što to ne smijemo upotrijebiti. Dakle, imate puno, puno posla da napravite, a što se tiče pandemije ministre možemo govoriti o statistici ovako onako, šta je mortalitet, šta je morbiditet, šta je letalitet, ali činjenica je da to nije dobro završilo. Jako puno ljudi je poginulo i u pravu ste nažalost jedna grupacija naših saborskih zastupnika je radila antivaksersku kampanju i to nas je jako jako pogodilo. …/Govornik se ne razumije. o čemu je govorila kolegica Kekin 20 milijuna života je spašeno samo zahvaljujući cijepljenju u prvoj godini cijepljenja. U ime predlagatelja poštovana Katarina Peović.

Da, ipak moramo malo replicirati o ovome što je sada bilo rečeno. Znači što se tiče transplantacije bubrega stvar nije baš čista. Znači imamo etičko povjerenstvo odnosno Hrvatsku liječničku komoru koja je ustanovila da je možda ipak postoji jedna bojazan na moguću zlouporabu temeljnih etičkih načela. Ja vam moram reći isto sa ono zdravo razumske perspektive da davatelj bubrega koji je vozač kamiona iz Pećuha, ili pekar sa Kosova koji ima šestoro djece koji je davatelj bubrega drugi ne zvuče baš uvjerljivo, znači kao davatelji bubrega nekim bogatim osobama u Hrvatskoj i da tu nema nikakve povrede etičkih načela.

Tako da mislim da tu bismo ipak trebali biti malo oprezni kad dajemo ocjene o tome. Spominjali ste eutanaziju.

Dobro.

I samo sam htjela reći za Čorušića. Mislim teško ga možemo braniti iako ste vi pokušali, jer imamo situaciju u kojemu je gotovo pa svaka javna izjava skandalozna, a svakako o operaciji jajnika. Tu stvarno morali bismo podvući crtu i ne možemo takvog čovjeka. Možda vi imate neku drugu perspektivu nekih drugih specifičnih situacija u kojima imate neka druga saznanja, ali naša saznanja iz onog što smo vidjeli u medijima je svakako jedan skandalozan odnos i uistinu u liječničkom lobiju na neki način postoji takav tip vrlo bahate argumentacije i odnosa i moramo isto tog biti svjesni. Znači u odnosu prema pobačaju pacijentice su često bile u podređenoj poziciji zato što su liječnici sebi uzimali za pravo da ne obavljaju pobačaj, ali ne iz perspektive svoje vlastite etičke ono perspektive, nego perspektive moraliziranja i nadmoći koju uspostavljaju u tom sustavu što ne bi trebao bit slučaj. Ono što se mora uspostaviti je i zato sam vam postavila nekoliko puta to pitanje o godini 2003. Jer ako imamo taj Zakon o liječništvu koji je tad donesen možda se trebalo napraviti nekakve ograde ili neke osigurače da nemamo bolnice u Hrvatskoj koje u potpunosti ne pružaju tu zdravstvenu uslugu ženama, jer ne može znači pravo prigovora savjesti bit ispred prava žene na zdravstvenu uslugu. Znači to je zapravo uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu. I rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovane Andreje Marić.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege.

Znamo da će dovoljan broj ruku iz vladajuće opcije odbiti ovo traženje oporbe, no pravo dužnost i obaveze oporbe da kaže što ne valja, a vi iz ministarstva odnosno Vlade to sve morate ispraviti i važno je da ne ponavljate greške. E sad koji su razlozi za izglasavanje nepovjerenja ministru Berošu? Znači već je nešto bilo govora o tome, pa hajmo sve još to po redu. Dakle, nedostupnost prekida trudnoće na medicinsku indikaciju nakon 22 tjedna trudnoće. Svi smo svjedočili slučaj Čavajda, nedostupnost prekida trudnoće na zahtjev žene do 10 tjedna od začeća, slučaj Medikol, istraga USKOK-a vezana uz poslovanje s tvrtkom Kuspis d.o.o., slučaj Čorušić, pandemija, sumnjive transplantacije u KBC Zagreb, reforma zdravstva. Dakle, nedostupnost prekida trudnoće. Nedavna tematska sjednica Odbora za zdravstvo o prizivu savjesti održana je. Zdravstvene ustanove su dužne osigurati provođenje ove zdravstvene usluge to je jasno rečeno. Međutim, na sjednici dio struke kaže, dakle oni koji zagovaraju priziv savjesti da je to zadaća Ministarstva zdravstva, a Ministarstvo zdravstva kaže da je to zadatak ustanova. Dajte se onda dogovorite. Prema podacima 58% liječnika ima priziv savjesti. Čak smo čuli i čak 70% Ima li Ministarstvo zdravstva precizne podatke o liječnicima, o sestrama, o ljekarnicima? Što kaže praksa? Pacijentice se šeću od ustanove do ustanove. Glede prijedloga zakona o prekidu trudnoće koju je nedavno ponudio SDP vladajući su ga odbili.

Ustavni sud je naložio još 2017. da u roku od dvije godine treba donijeti postojeći novi zakon ne nazadan, nego ga unaprijediti jer ovaj postojeći nije usklađen sa Ustavom. SDP je poštovao sve stavke koje je tražio Ustavni sud. Ustavni sud također usmjerava zakonodavca da u okviru svoje procjene odredi edukativne, preventivne mjere kako bi pobačaj bio izuzetak za što se i mi zalažemo, rok za razmišljanje žene, da se urede troškovi trudnoće, pitanje priziva savjesti koje nismo dovodili u pitanje, definirali smo i medikamentozni prekid trudnoće koji se ne spominje u starom zakonu. Dakle, vladajući su nas odbili, a svoj zakon ne daju. Dakle, bojite se svojih birača vrlo je jasno. Okolne zemlje Slovenija, Srbija imaju definirano tko, što i kako radi prekid trudnoće do 10 tjedna odnosno nakon 22 tjedna. Zar mi nemamo znanja i stručnjake kao drugi? Priziv savjesti tamo praktički ne postoji. Dakle, razgovarala sam s ljudima iz spomenutih zemalja. Vidimo slučaj Medikol, dakle vlada u obrani ministra navodi da zdravstveni sustava u RH javni i privatni čini cjelinu od dva segmenta koji se međusobno nadopunjuju i da HZZO može sklopiti ugovore s privatnicima kako bi se pacijentima osigurala zdravstvena usluga. Da, pacijent je na prvom mjestu i u tom smislu se možemo složiti, ali jedan privatni gigant u zadnjih 14 godina prima više od milijardu kuna za usluge PETCT-a. Medikol posjeduje 4 uređaja, a samo jedan kupljen za vrijeme SDP-ove vlade ima na Rebru, a ministarstvo unatoč najavama još bivšeg ministra Kujundžića koji je još 2019. najavio kupnju 4 PETCT uređaja za 60 miliona kuna kojima bi se zadovoljile sve potrebe onkoloških bolesnika ne poduzima ništa pa se onda pitamo, kome se pogoduje, čiji se interes štiti i što se čeka. U ovih 28 mjeseci koliko je ministar Beroš u mandatu privatnoj poliklinici Medikol isplaćeno je gotovo 160 miliona kuna. Ne znam znate li dana 12. srpnja 2007. sklopljen je ugovor o zakupu između Poliklinike Medikol Zagreb i KBC-a Sestre milosrdnice kojom se definiraju uvjeti zakupnine i uređenja prostora za neurokirurgiju na prvom katu površine 330 m2 u Zagrebu, Vinogradska cesta 29 za obavljanje dijagnostike PETCT-a uz mjesečni iznos zakupnine 500 kuna na period od 10 godina. Je li to u redu, 500 kuna? Prihodi privatnih bolnica doživjeli su golem rast osobito u vrijeme pandemije. SDP se ne protivi dodatnom radu liječnika iz javnozdravstvenog sustava u privatnim ustanovama, ali smo za uvođenje reda. Mora se znati koliki su normativi koje netko treba odraditi u javnozdravstvenom sustavu, a ne da jedan liječnik u radnom danu pokriva 3 do 5 radilišta jurca s jednog na drugo, mora se znati odrađuje li se svoj posao savjesno, zna se od kada do kada je radno vrijeme, a tek onda se može raditi privatno. Osim toga, zdravstvene djelatnike treba adekvatno platiti i učiniti sve da nas se zadrži u Hrvatskoj. Jasno je da, pogotovo u našim KBC-ima postoji teški sukob privatnog i javnog interesa. Veliki je broj šefova klinika i zavoda u KBC-ima ima svoje privatne poliklinike. Vi ste pokušali najaviti nekakve promjene u tom smislu, ali naravno otpor interesnih lobija. Izvidi USKOK-a vezani uz poslovanje s tvrtkom Cuspis d.o.o. i ostale afere, puno smo o tome slušali, dakle mediji su bili puni natpisa o milijunskim iznosima koji su isplaćeni tvrtki Cuspis d.o.o. Upozoravali smo na to i mi iz oporbe. Vlada i Ministarstvo zdravstva tvrde da nema ništa spornoga, a kako onda objašnjavate da je krajem 2020. tvrtki Vinka Kujundžića isplaćeno 2,75 milijuna kuna za rad na nadogradnji dva informatička sustava, da su naplatiti 6.750 radnih sati u 12 dana što bi značilo da je 5 djelatnika radilo po 112 sati dnevno. Zašto se uređaj za zračenje u KBC-u Sestre milosrdnice pretplatilo za 6,5 milijuna kuna, tko je odgovoran? Vi ste ministre jednom prilikom rekli da vam podmeću. Pa pojasnite. Glede slučaja Čorušić i sumnjivih transplantacija na KBC-u Zagreb, dakle čovjek koji vodi najveći KBC u Hrvatskoj povrijedio je nekoliko etičkih i zakonskih normi. Ne samo da je zdravstveno oštetio pacijenticu već je o njenim osobnim podacima govorio na javnoj televiziji. Vi ga ne osuđujete, čekate odluku drugih institucija i tijela. O grijesima oko organizacije cijepljenja i prekorednom cijepljenju uglednika uključujući i budućeg ministra financija, u sumnje o nepravilnosti o transplantaciji da ne govorimo. Jest da je RH u samom vrhu u području transplantacije i sve pohvale stručnjacima koji daju svoj maksimalni angažman u tome kao i naravno pacijentima, no ako se pojave sumnjivi slučajevi pa makar i prije 2-3 godine nije li zadatak zdravstvenih vlasti da zatraže istragu i transparentno objasne o čemu se radi. U protivnom afere koje nemaju odgovarajuće reakcije vodećih ljudi u zdravstvu bude sumnju u sustav. Glede pandemije, zdravstveni sustav preživio je prvenstveno zahvaljujući entuzijazmu, požrtvovnosti i radišnosti zdravstvenih djelatnika. Svjedočili smo nizu grešaka nacionalnog stožera, niste saslušali vapaj i prijedloge strukovnih udruga i oporbe kako bi se smanjilo opterećenje na sustav kao i smrtnost, sada je preko 16.000 i u top 10 smo po smrtnosti od Covida u svijetu. Naravno da je bilo i poteza ministarstva koji su bili, ali i očekivani i potrebni. Primjerice vezano uz upute zdravstvenim ustanovama za skrb onkoloških bolesnika iako su brojni problemi na terenu i dalje i oko toga, od povremenih nedostataka lijekova, kvarova na uređajima za zračenje. Bacanje cjepiva, na vrijeme smo upozoravali da se vodi računa o rokovima.

Kampanja za cijepljenje bila je nedostatna i zakašnjela. S druge strane od 2020. do 2023. ugovoreno je preko 19 milijuna doza cjepiva. I na kraju reforme u zdravstvu. Situacija u zdravstvu je neodrživa, pacijenti su nezadovoljni zbog sve dužih lista čekanja. Građani su dakle nezadovoljni je nemaju jednako dostupnu zdravstvenu zaštiti u svim dijelovima Hrvatske. Zdravstveni radnici su nezadovoljni zbog uvjeta rada, tretmana i odnosa prema njima. Odlaze u inozemstvo ili u privatni sektor. Stanje u bolnicama nije financijski održivo i pitanje do kada će sustav moći primati pacijente. Dugovi u zdravstvu se gomilaju i pitanje kada će ponovno doći do obustave isporuke lijekova prema bolnica. Prošle godine govorili smo da dugovi mjesečno rastu 250 do 300 milijuna kuna sad se već radi o pola milijarde kuna mjesečno. Nema praćenja ishoda liječenja za niz bolesti. Ne slušaju se i vapaji bolesnika i strukovnih udruga. Niste zaštiti struku ni pacijente vezano uz Zakon o sigurnosti prometa na cestama gdje bi liječnici trebali ko policajci prijavljivati pacijente da ne smiju voziti. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova javnih službama čeka se. Dakle, niz je traženja da vidimo reforme mi ih kao ni članovi Odbora za zdravstvo nismo dobili. O tome ću još detaljno govoriti u ime predlagatelja, ali [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] dajte poslušajte pa ispravite ono što niste do sad odradili.

Dakle, nastavit ću još malo o tome kako je zdravstveni sustav postao dostupniji i kvalitetniji za pacijente, a mnogi su to danas spomenuli, ali vrijedi još jednom. Dakle, u Hrvatskoj je trajno prisutan problem nedostupne zdravstvene usluge prijevremenog prekida trudnoće do 10. tjedna od začeća na zahtjev žene. Mislim generalno skrb za reproduktivnost zdravlja žena nam je na niskim granama od primarne na dalje. Prvo u Zagrebu nema liječnika, liječnice u javnozdravstvenoj zaštiti u koju se možete javiti da bi dobili skrb nego svi imamo privatno jer nema mjesta nigdje, ali ok. Dakle, u 30 mjeseci koliko ste u mandatu nije se pokazao nikakav interes za rješavanje ovog problema. Dakle, dapače vi u svibnju izjavljujete u medijima da priziv savjesti u Hrvatskoj imaju 45% ginekologa i ginekologinja što nije točno. Dakle, vi u svibnju ove godine kada ste 28 mjeseci u mandatu ne znate koliki dio ginekologa i ginekologinja u Hrvatskoj ima priziv savjesti. Ima ih 58%, a čak u 629 javnih bolnica u Hrvatskoj koje sa HZZO-om imaju ugovorenu uslugu nijedan ginekolog ne želi raditi prekid trudnoće radi priziva savjesti. S time da i u onim ustanovama u kojima na papiru postoje ginekolozi i ginekologinje bez priziva savjesti učestalo se čini sve da do prekida trudnoće ne dođe i da on postane što teže dohvatljiv, pa tako u Vinkovačkoj bolnici recimo prekid trudnoće dogovarate sa šefom u živo, u Kinskoj ga možete ostvariti tek nakon obaveznog savjetovanja, a u Osječkoj kao što smo čuli nakon zahvata na redovitom pregledu saznate da vam nisu prekinuli trudnoću, a da su vam to propustili reći. Sve nas to dovodi do bizarne situacije o kojoj sam danas govorila, dakle imamo užasno malo prekida trudnoće, koristimo užasno malo kontracepcije i klizimo u demografsku katastrofu. Kako je to moguće? Dakle ili je apstinencija posala dio nacionalnog bića ili se abortusi obavljaju mimo države odnosno van države i svi znamo da je to tome tako. Na šta se kladimo? Meni je mislim ja se kladim na Brežice evo. Uloga ministra zdravstva jest dakle to ja vaša uloga da osigurate da priziv savjesti ne priječi dostupnost legalne zdravstvene zaštite. Dakle, vaša je uloga da implementirate standarde koji će jasno artikulirati obavezu države da jamči da priziv savjesti u praksi ne sprječava dostupnost i pristupnost medicinskih usluga, zatim da osigurate nadzor, da osigurate praćenje prakse i da tražite odgovornost od onih koji standarde ne poštuju. Dakle, zdravstvene ustanove u okviru javnog zdravstva ne bi smjele moći odbiti pružanje zakonom propisane medicinske usluge, ali to se nama čitavo vrijeme događa. Dakle, vi to niste osigurali i radi toga hrvatske građanke i hrvatskim zdravstvenim ustanovama ne mogu ostvariti zdravstvenu uslugu koju im zakon jamči nego plaćaju nakon što su plaćale ovom zdravstvenom sustavu i odlaze u druge zemlje i plaćaju drugim zdravstvenim ustanovama da bi ostvarile pravo na zdravstvenu zaštitu koja im je potrebna. To je put koji je izabrao HDZ, to treba biti potpuno jasno. Navedeni nas put vodi i do slučaja Čavajde koji je početkom svibnja zapravo razotkrila neke prakse koje se provode u hrvatskom zdravstvenom sustavu vrlo redovito. Dakle, nakon što se suočila s teškom dijagnozom ploda, dijagnozom koja pretpostavlja tešku malformaciju, čitam sad službeno što je rekla komisija prvog stupnja, tešku malformaciju ploda s posljedično teškim invaliditetom i niskom kvalitetom života te velikom vjerojatnošću intrauterne ili rane neonatalne smrtnosti Mirela Čavajda nije uspjela ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu koju joj garantira onaj isti zakon koji je tu potpuno jasan i kaže da u takvim slučajevima prekid trudnoće dozvoljen i jasno definira proceduru koja uključuje prvostupanjsku komisiju, drugostupanjsku komisiju i onda jedna od te, ako je prva nije odobrila ona se žali, druga odobri. No unatoč tom savršeno jasnom zakonskom okviru vodeći ljudi u hrvatskom zdravstvu osporavali su to pravo, uključujući i vas ministre. Dakle, pozivali ste se na mišljenje sedmeročlane komisije za koju i dalje ne znam ni tko ju je oformio nit koje su joj bile ovlasti, obzirom da se evidentno nije radilo ni o prvostupanjskoj ni o drugostupanjskoj koje predviđa zakon. Dakle, to je neka komisija koja se osnivala mimo tog zakona. I nakon što je dakle pozivajući se na mišljenje te komisije kojoj je nota bene predsjedao čovjek koji misli i embriji ubijena braća i sestre, izjavljeno je kako stanje ploda Mirele Čavajde spojivo sa životom i radi toga da joj da joj se ne smije omogućiti prekid trudnoće. Dakle, taj kriterij ne nalazi se u zakonu RH, dapače takva intervencija je zadiranje u zakon i zapravo poziva na to da se zakon ne poštuje. Naknadno pod pritiskom javnosti i nakon donešene odluke slovenske komisije koja je gospođi Čavajdi odobrila prekid trudnoće drugostupanjsko povjerenstvo donosi odluku da su ispunjeni zakonski medicinski preduvjeti za prekid trudnoće, no unatoč tome Mirela Čavajda ne uspijeva ostvariti svoje pravo u Hrvatskoj jer joj se ne nudi prekid trudnoće nego joj se nudi prijevremeni porod, a to nije isto. Nakon izlaska gospođe Čavajde u javnost, nakon izjava vodećih ljudi u hrvatskom zdravstvu koji su eksplicitno izjavljivali da u Hrvatskoj nitko od ginekologa i ginekologinja ne čini indukciju fetalne smrti što je integralni dio prekida trudnoće nakon 22. tjedna, postalo je izvjesno da se zakonom kojim se uređuje prijevremeni prekid trudnoće redovito krši i da je hrvatskim građankama koje se nađu u situaciji u kojoj se našla Mirela Čavajda dakle zadovoljavaju uvjete iz čl. 22., no pri tom su trudne više od 22 tjedna, onemogućena zdravstvena skrb koju navedeni zakon predviđa, dakle to potvrđuju i žene kojima je sugerirano kao i gđi. Čavajdi da svoj problem riješe u Sloveniji, mnoge su upravo to i napravile i slovenski kolege sami potvrđuju da godišnje imaju dvoznamenkasti broj žena iz Hrvatske koje se nađu u toj situaciji. Dakle, stranka bira put i taj nas put vodi ravno u Sloveniju, a dostupnost i kvaliteta kad dođu do hrvatskih žena ostaju mrtvo slovo na papiru. Inače prozivani smo ovdje oko Svetog Duha jer je ustanova u kojoj postoji institucionalni priziv savjesti, dakle u toj ustanovi godinama, tamo valjda od 2015., nijedan ginekolog ne vrši prekid trudnoće. Kad se pokrenula priča, prije dakle dva mjeseca oko slučaja Čavajda ja sam jasno rekla priziv savjesti nije individualna stvar ginekologa koji se prizivaju, to je sistemska politika koja se provodila godinama, 10-ljećima, puno prije ministra Beroša kada su se na čela zdravstvenih ustanova stavljali ljudi koje je dakako birala stranka da ne bude zabune, stavljali ljudi kojima, koji otvoreno i javno izjavljuju da im je svaki prekid trudnoće neprihvatljiv i ti ljudi su na tim čelima bolnica birali šefove i predstojnike klinika za ginekologiju, a onda je poslije sve išlo lako zato što sve je jasno svakom ko radi u zdravstvu, nema napredovanja, nema mogućnosti za bolje, dežurat ćete 100 puta mjesečno u 30 dana ako treba ako nećete raditi kako vam šef kaže, dakle o tom se radi. I ono što mi sad radimo na Svetom Duhu je da mijenjamo sistemski stvar, mijenjamo ju promjenom upravnog vijeća, mijenjamo ju promjenom ravnateljice koja donosi sasvim novu politiku ne samo što se tiče reproduktivnog zdravlja nego i generalno, a mijenjamo ju onda i promjenom predstojnika klinike za ginekologiju koji evo 21. srpnja počinje raditi i među zadatkom dakle da osigura da se provodi zakon također je dobio zadatak da poboljša sveukupnu reproduktivnu skrb u toj bolnici koja je ozbiljno deteorirala u zadnjih par godina jer to ide inače ruku pod ruku, oni koji ne daju ženama da abortiraju obično puno manje mare i za sve druge aspekte njihovoga zdravlja. I nije to lako, dakle kad god provodite promjenu, reformu ako hoćete, imat ćete užasne otpore i zato baš zabrinjavajuće zvuči najava da će se bolnica staviti pod državnu, pod državnu kapu jer to doslovce znači vi nemate, nema nijednog argumenta oko dugova ili, to doslovce znači da ćete kadrovirati, dakle da će ponovno doći neki šef koji će napraviti takvu promjenu da nakon toga u tri koraka ćemo opet imati institucionalni priziv savjesti, nemojte to raditi ministre, nemojte to raditi, pustite nas da tamo popravimo stvari, hvala. Sad će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Rajko Ostojić, izvolite.

Nikola, da si župan bi li ti to dao ministru, pa dao bi, ali bi uzeo 310 milijuna kuna i napravio 4 dječja vrtića i riješio bi slijedeće izbore jel tako? Nemojte se plašiti da županijske bolnice pređu u državno vlasništvo, nemojte se toga plašit. Kad sam ja bio ministar svi su prešli opće ne specijalne, ne talasoterapija, sve su prešle osim Grada Zagreba, Milana Bandića koji to nije dao i svake godine smo glasali ja i Tomašević tamo zajedno i Mrak-Taritaš 100, 200, 300 milijuna kuna i palili dječje vrtiće.

Ja sam sve spomenuo osim reforme zdravstva. Ministre, danas ste bili u formi, puno ste obećavali, nemojte tolko obećavati, za godinu dana, za godinu dana prvo cjepivo imunološkog, nemojte Boga ti, daj Bože, dobro, dobro, nemojte, nemojte ministre, obećali ste puno i prije pa niste napravili, da govorimo o natječajima koji nisu napravljeni, budite sa obećanjima, budite barem malo onako, uzmite malo neku, neku, neku ovaj dilej.

Vi ste neurokirurg, tu su 4 psihijatra, 70-80% lijekova kad otvorite piše djeluje na središnji živčani sustav i može ometati vožnju automobila, traktora ili helikoptera ili cesne ko šta vozi, 70 do 80% Vi umjesto da liječnike obiteljske medicine omogućite da rade s pacijentima vi im sad dajete da budu pendrek zakonu, pa nemojte to radit.

Znači administriranje je toliko da je to naprosto nevjerojatno.

Nemojte to raditi, nemojte to stavljati u zakon. Ja sam vam dao par primjera jer sam ja uvjeren da vi niste krivi, ali vas navlače. Tko će to raditi? Sveučilište u Zagrebu Juraj Dobrila u Puli, Split. Šta ćete staviti jednu.

To mora biti u zakonu, to se mora poštovati, a ne da educiraš nekoga.

Doći će neki novi ministar pa će reći ovi ekonomisti moraju biti doktori. Ne možemo biti sve. Dakle, puno navlakuša od ekipe koju ste imenovali, fabriciraju vam, samo otiđite korak, dva, tri na vrata na Ksaveru i vidjet ćete tko vam febricira. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre. Evo prošlo je 9 i pol navečer još smo ovdje. Jako su važne teme i počeo bih s tim da nisam očekivao da će se ova rasprava u ovoj mjeri pretvoriti u raspravu o pobačaju, o prizivu savjesti i slično. Očito nedavna odluka američkog Vrhovnog suda je izazvala veliku nervozu. Još jednom mogu samo konstatirati da jasno je da budućnost je prolife. Dakle, ja čestitam kolegi Ostojiću što jasno i glasno kao liječnik brani priziv savjesti. Vidim ovdje razloge za zabrinutost, zapravo nasrtaje na taj važan institut koji je zapravo jedno temeljno pravo svakog čovjeka, ne samo liječnika nego svakog čovjeka kao takvoga. Međutim, ponovio bih ono što sam ranije rekao u replici premijeru. Dakle, ja kad kritiziram model upravljanja zdravstva kao takvo ne radi se o razini liječenja, niti o radu osoblja od medicinskih sestara na dalje. Vidjeli smo u pandemiji da su gotovo u nemogućim uvjetima vršili teške zadatke i na to možemo biti ponosni. Međutim, na ovom modelu upravljanje sustav kao takav ne možemo bit ponosni i moramo bit zapravo na kraju vrlo zabrinuti na koji način se novac poreznih obveznika i svih onih koji financiraju sustav kako se raspolaže time.

Dakle ljudi i dalje vjeruju u te bajke, a znamo da ni 30 milijardi kuna nije dovoljno za potrebe sustava. Dakle, da je besplatno bilo bi nula, nije ni 30 milijardi dovoljno. Nije slučajno da niču, da ih ima sve više. Nije to slučajno zbog stanja u javnom zdravstvu. Ima ih od prije par godina imam podatak preko 1100 i taj broj raste. Međutim, ono što opet moram jasno i glasno reći da prakse kako se nabavljaju aparati, skupa oprema i slično jako se razlikuju između privatnog i javnog. Dakle, nije slučajno na žalost da tamo gdje je javno zloupotrebljava se javni novac, pa se onda dijeli to na žalost preko ruku, a uređaji koštaju po dva puta više. To znamo, to je praksa godinama u Hrvatskoj, to se ne mijenja. Uz to bih rekao da neodrživo je stanje da mi kao zemlja pokrivamo školarine budućim liječnicima, stomatolozima, drugim stručnjacima ne samo u medicini i da ti isti ljudi, mladi ljudi koji završe studij sa diplomom u džepu nemaju nikakve obaveze prema Hrvatskoj. Dakle, oni ni ne znaju koliko košta to školovanje i na žalost zbog stanja u sustavu mnogi biraju put u inozemstvo. Dakle, kad bi se ti iznosi uračunali Hrvatska jako uplaćuje ukupno u razne proračune EU. Jer školuje gotove ljude, izvrsne stručnjake, mlade ljude koji odlaze onda van jer na žalost u okruženju imamo situaciju da mogu zaraditi tri ili četiri puta više nego ovdje bez obzira što su povećane plaće okruženje je takvo i napast je velika da odu iz Hrvatske, a nemaju nikakve obaveze prema zemlji koja je omogućila to školovanje. To je načelno. Dakle, ovdje se ne radi o napadima prema vama osobno, nego jednostavno ono što sam vidim. Pa koliko puta me pojedini građani zovu i traže intervenciju, jer jednostavno ne mogu doći na red iz očaja. Dakle, nitko me ne može uvjeriti iz vlastitog iskustva koje imam da je ovaj sustav koncipiran za tzv. obične male ljude. Nije. Ako nemate osobnu vezu i znate liječnike na odjelu nećete ni dobiti adekvatnu pažnju i skrb. Prema tome, to su bajke. To su bajke! Što se tiče ovih razloga za opoziv ja bih se osvrnuo na neke stvari iz ove pandemije i pouke koje moramo izvući. Mislim da je opravdano reći da je Vlada imala preveliko povjerenje u strukture u Bruxellesu. Kolegica Marić je ranije spomenula broj od 19 miliona doza, jako veliki broj tih doza će se na kraju baciti. Uračunali ste sigurno da će se i svako dijete cijepiti možda 2, 3, 4 puta očito roditelji nemaju interes za to i sad je, postavlja se pitanje gdje ćemo i šta ćemo s tim. Uvijek nas se upućuje na mrežne stranice u Bruxellesu ali mislim da hrvatska javnost ima pravo više znati o načinu odlučivanja i koliko novaca će se potrošiti. SMS nabava kako Ursula von der Leyen to vodila, ne ulijeva povjerenje i mislim da možemo i moramo izvući pouke iz tog iskustva. Mislim da briselskim činovnicima nije na prvom mjestu interes hrvatskih pacijenata nego više služe raznim lobijama, interesnim skupinama i slično. Mislim da to je neoborivo, to vidimo svi i moramo izvući pouke da se to ne ponovi. Evo na koncu bi rekao da Domovinski pokret je vrlo kritičan prema radu ministra Beroša i dalje ćemo tako biti. Međutim, ponovit ću još jednom vezano za stanje sa ginekolozima. To nije slučajno, to nije obični, običan zahvat iako se mnogi trude to tako prikazati. I sada se postavlja pitanje što se događa sa drugim pacijentom. Ne sa trudnicom, nego sa drugim pacijentom, šta se događa? Zašto se čudimo da toliki broj se pozivaju na savjest i ne žele to provoditi? Mislim da treba tu povući crtu i reći da to mora ostati neupitna kategorija i odbaciti sve ove pritiske koji se uporno vrše na doktore i nikako ne smije postati uvjet za specijalizaciju, nikako. Reći ću još jedno osobno iskustvo, mnogi ginekolozi koji su stariji mi se žale kad gledaju svoju karijeru unatrag, radili su pobačaje prije kad nisu se mogli pozvati na savjest, nisu imali izbor, bili su prisiljeni u totalitarnom režimu i sad žale. Jako žale za tim, međutim nisu imali izbora. To je nešto što pripada totalitarnim režimima. Prisiliti nekoga da ubije nerođeno dijete ili bilo kojeg ljudskog bića protiv svoje volje. I ovdje se to prikazuje kao neki napredak, kao nešto što se mora osigurati. To nas mora sve skupa zabrinuti. Dakle, ministre, poštovani ministre Beroš evo čuli smo više puta o nedostacima u sustavu, još jednom ću apelirati da u Hrvatskoj se uvede praksa da vode sustava menadžeri, zdravstveni menadžeri koji su školovani za to. Imamo situaciju gdje specijalisti, liječnici specijalisti se bave ekonomskim problemima, rješavaju ekonomskih, ekonomske probleme svakodnevno što nije im uža struka i specijalnost niti imaju vještine za to. I zato se vrtimo često u krugu. HZZO na umjetan način nameće iznose koje bolnice mogu naplatiti za određene zahvate koji su daleko od stvarne cijene i moramo se vrtiti onda u krugu.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani ministre, kolegice i kolege, naravno iza kolege Bartulice nešto posve drugačije. U Hrvatskoj je pobačaj zakonom dozvoljen. Taj zakon je prilično star ali za svoje doba je bio vrlo napredan i danas funkcionira iako bi ga trebalo modernizirati. Ustavni sud potvrdio je obje te činjenice. Rekao je da je pobačaj u skladu s Ustavom i da zakon treba modernizirati, ali to što je pobačaj kod nas legalan ne znači da je svima dostupan. Masovni prizivi savjesti po bolnicama ograničili su ženama ostvarenje tog zakonom zajamčenog prava. Već mjesecima da budem potpuno iskrena malo manje od 3 mjeseca čekam odgovor ministra Beroša o broju ginekologa s prizivom savjesti u našim bolnicama. Sabor mu je uredno poslao požurnicu, ali odgovor ne stiže. Ne znam da li je to zato što podatke ne može dobiti ili još gore zato što ih ne želi pokazati javnosti. Ne bi čudilo da ih ne želi pokazati jer svi znamo, a to su potvrdili i podaci do kojih su kroz godine uspjeli doći i novinari da su brojke alarmantne. U velikim bolnicama, nekim velikim bolnicama da budem iskrena pobačaj se uopće ne obavlja jer su svi ginekolozi u prizivu savjesti. U jednoj bolnici od 5 specijalizanata ginekologije svi su već u prizivu savjesti prije nego što su specijalizirali. I da budem jasna u Hrvatskoj je priziv savjesti dozvoljeno. I dok je tako to je pravo liječnika. I dok je tako mi to, ja to poštujem, ali ono što ne poštujem i za što nema razumijevanje je da su ta dva prava dovedena u međusoban sukob i onda jedno od tih prava, a u ovom slučaju žene koje trebaju zdravstvenu uslugu budu uskraćene za svoje pravo. Za to nemam razumijevanje i nikad neću imati razumijevanje. Dakle, kod nas je mnogim ženama jako teško i skoro nemoguće ostvariti svoje pravo koje im omogućava ustav, koji im omogućava zakon i tu je odgovornost ministra Beroša jer podatke o prizivu savjesti ili nema ili skriva ili ih ne želi dostaviti i štogod bilo to se ne može tolerirati jer to pokazuje da nema kontrolu nad sustavom, da se stvari rade stihijski i na temelju nečije samovolje ili još gore, ako je ovo istina onda je ok, ako je ok ili još gore da se namjerno podržava ismijavanje zakona i ustava, da se pod utjecajem dodvoravajući se tko zna kome i čemu pacijentice zakida za medicinske postupke. Što god bilo ponavljam, to se ne smije ni događa, no ni tolerirati. Pravo na pobačaj je dio ostvarivanja jednakosti žena u društvu zajedno sa sudjelovanjem na tržištu rada, ukidanjem razlika u plaćanja između žena i muškaraca, slobodnim pristupom obrazovanju i borbom protiv nasilja nad ženama. Mogu slobodno reći da je pravo na pobačaj zajedno s drugim nabrojenim pravima dio našeg zajedničkog puta prema slobodnom, otvorenim i demokratskim društvima. To znači da oni koji to pravo nekom negiraju suprotno vlastitim zakonima i ustavom za pravo negiraju ostvarivanje ženskih odnosno građanskih prava. Takvima koji to čine nije mjesto na određenim pozicijama ni na ministarskim pozicijama bez obzira radi li to zbog svoje nesposobnosti ili namjerno ili s planom. Dosta je toga da se više bilo tko bilo kome ispričava i opravdava. Žena ima pravo odlučiti o sebi i o svom tijelu, a ne skrivati se ispod kamena dok joj neko drugi govori što će napraviti. Kolegice i kolege, ta su vremena prošla. Ni premijer Plenković, ni ministar Beroš, ni ravnatelj Ćorušić, a svakako ne niti Crkva, niti ulica nemaju baš nikakvo pravo da odluke donose umjesto žena, da im soli pamet, drže predavanja i moraliziraju. Nama u Hrvatskoj ne treba ni Donald Trump, ni njegov vrhovni sud da nam oteža pristup pobačaju. Mi imamo u ovom trenutku jednog ministra koji ne kontrolira sustav i dozvoljava da svatko radi što hoće, a on ili ne zna ili se ne želi pobrinuti da posao organizira kako spada.

Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Ne znam koliko ću u pet minuta moć uspjet ono što sam što namjeravam, ali nisam liječnik često puta pacijent volio bi da sam što manje i participiram jasno uslugama koje nam pruža zdravstveni sustav u Hrvatskoj, pa ću se ipak upravo zbog toga što ne mogu do kraja u meritum uć osvrnut na ono što mogu, što kao političar i zastupnik pratim dugi niz godina. U ovom prijedlogu kojega smo rekli mi u klubu HDZ-a kakav je ja bi se na tri točke referirao zbog kojih se traži ostavka ministra Beroša. Najprije točka koja se odnosi na pandemiju, apsolutno sam uvjeren da je Hrvatska, da je vlada, da je stožer, prije svega ministar zdravstva apsolutno u skladu s ustavom, u skladu sa zakonom i u operativnom smislu dobro postupao u borbi protiv epidemije covid-19. Najveća zdravstvena kriza u povijesti čovječanstva sigurno od kada postoji moderno ustrojeno zdravstvo s kojom su se i Hrvatska i svijet susreli početkom 2020.g. držim da smo mi u Hrvatskoj znali iznaći mjeru kako očuvati život i zdravlje naših građana u isto vrijeme smo znali kako očuvati gospodarstvo i poslovne aktivnosti i očuvati radna mjesta. Da je tome tako govore i podaci kako smo koliko smo 2020.g. dok još nismo bili dovoljno upoznati sa prirodom bolesti kako smo se nosili, kako smo i poput drugih država išli u teški lockdown, zatvaranje i gospodarstva pa smo zbog toga izronili sa našim BDP-om, ali smo kroz tu godinu pokrenuli mjere kojima smo omogućili da već iduću godinu rastemo druga po redu država u EU i da smo u tome uspjeli očuvati radna mjesta i uspjeli očuvati hrvatsko gospodarstvo. Točno je, slažem se sa svima koji govore o stopi smrtnosti, to treba dobro razraditi, ali činjenica da su države u okruženju među prvih 12 država 11. smo mi i naši susjedi, mi smo 8. tu je i Slovenija, tu je i Latvija, tu je i Mađarska dakle tu su i brojne druge države. Prema tome, tražiti ostavku zbog ponašanja i postupanja ministra zdravstva u pandemiji, ja nisam u ovom na kraju krajeva niti postoje argumenti u ovome uratku koji bi nas upućivali na potrebu promjene ministra zdravstva.

Mi smo tada tvrdili da je taj zakon ispod kvalitete zakona koji je donesen u vrijeme Socijalističke Republike Hrvatske prije 44 godine i da taj zakon ne ispunjava ono što je rekao ustavni sud, a to je da ne propisuje edukativne mjere, da ne propisuje preventivne mjere, da ne rješava ono zbog čega je on i uveden u raspravu, a to je pitanje rješavanje problema kasnih trudnoća. I treća stvar da se iz njega iščitava da je prekid trudnoće ustvari pravilo a ne, a ne izuzetak i da je praktično nadomjestak za umjesto kontracepcijskih mjera, to smo tada rekli. No ova rasprava koja govori o potrebi uvrštavanja u ustav prava na privatnost žene po meni je bespotrebna. Naime, ustavni sud se o tome očitovao, rekao je da je postojeći zakon u skladu sa ustavom. Ja ne vidim u Hrvatskoj među mainstream političkim strankama koje u bitnome odlučuju o izmjenama ustava takve tendencije koje bi išle za, ka zabrani, zabrani prekida trudnoće, a s druge strane otvara teme koje će možda dalje dijelit društvo u ovoj vrlo osjetljivoj situaciji i mi tu u Klubu HDZ-a smo jasno se očitovali o takvom prijedlogu koji dolazi iz SDP-a i drugih lijevih stranaka u HS. I treća stvar, nemam dovoljno vremena, odnosi se na reformu zdravstva, o tome ću valjda nešto kroz repliku reći.

Poštovani kolega Bačić, vi ste zapravo i u svojoj replici prije kada ste se javili i spomenuli od svih ovih navoda koji su u ovih 8 točaka zapravo istaknuti u ovom prijedlogu ostaje eventualno što možemo raspravljati smrtnost. Međutim, kada govorimo o smrtnosti od covida mislim da bi bilo dobro, a to danas zapravo nitko nije spomenuo da komentiramo jednu činjenicu, a to je pitanje usporedbe smrtnosti, dakle kako se one rade, one bi se trebale radit na temelju usporednih podataka dakle koji su identični, međutim mi znamo da različite zemlje ne samo EU već i diljem svijeta imaju različite načine na koje zapravo obrađuju te podatke, neki uzimaju samo smrt odnosno … [[Govornik se ne razumije]] covid PCR testom, neki antigenskim testom itd., prema tome u ovom trenutku ja mislim da još uvijek ne postoje zapravo unificirani načini ako gledamo razinu cijelog svijeta ili EU, a na temelju kojeg se utvrđuje smrtnost, prema tome i taj argument koji je danas ovdje očito jedini preostao oporbi pada definitivno u vodu. Ja mislim da je hrvatski zdravstveni sustav prije svega liječnici, medicinske sestre, svi zaposlenici u zdravstvu da su na najbolji mogući način odgovorili izazovu kojega je pred nas postavila epidemija covida-19 i mislim da je hrvatskim građanima pružena najbolja moguća usluga, vlada je osigurala dovoljan broj cjepiva za sve hrvatske građane, postojali su jaki, relativno jaki antivakserski pokreti koji su se očitavali u brojnim dijelovima Hrvatske gdje u pravilu stariji ljudi su stradavali jer im djeca nisu ih na određeni način educirala o potrebi, o potrebi cijepljenja.

Poštovani kolega Bačić, već smo danas ovdje imali prilike čuti od kolege Ostojića da u stvari imamo izvrsnih liječnika koji zaista rade i pionirske pothvate u medicini i da bi na te stvari trebali biti i ponosni i to govori u prilog i tome da i ministar Beroš radi dobro svoj posao u ministarstvu, da se zaista liječnicima i stvaraju takvi uvjeti da mogu se i specijalizirati, ali da imaju i takvu opremu da mogu raditi takove zahvate.

Pratim, tri 10-ljeća aktivno pratim događanja, ja doista bi želio znati koja je svrha reformi, ako su to smanjenje troškova, to automatski za sobom povlači lošiju zdravstvenu uslugu, a rekao sam s obzirom na narav pružanja zdravstvene usluge godišnje, barem tako kažu i raniji ministri negdje zbog poboljšanja kvalitete pružanja usluga, nove opreme, novih lijekova, pametnih lijekova 10% raste trošak zdravstva u svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Pitanje je da li mi sa izdvajanjima za zdravstveni doprinos pratimo takve potrebe i ja bi želio da se Pa kolega Bačić, na samom početku govorili ste o pandemiji i o mjerama za očuvanje radnih mjesta, ja bi tu još jedanput naglasila da je preko 12 milijardi kuna utrošeno za tu namjenu, da je spašeno preko 800 tisuća radnih mjesta i da je pomoć dobilo preko 126 tisuća poslodavaca, međutim troškove zdravstvene zaštite pandemije bilo je potrebno utrošiti preko 5 milijardi kuna. Također su financirani troškovi zdravstvene zaštite vezano za migrantsku krizu itd., sve je to vrijeme o kojem se govori i za koju se proziva i ova vlada i ministar Beroš. Međutim, na samom kraju spomenuli ste i neophodnu zdravstvenu reformu od koje mi ne bježimo, pa bi molila ukratko vaše mišljenje šta je to neophodno napraviti u narednom periodu? Pa ja nisam u poziciji ministra za … [[Govornik se ne razumije]] rekao sam maloprije da je potrebno iznać model koji će sa osiguranim sredstvima koje hrvatski građani izdvajaju u državnom proračunu omogućit se najbolja i najprimjerenija zdravstvena zaštita s jedne strane i s druge strane da sudionici u zdravstvenom sustavu budu zadovoljni. A kad govorimo o tom zadovoljstvu ja moram istaknuti, ne znam dal je bilo o tome već riječi da je u mandatu ovih vlada, dvije vlade povećana plaća, prosječna plaća u zdravstvu za 42% Ja vjerujem da to nije još uvijek ono što u odnosu na liječnike u drugim zapadnim, državama zapadne Europe se može postignuti, to je daleko ispod toga, ali je u svakom slučaju jedan određeni iskorak kojim treba nastaviti. I u tom smislu držim da bi reforma zdravstva treba biti od te tri bitne postavke po meni računu. Poštovani zastupnik Borić. Kolega Bačić, mislim da ova rasprava pokazuje da mi to onako pomalo, ali argumentirano ipak ukazujemo da sve ovo što ovdje piše i nije baš onako kako su oni zamislili i da ne znam zašto netko evo pokušava istim postupcima postići neki drugi rezultat od onoga prije godinu dana jer mislim da ovaj sve što ovdje piše ne znam koliko vam zaista treba. Vjerovati na način na koji se to od nas traži da bi se mi preokrenuli i sad rekli, e sad ćemo našeg ministra smijeniti jer ovo što ovdje zaista je to je tako. Znam da je to resor težak i ne sjećam se baš ne znam da li je u ijednoj vladi dosada ministar odredio cijeli mandat, bilo koji ministar, bilo koje vlade, ministar zdravlja, zdravstva, zdravstva i socijalne skrbi od početka do kraja, zaista težak resor, ali ovo ovako napisati i govorit da je baš sve ovako kako piše, a znaju i sami da nije tako i uvjeravati nas da za to trebamo ruku. Ima li ovo zaista smisla, već evo godinu dana drugi put, pa one interpelacije [[Upadica: Hvala.]] pa sva ona izvješća [[Upadica: Hvala.]] nikada nije dosta.

Evo, na taj način da je netko doista vjeruje u ono što je napisao i da je u prvu kada traži ostavku ministra onda bi valjda ovaj dio sabornice gorio sa replikama, bili bi tu svi, svi 32 predlagatelja, a osim gospodina Ostojića, gospođe Raukar, gospođe Benčić i gospođe Peović, 28 preostalih predlagatelja ovdje u sabornici nema.

To je istina. Ministar zdravstva u 21. stoljeću ako ne želiš dobro svom narodu, nije posao koji treba raditi, ali ima nas koji želimo dobro svom narodu. Dakle, ja sam se svađao najviše s Linićem, što je logično jer sam mu rekao stotinu puta, ja sam ministar zdravstva, a nisam ministar financija zdravstvenog sustava. To je broj jedan. I drugo ne manje važno, problem koji se može riješiti novcem nije problem. Prijatelju moj ima problema koji se ne može riješiti novcem … [[Govornik se ne razumije.]] ak ti fali državi love, a čuj postoji Svjetska banka MMF, ali problem koji se ne može riješiti novcem to je problem. I zato me Bačić, pa evo ja sam i danas u raspravi pa su se malo naljutili vidim kolege, nemojmo pakovati rekao je Tito Tuđmanu ono što ne treba, pa ni Berošu. Svaki osnivač je vlasnik, svaka županija i Grad Zagreb je odgovoran za svoju bolnicu. Odgovoran oni moraju raditi to uključivo u bolnicu, on mora organizirati mrežu, ali oni su odgovorni, oni to moraju napraviti. Premijer me danas prozvao da nam je plaća porasla, da ja mu kimnem glavom, ja sam kimnuo glavom, ali ne znam da je 42%, to ću provjeriti, ne znam ok, ne znam, porasla je a) zbog temeljnog ugovora, b) kolektivnog granskoga i c) najvažnije zbog porezne reforme koju je napravio Zdravko Marić, ali ne odnosi se to na sve ljude. Ja ne dežuram, ne pišem si prekovremene sate, ne muljam sa satnicom imam golu plaću na fakultetu, golu na plaću na KBC-u, otići ću na svoju imovinsku karticu vidjet ću koliko mi je narasla plaća. Dosta priznajem, 42% sumnjam. Ali dosta, puno, najviše od svih vlada, ali 42% sumnjam. Vjerojatno oni koji rade prekovremene, ali to nije gola plaća, gola plaća je gola plaća.

Ali ovdje ne, nemojte se igrati ljudskim životima, svaki je vrijedan i mi se ne igramo.

Novi Marof, Klenovnik, još danas postoje. Onda je došao ministar nakon mene HDZ-a koji je Gradišku i Slavonski Brod opet razdvojio, Pakrac i Požegu opet razdvojio. Zato što je tom gradonačelniku Pakraca, tada je bio saborski zastupnik, a danas je tko zna gdje, HDZ-a naravno. Falilo mu je love zbog komunalnih naknada, jer su se plaće bilježile ne kod njega u Gradišci nego u Slavonskom Brodu. Pa može li niže? Može li niže?

Poštovani kolega Ostojić, slažem se sa vama. Svaki je život jednako vrijedan i da je jedan. Ali činjenica je, ja vas molim da mi to obrazložite da od 12 država po stopi smrtnosti 11 ih je u našem susjedstvu uključujući i Hrvatsku i Sloveniju i Mađarsku i Latviju i Estoniju i Slovačku.

Ima nešto drugo pretpostavljam, vi kao liječnik pretpostavljam da biste mogli na to dati najbolji odgovor. Ali ja mislim da ovo što on napada i MOST-ovci i ne znam tko od tih 19 milijuna cjepiva to naprosto nije fer, nije pošteno.

Ali 5% spašava živote. A kad je glava u pitanju to je 5%, 5 ljudskih života je unutra.

Dobro, odgovorila bih na neke stvari koje smo ovdje čuli. Čak možemo uzeti u obzir ono što ste ovdje iznijeli kao argument, znači računa se drugačije pa ne možemo uzeti ovu informaciju da smo osmi, deveti u svijetu po broju umrlih. Kako se računa drugačije? Onda tražimo argument. O.k. ako se računa drugačije kako se računa i što možemo znači dobiti kao argument. Ne možete samo reći računa se drugačije kako ste rekli kolega Habijan. Kako? Znači to nije argument. Drugo, ono što je rekao kolega Bačić znači bespotrebna je rasprava o uvrštavanju pobačaja u Ustav. To je negdje sugerirao i premijer Plenković. Nećete ukinuti to pravo. U čemu je problem da se vrati članak Ustava koji je nekad bio u Ustavu? Ako nećete ukinuti nema problema, vratimo članak Ustava. Znači i vi ste za to. Ali ima problema i zato nećete vratiti taj članak Ustava. A isto tako ću odgovoriti ne znam tko je o tome govorio, možda vi kolega Ostojić. Znači šta se tu zbiva. Znači devedesete kada se taj članak Ustava tzv. Božićni ustav izbacuje taj članak Ustava o pravu svake osobe da slobodno odlučuje o rađanju djeteta tada kreće napad na reproduktivna prava, kad se miče taj članak onda kreću napadi na reproduktivna prava. Do tada nema napada na reproduktivna prava. E zato nećete vratiti taj članak u Ustav, zato što postoje napadi na reproduktivna prava i samo se čeka povoljna atmosfera da se neki ultra desni koalicijski partner pojavi kao mogućnost pada kalkulirate s tim. Znači neiskreni ste prema svojim biračima.

Pravo žene na izbor o slobodnom, znači da slobodno odlučuje o rađanju djeteta i da država ima obavezu osigurati to pravo. Znači članak Ustava koji je postao 1974. godine koji je ostao u mnogim, znači post jugoslavenskim zemljama, pa tako i u Sloveniji gdje se ide obavljati taj pobačaj. Ide se obavljati pobačaj zato što u Sloveniji to pravo nije ugroženo. Kod nas je to pravo ugroženo. Još bih htjela navesti neke stvari koje vas na neki način demantiraju, znači pazite ovo. Znači zašto treba ukinuti dvojnu praksu? Zašto je privatizacija zdravstva i vama očito ipak problem. Znači ministar Beroš je u jednoj, demantirajte me ako nisam u pravu, a novinari su o tome pisali u jednoj verziji Zakona o zdravstvenoj zaštiti uveo članak 156a. Članak 156a. prema kojem zdravstvenom radniku nije dozvoljeno osnivanje zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili druge pravne osobe u području djelatnosti u kojoj je zaposlen zdravstveni radnik, odnosno u području djelatnosti koje je povezano sa poslovima iz djelatnosti u kojoj je zaposlen. Taj članak je trajao dva dana. Nakon pritisaka raznih lobija, tako novinari tvrde je taj članak izbačen iz te verzije zakona. Znači i vi prepoznajete da je problem u dvojnom radu, radu znači liječnika u javnom sektoru istodobno u privatnom sektoru. Ali niste dovoljno hrabri da ne pokleknete pod pritiskom lobija. Ne kažem da je to lako, ali to je zadaća ministra. To je zadaća ministra da brani one najslabije, da brani društvenu radnu većinu, a ne da pristaje na lobističke pritiske. Zato mi idemo znači s promjenom koja ide u tom smjeru Zakona o zdravstvenoj zaštiti da se ukine dvojna praksa. Inače, u čak, uz čak, znači mi imamo uz čak 44 bolnice i 49 domova zdravlja u RH HZZO mora ugovarati dodatne usluge s privatnicima. Znači preko 460 milijuna kuna godišnje se troši za ugovore s privatnicima. Osnovna stvar je zaštitimo znači javno zdravstvo i da ne radimo ovakav outsourcing koji šteti javnom zdravstvu. Treba ukinuti dvojnu praksu. Dakle ja bih isto također, zamolila na koji način se objašnjava to relativiziranje smrtnosti od Covida koje se dogodilo. U Hrvatskoj je umrlo preko 16 tisuća ljudi, ali još važniji podatak je da je u 2019. g. prije toga također, niz godina za redom, redovito u Hrvatskoj umiralo 51 do 52 tisuće ljudi, a 2021. g., godine u kojoj imamo cjepivo, podsjećam vas, umrlo je 66 tisuća ljudi. Dakle, relativizirati tu tragediju koja se nama dogodila je grubo i vrlo je neukupno i bešćutno prema svim onim obiteljima koje su nekoga izgubile, g. Habijan. To je nažalost tako. Dakle nemojte relativizirati te smrti, one su se dogodile i da, odgovornost je vodećih u zdravstvenom sustavu da se nismo bolje nosili s pandemijom, odgovornost je vodećih zašto su vjerovali ratnicima svjetla po Facebooku da se ne cijepe [[Upadica: Hvala.]] umjesto da su vjerovali vama. Poštovana zastupnica Peović, ne znam šta će odgovoriti jer je replika bila upućena kolegi Habijanu koji nije govorio, ali ako imate potrebu reći Ne morate brinuti, imam, imam šta dodati na ovo, itekako važnu napomenu. Znači da bismo plastičnije prikazali tu neosjetljivost koja se uvodi u ovoj raspravi oko broja mrtvih u Covidu, zamislimo da je danima jedan autobus ljudi umirao više i bez potrebe. Svaki dan jedan autobus. Možda je plastičnije, možda je lakše za shvatiti, u jednom periodu, znači 500 ljudi mjesečno više nego što je umiralo u razdoblju prije korone. To je neprihvatljivo. Znači ne znam na koji način se može ta interpretacija, znači drugdje se računa drugačije, nema tog računanja koji bi nam to mogao opisati zašto je to tako, je li, i bilo je puno otpora i sve stoji, ali to nije dobar rezultat, je li? Uvaženi g. potpredsjedniče, naša kolegica je rekla u svome izlaganju da je iz Ustava izbačeno pravo žene na pobačaj. Bio sam saborski zastupnik 22. prosinca 1990. kada je bio donesen Božićni Ustav, ne tzv. Božićni Ustav, nego Božićni Ustav u kojem u čl. 21 st. 1 jasno stoji, svako ljudsko biće ima pravo na život. Od onda zadnjih 32 godine, to se mijenjalo nije, ništa se nije izbacivalo. Znači to je Ustav Socijalističke Republike Hrvatske koji smo donijeli 1974. g. koji je bio i podloga, znači za Božićni Ustav gdje je Olujić jedan od tvoraca tog Ustava svjedočio da je to pravo žene na pobačaj nestalo od Krka do Zagreba na nalog Kaptola i to je potpuno neprihvatljivo, a članak Ustava koji citirate, pročitajte kako završava ta rečenica. Pravo na život. Zaštitu života. Iduća rečenica je nema smrtne kazne. Znači vrlo jasno se sugerira da je riječ o pravu zrele i odrasle osobe na život i zaštiti života, znači, apsolutno nema veze s onim što mi ovdje govorimo. Znači pravo na pobačaj, pravo na pobačaj je ostalo u svim ustavima bivših socijalističkih republika Jugoslavije i to pravo je trebalo ostati i u Ustavu Hrvatske i ako vi mislite da nema nikakvih problema oko toga, pa vratite taj članak. Kolega Opara, molim vas, nemojte. Doći ćemo na Ustav iz '45., molim vas, nemojte. Poštovana zastupnice Glasovac. Kolegice Peović, vi i Radnička fronta se dugi niz godina zalažete za to da pravo žene na izbor, na slobodno odlučivanje o rađanju djece uđe u Ustav i možda je svima nama ta konstelacija do sada bila negdje daleka i negdje strana. Međutim, kada vidimo sada što se dogodilo u SAD-u onda je potpuno jasno da je to nužno. Zašto? Zato jer kada pogledamo obrazloženje Ustavnog suda i Vrhovnog suda u Americi gdje je Ruth Ginsburg zapravo vrlo jasno upozoravala da odluka na temelju, iz koje proizlazi pravo na pobačaj je na tankim temeljima upravo zbog toga što pravo na pobačaj proizlazi iz prava na privatnost, na što se poziva i naš Ustavni sud i ona je smatrala da bi zapravo ta odluka bila puno stabilnija da je to ženino pravo proizlazilo iz prava na izbor i to je razlog zašto mi moramo pojačati ovo pravo To je stvarno inicijativa Radničke fronte za koju, ne znam, ne mogu dovoljno puta naglasiti koliko mi je drago da je prihvaćena u progresivnoj opoziciji i mislim da sama Radnička fronta ne bi mogla iznijeti tu borbu, a skoro sam uvjerena da ćemo zajedno skupljati potpise na referendumu i uistinu vratiti pravo na pobačaj u Ustav, što je jedna od ne, ja bi rekla stvarno većih pobjeda nominalne ljevice, ljevice u Hrvatskoj. A što se tiče znači prava na pobačaj i onoga što postoji znači negdje već u našem ustavu i što se često znači reinterpretira znači već to je u ustavu, jako važno je da se baš distancira znači pravo na privatnost, pravo na osobnost itd. od prava na pobačaj i to će biti jedna od stvarno većih pobjeda ove inicijative.

Dakle, ako vi u svom, u javnozdravstvenom sustavu pošteno odradite svoj posao uz naravno uvjet da se znaju normativi koji se još uvijek ne znaju, ali ja vam garantiram da pogotovo u manjim bolnicama velika većina liječnika itekako obavi svoj posao, rade na 3 do 5 radilišta, 3 milijuna prekovremenih sati se godišnje odradi, dakle ako se pošteno i savjesno odradi svoj posao unutar radnog vremena, a ne da se odlazi prije onda ima smisla ostaviti mogućnost da se popuni i potrebe u privatnom sektoru koje hoćete nećete postoje, javnozdravstveni sustav nažalost u ovom trenutku ne može progutati sve potrebe, liječnika nedostaje i ako ćemo ići na onu strogu zabranu tog dvostrukog rada ljudi će vam još više odlaziti. To je stvarno i dosta važno za razjasniti jer to se naravno kao sasvim ono uvjerljivi argument navodi, ali puno će liječnika otići i tako odlaze jer su im male plaće. Nekoliko stvari je tu bitno, prvo liječničke plaće odnosno plaće u zdravstvu su puno više od medijalne plaće, pa čak preko 57% radnika u zdravstvu ima plaću veću od medijalne, a tu znači morate računati i zdravstveno tehničko osoblje i medicinske sestre znači da su liječničke plaće itekako više od prosjeka. Druga stvar, tu se pokušava na neki način i Beroš pokušava, ministar Beroš, pardon, pokušava riješiti, znači s tim da se određene skupine na neki način ograniči u tom pravu, ali pazite to nije pošteno, to isto tako nije pošteno, zašto ravnatelj i predstojnik klinike ne može, a neki drugi radnik može raditi dvojne. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Josipa Borića, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Evo prošlo je malo više od godinu dana od prethodnog pokušaja i pokretanja pitanja povjerenja ministru Berošu, zadnji put je to završilo sa 75 glasova protiv, 57 za i jedan suzdržan.

Što to govori, da imamo sustav, 10-tke tisuća zaposlenih ljudi i 100-tine tisuća milijuni pacijenata dnevne aktivnosti i traže da sustav funkcionira u svakoj prilici i mislim da smo to pokušavali, evo kad je ministar Beroš došao početkom 2020.g. prije početka pandemije koja se i njemu stavlja na teret, kad stavite čovjeku na teret 15 tisuća nekakvih smrtnih slučajeva i to vam stavimo kao razlog, pa ajde to stavite sebi malo ne, pa da vidimo kako to onda izgleda, možeš li nosit to kao čovjek na sebi da si odgovoran za nekakvu smrt svih, ne jednoga, dva, tri, pet, 15 tisuća, pa će mi to reć, a ti i tvoj sustav, mi nismo dio sustava, uz svu politiku koja se vodila ovdje u ovoj sabornici od poziva nemojte se cijepiti, ne treba, to je sve bez veze, čuli smo mnoge, pa reteriranje, na nagovaranje, pa svađe između… [[Govornik se ne razumije]] , jedina politika koju sam ja vidio je bilo ustrajanje upravo ministra na onome što govori, znanost i ono što možemo pružiti kao sustav. Imali smo brojna izvješća o tome i ona su izazivala rasprave i ona su tražena, sad smo se svi malo smirili, ali tu smo opet u toj istoj pandemiji, još ima toga, vidimo danas mnogi su zaraženi i ne prolaze neki svi jednako, ne prolaze, ali sve to svaliti na leđa ministra i reć ti si kriv za to sve, samo ti i nitko drugi ili evo napišemo u proteklih 14.g. HZZO je tome i tome davao toliko i toliko novaca, ali tebe krivimo zadnjega ti si kriv. Ništa. Zašto samo ti? Ja se sjećam bio sam oporba nikada nismo nijedan opoziv podnijeli kao oporbeni zastupnici, a otišlo je 10 ministara ili radi političkih odnosa unutar tadašnje koalicije ili radi nekih grijeha, otišli su.

Kad kažemo kriterije za vas oni kažu keč, ne, ne, za nas ne vrijedi. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Borić. Da, kad rezimiramo sad cijelu ovu raspravu onda vidimo da sve ovo što se stavlja na teret ministru od covid krize, a znamo dobro da je vlada i ministarstvo osiguralo da sustav funkcionira, da imamo cjepivo čim je bilo moguće, da je svima omogućen izbor kojim cjepivom će se cijepiti i sad se stavlja njemu na teret da nije dovoljno stanovništva procijepljeno. Pa ne možemo nikog natjerati, osim ako uvedemo obvezno cijepljenje za što nitko nije bio. Sve ovo o čemu smo danas govorili tijekom cijele ove rasprave dovodi do zaključka da svi ovi silni zahtjevi za opozivom ustvari proizlaze kao jedan izraz nemoći opozicije i jedan njihov pokušaj da postanu vidljivi. Meni to liči jedino na to, pa vas molim da mi vi kažete šta se vama čini oko toga? Meni se čini da me nitko nije uspio kroz ovo što ovdje piše i kroz ovu današnju raspravu uvjeriti da bi ja u petak trebao dignut ruku protiv ministra koji ovdje sjedi, ni na koji način, ni na koji način. Zaista argumenata ne vidim. Pokušali smo ih upozoriti da kad bi primijenili te kriterije na prostor gdje oni vode brigu o građanima, a to je grad Zagreb oni kažu da je to keč. Neki kriteriji vrijede za vas, a za ostale ne. Ako primijenite na nas kriterij, ne znam odgovornosti i učinkovitosti na bilo kojem području gdje su nadležni, ne poznaju to. To me sjeća na neka vremena bivša, bivša kada su ti kriteriji također postojali, nije ih bilo ni odgovornosti ni učinkovitosti, ništa, koga briga, ne samo za vas, za nas ne. Zato kažem od ovog nema ništa jer ovo što ovdje piše sve je demantirano. Pa kolega Borić govorili ste što je ovo sve servirano nama kao prijedlog. Ja moram izraziti svoje ogorčenje što čitam pod točkom 7 sumnjive transplantacije puno ime i prezime dva predstojnika akademika, ljude koji su prepoznatljivi u inozemnoj, stručnoj i znanstvenoj javnosti, zahvaljujući kojima KBC Zagreb postaje jedan od vodećih centara za edukaciju stručnjaka iz Europe, koji su unaprijedili struku i u susjednim zemljama, koji su uveli nove tehnike u struci. Pitam ja vas kad bi oni slučajno ne daj Bože napustili RH da li bi ta ista oporba koja je ovo napisala to pripisala ministru Berošu, ovoj vladi i HDZ-u ili bi rekli mi smo ti koji smo zaslužni da takvi stručnjaci napuštaju RH?

Kažem, nismo se s time bavili, ali su … [[Upadica se ne razumije.]] da, ali ministri su otišli. I ako govorimo o transplantaciji, a mislim da je g. Ostojić jasno rekao sve o tome ja više nemam što dodat.

Poštovana zastupnica Benčić. Evo kolega Boriću pa kad je već vaša kolegica Martinčev potakla tu raspravu pa recite mi kako vi evo zdravim razumom objašnjavate činjenicu da nakon ta dva slučaja sumnjivih transplantacija koje su sumnjive, a sad ću vam reć zbog čega, jer imate transplantaciju bubrega sa živog donora koji dolazi sa Kosova, koji je pekar i ima šestero djece, ne govori dobro hrvatski jezik, a prevoditelj mu je primatelj onaj koji prima bubreg. Evidentno je i zna se da nisu u srodstvu i evidentno je da tu nisu nikakvi altruistični razlozi. Nakon što ih je Merkur odbio, Merkur je odbio, Rebro radi. Nakon te dvije transplantacije zaustavljaju se cijeli program sa živih donora jer je bilo evidentno da postoje sumnje da se radi o trgovini organima. Pa kako vi onda objašnjavate tu situaciju kada tako zdušno branite ljude koji su bili nadležni paziti da se tako nešto ne dogodi i kako možete to uopće braniti? I vas upućujem na raspravu kolege Ostojića onda vi raspravljate kažem iz tog vašeg kuta gledišta u smislu da vi sve znate i da je sve točno onako kako ste vi rekli. Znači vi ste taj ajmo reć iskon ili izvor istine i štogod vi kažete to je to i baš je tako bilo kako ste vi nacrtali i vi to ovdje nama servirate. Ja gledam šire od vas, vama je to [[Upadica Reiner: Nemojte iz klupe kolegice Benčić molim vas.]] sve nešto ovako interesantno, tu ste nešto napisali i to je to. Ja sam rekao ja se s time ne slažem, imam to je pravo da se ne slažem i čovjek koji je bio ministar, koji danas radi u zdravstvenom sustavu lijepo je rekao kad govorimo o tom prostoru budimo oprezni jer dovodimo u pitanje i neke druge stvari.

O tome se radi. Ja ću kao zdravstveni radnik, nisam iz Zagreba, ali moram nešto primijetiti. Mene kao zdravstvenu radnicu brine smeće u gradu Zagrebu. A znate zašto? Nije li to opasnost za zdravlje građana Zagreba? O sustavu čistoće u gradu Zagrebu danas sam sve rekao u svojoj replici. Jednostavna operaciju, vidiš kantu, isprazniš je u kamion, kamion je vozi na odlagalište koje je još uvijek otvoreno po zakonima RH iako je upitno da li bi trebalo bit, isprazniš to što si pokupio, pokriješ sa zemljom ili se nekim drugim materijalom i zbrinuo si otpad. Mi živimo u državi, nažalost koja ima različita ... [[Govornik se ne razumije.]] mi sve moramo odvesti u centar za gospodarenje otpadom. Grad Zagreb ga nema i pitanje je kad će ga imati. Grad Zagreb danas ima puno smeća i nije više sada komunalni problem odvoz smeća, vodoopskrba ili pucanje cijevi, promet, itd.

Povredu Poslovnika je digla poštovani zastupnica Peović, u čemu je povrijeđen Poslovnik? Poslovnika. Na stranu to što vi uopće ne govorite o temi i valjda već 20. put se vraćate na temu koja nije predmet ove rasprave, ali znate šta mene zanima? Vas zanima i brine smeće u Zagrebu, ali vas ne zanima niti vas ne brine neetična transplantacija bubrega i tvrdite da je to stvar mišljenja, svako može imati mišljenje o tome da li je to bilo etički ili nije bilo etički, pa dajte argumente da to nije bilo nikakvih problema

Poštovani kolega Borić kaže jedan pjesni, al' kap po kap i evo slapa, sada nam već puna kapa, neki ga dobro poznaju, mislim stvarno u ovo vrijeme zdravstvene krize. Već smo imali, koliko, 2, 3 puta zahtjeve za pokretanje pitanja povjerenja ministru Berošu i većina ovih stvari koje sam ovdje iščitala, neutemeljena je i neosnovana. Prozivati trenutnog ministra, i sami ste rekli, za ono što se već 14 godina radi, dakle određene pretrage HZZO podmiruje privatnom isporučitelju, sad ga se proziva, a mene ustvari, pa mislim da je to i zakonu koji u zakonu stoji, ali da li je logično u cijeloj ovoj situaciji kupovati PCT koji smatram da je neophodan, a umjesto recimo, linearne akceleratore koje nemamo ili imamo dosta stare ili možda neki drugi neophodni uređaj za onkološke i druge čak pacijente, mislim da evo, trebamo se osvrnuti na takve stvari dakle. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Povrijeđen je čl. 238. Saborska zastupnica vrijeđa zdravi razum. Dakle samo u vrijeme ministra Beroša Poliklinici Medikol je isplaćeno 160, više od toga, milijuna kuna, a netko je danas rekao da sam ja to rekla, ja sam citirala ministra Kujundžića, bivšeg ministra koji je rekao da je potrebno 60 milijuna da se kupi tih 4 CT uređaja pa tom jednostavnom matematikom puno bi vam više ostalo za to što nam treba da niste dali Medikolu.

Kolegice Blažević, vidite znači kako to izgleda kada kriterij primijenite na neku drugu opciju i njima se to ne sviđa i onda oni odmah traže krivca tko bi trebao biti kriv što su oni loši ili ... [[Govornik se ne razumije.]] i što ih ne ide i što ne mogu i što ne znaju, ali se drže. Drže se oni, neće oni otići s vlasti samo tako, i SDP ih tamo drži, to postaje sve veći grijeh i pitanje je kako će SDP tu reagirati jer došlo je puno tema o ... [[Govornik se ne razumije.]] pitanje. Oni se prave da nemaju zdravstvenih svojih ustanova s kojima upravljaju, čuli smo danas neke primjedbe. Vjerojatno nema, prošla godina. Ne mogu ja izabrati, na svim tim natječajima. Ali mogu naći čovjeka, zamislite da za Čistoću dovedete čovjeka iz Osijeka na javnom natječaju i još slučajno ima iskaznicu SDP-a, a prošao je na natječaju i mi vam kažemo, ali su bili natječaji.

Dakle kad se poziva da smo, da nismo uspjeli naći nekoga, podsjećam vladajuću većinu, 3. put poništavate natječaj za ravnatelja SAFU-a, ravnatelj vam je završio u zatvoru skupa sa bivšom ministricom, danas vam je ministar pobjegao, zaista niste u poziciji da nam govorite kako biramo kadrove u Zagrebu. Poštovana zastupnica Glasovac i potpredsjednica ovog Doma. Kolega Boriću. Da, vi ste ovaj kao opozicija koristili ulicu, plinske boce, kestenje, tako ste rušili vlast. [[Pljesak.]] Drugo, ja ne znam kako vi zamišljate posao nas kao opozicije, da mi tu budemo nekakve biljke, da vegetiramo i uz sunčevu svjetlost tu i tamo vršimo fotosintezu. E pa kolega Boriću, između ostalog, naš posao je da pomno pratimo svaki vaš korak i upozoravamo vas, ali kad pišemo zakone, vi ih odbijate. Kad pišemo stotine amandmana sve ih odbijate bez da ih pročitate. Kad postavljamo pisana zastupnička pitanja ne odgovara vlada po 3-4 mjeseca, a ovo likovanje nad time što vi imate 77 ruku ni ovo nam neće proći, ja ću vam reći samo jedno.

Poslovnika, rekli ste da smo koristili ulicu i plinske boce vjerojatno aludirajući na prosvjed hrvatskih branitelja. E pa hrvatski branitelji nisu ulica, oni su temelj ove hrvatske države zbog kojih danas i čije žrtve mi danas imamo priliku sjediti u ovom Hrvatskom saboru. I molim vas da na takav način ne govorite o tome. A oni su imali ozbiljan razlog da prosvjeduju [[Upadica: Hvala.]] sjetite se da ih vaš ministar nije htio ni primiti.

Ovako, svaka čast čuvanju svih života u Hrvatskoj i žrtvi koji su dali za ovu državu, ali plinskim bocama ugrožavati građane RH nikome ne služi na čast i ne opravdava ih to što su hrvatski branitelji.

Hvala lijepo, hvala lijepo kolegici Glasovac, premijer Milanović u odnosu prema branitelja i predsjednik države Milanovića u odnosu prema branitelja u istoj osobi dva različita opisa. Šta ćemo sad? Možda je mnoge on odlikovao, a vi kažete da su ulica, svaki dan su odlikovanja, ja ne znam točno imenom i prezimenom, za mene branitelj, ja branitelj ulice to je, to možete vi izgovoriti ovdje i u ovom sabornici gdje vas je narod izabrao da štitite interese i da poštujete temelj ove države, to su oni koji su stvarali ovu državu [[Upadica: Nemojmo iz klupe, molim vas.]] da vi kažete da su ulica. Pa predsjednik države danas ima drugačiji odnos i on je naučio nešto, vi niste, a vas nismo tražili da vas se smjeni iako ste bili najgora ovaj pomoćnica ministra smijenio vas taj isti predsjednik tada vlade, a sada predsjednik države jer ste bili loši.

Ona je rekla ulica misleći na štrajk tzv. štrajk kojim su bili svi ravnatelji KBC-ova HDZ-ovi prije 3-4 godine, ovi sadašnji zadnje 2 godine nisu.

Ovaj ne znam koliko to ima smisla i ne znam koliko je to pametno ali molim vas, vrijedi za sve. Ne zlorabiti povrede Poslovnika. Sad će u ime predlagatelja govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić. Poštovani ministre, kolegice i kolege, ovdje ću se malo više osvrnuti na reformu zdravstva, ali prvo moram odgovoriti kolegi Bačiću kojega naravno sad nema, a koji tu prebrojava koliko nas je s ove strane, ispada da nas je opet više nego vas ovdje.

Druga stvar, mi zaista jesmo kao što jesmo u ime kluba ponudili naš Zakon o prekidu trudnoće sukladno uputama Ustava, Ustavnog suda, vi ste to odbili, svoj niste ponudili 5 godina, bojite se svojih birača i lijepo molim kad ponudite svoj onda ćemo razgovarati na istom, na istom nivou. Dakle, oko reforme, vi se ministre sjetite sjednice Odbora za zdravstvo 15. travanja 2021. kad ste govorili da su prijedlozi reforme na stolu premijera. Mi članovi Odbora za zdravstvo, barem mi oporbeni nismo dosada na nekoliko tematskih sjednica dobili potrebne materijale o reformi već se snalazimo drugim kanalima. Ovdje sam i premijeru Plenkoviću pokazala da ako isprintana prezentacija s naslovom Prijedlog reforme zdravstava koju sam nabavila eto od onih od kojih sam evo ljubaznošću dobila to, a nismo dobili kao članovi Odbora za zdravstvo. Ja sam vam postavila pitanje o reformi 15.9.2021. dobila sam odgovor u siječnju 2022., navodite koji su koraci u reformi do 2030. godine sve skupa traje pa tko živ, tko mrtav do tada. Postavila sam novo pitanje o listama čekanja, brzo rastućim dugovima i reformi što se provelo, što će se dalje provoditi. Opet u travnju 2022. dobila sam odgovor u lipnju 2022. točno copy paste onoga što mi je odgovoreno u siječnju 2022. Dakle, očito ništa novo. Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca, mi iz oporbe, bolnički liječnici, hitna itd. Pitanje koliko ih uvažavate. Gdje je cost benefit analiza o kojoj sam više puta govorila. Uložite jednu kunu u primarnu i sekundarnu prevenciju uštedimo tri do četiri kune na višim razinama. Sjetite se kakva je situacija sa šećernom bolešću. Dakle, gotovo 20$ proračuna HZZO-a odlazi na liječenje šećerne bolesti. Od toga 88% na liječenje, odnosno zbrinjavanje komplikacija dijabetesa. Hajmo sad malo na ovaj prijedlog reforme zdravstva koji vi nudite. Sami kažete da je sustav financijski neodrživ, da troškovi zdravstva rastu značajno više od rasta BDP-a, da se rast zdravstvene potrošnje dugoročno ne može zaustaviti, ali se financiranje zdravstva može učiniti učinkovitijim. U razdoblju od 2014. do 2019. troškovi zdravstva u RH rasli su značajno više od rasta BDP-a u prosjeku za 2,25 postotnih bodova, a u EU drugim zemljama u prosjeku za 0,84 postotnih bodova. Hrvatska je među EU zemljama sa najmanjim izdvajanjem za zdravstvo. EU prosjek je 3197 eura, Hrvatska 930 eura. S druge strane sanacija zdravstva u 2021. opet vaši podaci koje smo već više puta mogli čuti 6,34 milijarde kuna. Kontinuirana sanacija hrvatskog zdravstvenog sustava od '94.-te 25 milijardi kuna. Akumuliraju se i dalje dospjele obaveze u zdravstvu na dan 30.11.2021. 5,2 milijarde kuna. Dugovi rastu sad već 500 milijuna kuna mjesečno. Evo i sami u ovom prijedlogu reforme govorite da je neodrživ model određivanja cijena usluga i limita. Dakle, niska cijena usluge, nedovoljni iznos limita zdravstvenim ustanovama, strukturiranje dugova. Dakle, iznos je novi model plaćanja po izvršenju. Jel' Smrtnost uzrokovana nekim vrstama raka i dijabetesom sve je veća. Premali je odaziv na screening programe. Dojka 55 do 60%, debelo crijevo 21% Zašto se ponovno ne pokrene screening program za rak vrata maternice? Zašto ste ukinuli, odnosno vaš ministar bivši je ukinuo program 72 sata? Sami kažete da je svrha reforme učiniti zdravstveni sustav u kojem je kvalitetna zdravstvena zaštita dostupna svima. Pacijent je u središtu sustava, ali ne zaboravite i zdravstvene djelatnike. Rekla sam već potrebno je urediti rad privatno javno, ali ne potpuno zabraniti. Vremenski period od 2030. godine., pravna regulativa, niz zakona i pravilnika, a još nismo donijeli niti jedan. Poštovana kolegice u veljači ove godine ministar Beroš sastao se sa ravnateljima bolnice i otkrio kako će smanjiti liste čekanja.

Međutim, ima više stavki koje je potrebno riješiti a koje se još uvijek nisu riješile u našem postojećem sustavu da bi se uopće liste čekanja smanjile. Znači u prvom redu mora postojati transparentnost lista čekanja. Znači, mi smo imali nedavno i na, ne tako davno i na sjednici Odbora gdje nemate transparentnost u recimo naručivanju za magnetsku rezonancu. Imate zdravstvenu ustanovu, čak i KBC-ove koji još nisu informatički potpuno povezani. Ministre očekujemo rezultate od toga. Dakle, ima niz stavki koje je i struka ponudila.

Poštovana zastupnice govorite o nepravovremenoj reformi i koja je sada dolaskom iste zapravo nedovoljno komunicirana sa svim dionicima u zdravstvu. Dakle, naravno da uvijek sam poštena i korektna u istupima, pa tako i sada. Ne očekujemo mi da reforma zdravstva se dogodi u dva mjeseca. Međutim, stvari koje se mogu odraditi u kratkom roku se ne odrađuju. Dakle, mi smo imali sjednicu Odbora za zdravstvo gdje je bio državni tajnik Bašić. Dosta je bilo, znači dionika iz zdravstvenog sustava, između ostaloga i liječnici obiteljske medicine. I mi smo evo i ja sam isto puno stvari govorila. Dakle, očekujemo i državni tajnik Bašić je obećao da će pozivati recimo kolege iz obiteljske medicine svakih mjesec dana na sastanak i da će se brusiti problem po problem. I ako se sad u nekakvom kratkom roku ministar ne sluša jer brblja, da se riješiti 20 do 30% odteretiti kolege iz obiteljske medicine od nepotrebne administracije.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Ne mogu se u ovoj pojedinačnoj raspravi a ne osvrnuti na sam početak mandata ministra Beroša koji je bio vezan uz pandemiju corone. Ali dvije i pol godine kasnije možemo do besvijesti sami sebi lagati i tvrditi da je Vlada odradila sve što je mogla i da smo s obzirom na okolnosti bili uspješni. Istina je drugačija. Nismo. Ali da bih bila poštena do kraja situacija nigdje u svijetu nije bila dobra i nitko nije očekivao da imamo čarobni štapić i nitko nije očekivao da nemamo oboljele i mrtve, ali ministre mi smo i u tome kao i u svemu drugom među najlošijima u EU, ali i u svijetu, a te nemilosrdne statistike bez obzira kako ih hoćete pokazivati i brojke koje nas uspoređuju s drugima pokazuju pravu situaciju i govore o uspješnosti rada ministra Beroša. Mi smo treći od kraja u uniji po broju cijepljenih ljudi, iza nas su samo Rumunjska i Bugarska, inače na našu žalost uobičajeno društvo, zašto je to i ovaj put trebalo biti tako, zašto? Ono što smo vas upozoravali u kasnim večernjim satima s ove govornice, ovo se zove sabornica, pripremite dobru propagandu vezanu uz cijepljenje, u trenutku kad cjepiva još nije bilo napravite nešto, ali ništa, onako odmahnuli ste rukom i kao nevažno je. Što se sad događa? Sad najavljujete kroz probne balone neke neobične, kaotične i sumnjive reforme zdravstva i kako da uopće vjerujemo u reformu zdravstva kad niste bili u stanju odraditi nešto što je bio najvažniji posao za zdravstvo u vašem mandatu, vrlo jednostavan, posao vam je bilo cijepiti ljude. Možemo govoriti da ljudi imaju svakakve izlike, istina je mnoge su nerazumne od tih izlika, ali gdje je tu bio sustav, gdje je bila prevencija, gdje je bila edukacija, gdje su na kraju krajeva bile i neke ozbiljne mjere koje bi potaknule ljude da se cijepi. Situacija je jasna kao dan, preveliki broj ljudi se ne želi cijepiti i sad ne možete napravit ništa. Dal sad možete nešto odradit da se promijeni, pa ne možete, svi znamo da ne možete da je stvar izmakla kontroli. Možemo mi pričati šta hoćemo i o balansu između mjera i slobodnog života i o sezoni koja nas je spasila i o pravovremenom i adekvatnom odgovoru, ali rezultati na kraju dana pokazuju istinu, a istina je da smo bili i ostali katastrofalno loši u najvažnijem dijelu posla oko korone. Ono po čemu smo nažalost u vrhu ljestvice EU je broj umrlih na milijun stanovnika, tu smo 3. od 27, ispred nas po broju umrlih su samo Mađarska i Bugarska i ja moram reći bez obzira koliko to teško zvučalo i teško zvuči kad ću izgovoriti, taj loše odrađeni posao mjeri se ljudskim životima. U najvažnijem poslu svom mandatu koji je ministar Beroš imao rezultat je čista katastrofa, mi smo na svjetskoj razini 8. po redu, pa tako visoko mjesto nemamo niti u jednoj jedinoj drugoj usporedbi niti po jednom jedinom drugom kriteriju. A ono što vam opet hoću naglasit, govorili smo, predlagali, pisali peticije, pisali interpelacije, prijedloge, zaključke, upozoravali da posao ne ide dobro, da nas čeka fijasko sa cijepljenjem, da je to opasno i da toga moramo biti svjesni i što onda vi kažete, evo opet oporbe i evo opet oporba nešto, nešto ukazuje, eto sad se oni opet tamo nešto ko djeca jogune i sad mi tu moramo biti do kasnih noćnih sati i sad evo, sad nam je i malo hladno u ovoj sabornici jer, pa nam je nekad malo toplo, pa nam je nekad malo hladno, pa moramo dugo bit. Kolegice i kolege, govorili, upozoravali, rekli gdje ćemo doći i točno tamo gdje smo rekli da ćemo doć smo došli i sad ministar tu treći put sjedi i uredno ono što je sjedi s nama onda čovjek koji put na Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, zahvaljujem vam u ime oporbe što ste podsjetili što smo sve u ovo posljednje vrijeme radili da bismo upozorili na nedovoljnu aktivnost vlade i ministarstva i samog ministra Beroša oko akcije cijepljenja stanovništva. Jedni od onih koji su u tome imali opet veliku ulogu su bili liječnici obiteljske medicine, pa bih vas sad pitala nešto o njima. Mi svjedočimo da im se sada daju zadaće da budu policajce, dalje im se izgleda će davati zadaće da se počnu baviti hitnom medicinom mada su specijalizirali obiteljsku medicinu, pa bi vas lijepo molila da prokomentirate tu situaciju sa liječnicima obiteljske medicine prema kojima se Ministarstvo zdravstva sve više odnosi kao maćeha.

Ja moram reći da oporba radi svoj posao, a voljela bih i da ministar Beroš radi svoj posao. Ima ministre, ministri koji tu ne sjede, ima ministre za koje mislimo da dobro rade ili barem korektno rade i ne pada nam na kraj pameti i nemamo niti razloga pozvati da ovdje sjede i da, da propitujemo, a ministar Beroš je sad krenuo u nešto što se zove reforma i šta je spasonosno rješenje te reforme, liječnici obiteljske medicine, oni mogu sve, nema toga što oni ne mogu, oni mogu vezano dakle oni mogu tužakati svoje pacijente Poštovana kolegice, mnogo polemike izazvalo je stanje bolnice koje su dio reforme zdravstva, mnogi čelnici pobunili su se upravo protiv tih spajanja bolnice navodeći kako će se time narušiti postojeći zdravstveni sustav. Ovo je jedno pitanje koje ste vi postavili je teško pitanje i nije jednostavno, dakle ajdemo biti, ja vam nekako u svoji odgovorima uvijek nastojim biti korektna i nastojim biti poštena.

Da li mi, da li naš sustav, da li naš sustav financija, dakle opće financiranja može to otrpiti ili može otrpiti nekakav drugi model?

Kolegica Mrak Taritaš je s razlogom spomenula točku broj 6, a to je pandemija. I naravno da ministar za to nije kriv, ali je odgovoran.

Zašto je reklo? Jer nije bilo maski. Jer je stranka tako odredila.

To je problem. I onda se čudimo zašto ljudi ne nose maske. Ministre sviđalo se to vama ili ne, to je tako.

Zato je točka 6 ovdje s pravom. Ne da nekoga optužimo nego da ukažemo na nekonzistentnost, dvojna praksa. Nema gospođe Peović, 25 godina 12 zakona, Ana Stavljenić Rukavina i ja kao zamjenik prvi smo je odvojili, odvojili nema i navijaš ili radiš privatno ili radiš državno, ali je ustavni sud reko, a tada je bilo 5-6 privatnih praksa, rekao vrlo jasno da, da ali oni su uložili milion-dva eura ili kuna pustimo ih još godinu, dvije, tri i pustili smo ih još godinu, dvije, tri, promijenila se vlada, došao je Sanader i to se je rasplamsalo naravno shema Medikol. Nemojte, to je sada već gotovo. I neki ministri su radili privatne prakse, čak i SDP-ovi ministri, direktor HZZO-a. A i kolega Beroš je sudski vještak dok je bio pomoćnik ministra i dok je bio zamjenik državni tajnik išao je sudski vještak. Ja kad sam bio ministar nisam ništa mogao raditi osim biti u ministarstvu svaka im čast ili nisu radili svoj posao, uključili SDP-ove, HDZ-ove ili neke druge ministre. Ljudski resursi, puno je o tome govoreno. Privatne zdravstvene ustanove sad daju specijalistima 20, 30 tisuća kuna. Znate zbog čega? Jer su im omogućili veliki profit.

Mi smo ih školovali, platimo i odlaze nam iz bolnica. Ja mislim da je na hrani, tu smo nahranili monstruma, neman neko je spominjao neman, monstruma koji je užasan. Opoziv, Borića nema, naravno da nema opoziv, nisu tražili opoziv kad su organizirali štrajk, organizirali su nevladine udruge, nekakve udruge ovih onih liječnika na kraju ima Boga, ti isti liječnici koje su oni organizirali su u međuvremenu prešli u opoziv, su u međuvremenu prošli druge stranke, desne, osobito MOST, Domovinski pokret i sad rade tim istim HDZ-ovim dužnosnicima o glavi davajući njihove privatne podatke novinama, a oni su ih stvorili. To sam reko ministri, kaže fabriciramo, pa ne možemo mi fabricirat ništa, šta ja u oporbi znam šta se dešava.

Razumijete me, to je tragedija.

Uvaženi profesore jako me čudi vaša reakcija [[Upadica: Zašto?]] vi ste pametan čovjek i u kontekstu vremena govoriti o maskama danas, sad ću vas ovaj nešto ja poučiti iako ste vi bili moj profesor i moj ministar. Dakle, dan prije nego što se objavilo to da ne trebaju maske je Svjetska zdravstvena organizacija rekla, preuzeli naši epidemiolozi. A druga stvar je tada smo imali 7 zaraženih u RH kojima smo detaljno pratili trag i svima reći da nose maske što smo svi znali da će nas čekati jedan dan sigurno nije ovisilo o tome jel ih ima ili nema nego nije bilo razloga da se tada uvedu.

Ja samo hoću reći pazite se Google-a, pazite se izjave, pazite se da vas ne ubije, netko je to rekao jaka riječ. Hvala evo poštovani profesore, stvarno evo mogu se složiti s vama u nekakvim segmentima ovoga što ste pričali, ali vratit ću se na reformu jer imam postcovid sindrom, ne čujem dobro, pa nisam uspjela izreagirati kada ste govorili o reformi zdravstva. Mislim da ćemo se složiti da spajanje bolnica nije jedina reforma zdravstva. Tu je potrebno jako puno toga ali evo spomenuli ste grad Pakrac, ja ću vam reći poslije gdje je gradonačelnik sada sam ja tamo gradonačelnica [[Upadica: Čestitam.]] i 2013. godine nije to bilo samo zbog komunalne naknade kako ste rekli, uvijek smo mi govorili na neki način i stvarno smatram da nekakva punkcionalna integracija na određeni način mora postojati. Ali bilo je niz tih nekakvih stvari svega 0,002% je bio udio pakračke bolnice u ondašnjem proračunu ministarstva, razvoj srednjeg, visokog obrazovanja [[Upadica: Hvala.]] u Pakracu, dakle evo možemo kasnije o tome.

Ono što je ministar počeo raditi prije 3 mjeseca, a ne prije 3 godine. Njegov prethodnik nije napravio već 5 godina, a on je počeo. Zato sam čak i rekao prije neki dan da je počeo raditi ovo malo prije 6 mjeseci možda čak i ne bi potpisao opoziv. Ali kasno je upalio u brzinu, kasno, ide vrijeme. Kao što trebamo promijeniti zakon za abortus, ne da prvostupanjska komisija traje 8 dana, nego 8 sati da kaže odluku ide abortus, ne ide abortus, živimo u 21. stoljeću, zoom-a zoom-a konferencije.

Hvala lijepa.

Hvala lijepa. U zdravstvu našem redovnom radu s pacijentima potreban je timski rad, a isto tako i u vođenju zdravstvenog sustava. Rekla sam već da ministar ne može sve sam, naravno da mi nije lako, ali je pitanje koliko mu je jaki tim uži odnosno širi u ministarstvu. Ima li u toj svojoj viziji primjene zdravstvenog sustava nabolje otvorene, potpuno otvorene ruke od strane premijera. Koliko sam se sam uvjerila nekoliko je bliskih suradnika vaših koji su stvarno pojedinačno spremni pomoći i susretljivi su, no ukupno gledano sustav je užasno trom i spor. Samo dok se riješi jedan problem, jedan dopis prođu tjedni i mjeseci. Ministar kaže da su radne skupine za reformu odradile posao, usuglasile su kako će se provoditi potrebne promjene. Najviše se u medijima čuju istupi liječnika obiteljske medicine, govore i iz Hrvatske liječnike komore, iz HUBOL-a, čuje se glas i medicinskih sestara, udruga pacijenata. Zar oni nisu svi bitni dionici čije zamjerke i njihova rješenja treba uvažiti? Mi iz saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku osobito oporbeni sazivali smo niz tematskih sjednica vezanih uz zdravstvo, uz reformu, pojedine bolesti, zakone, recimo Zakon o sigurnosti prometa na cestama, definirali smo probleme, ponudili smo rješenja. Već sam rekla i to stvarno negodujem kao oporbeni članovi odbora nismo dobili potrebne materijale poput one prezentacije koju sam vam pokazala čak štoviše rečeno nam je što bismo mi sad o tome raspravljali ako zakonski prijedlog još nije gotov. Pa ako je tematska sjednica onda valjda trebamo dobiti sve potrebne materijale i sve prijedloge iz ministarstva, a ne da ih nabavimo tko zna kakvim kanalima. Neuređenost sustava osiguranja, imamo 315.000 više osiguranika nego je stanovnika u RH. Kad će se to riješiti? Ne vodi se računa o mladima, znate i sami koliko se bavim temom pripravnika u zdravstvu, brojne su nepravilnosti na terenu, hvala što ste pokazali ministre, malo prije smo razgovarali, dobru volju da to konačno pošaljete jedan dodatni dopis da nema više nepravilnosti. I još jedan važan problem ministre, komunikacija. Prvo komunicirate s medijima valjda da se opravdate i da izvijestite jel da se radi, a tek onda komunicirate s onima kojih se to tiče i naravno da su vam onda nezadovoljni i obiteljski liječnici, ne žele doći na sastanak koji je trebao biti radni sastanak, ispada okrugli stol, pa onda pred koji mjesec na jednoj od tematskih sjednica Odbora za zdravstvo državni tajnik obećao je da će se jednom mjesečno održavati sastanci s liječnicima iz obiteljske da će se rješavati problem po problem. Ima li tih sastanaka? Izgleda da nema. Već ste dosada par puta mogli riješiti bar dio problema, recimo ono što sam spomenula i kolegici u replici, liječnicima obiteljske ovoga maknuti im 20 do 30% barem suvišne administracije, za to vam stvarno ne trebaju godine. Loša komunikacija oko sistematskih pregleda, nije bila razrađena, izašlo se u medije, naravno da prevencija da, ali konkretna i smislena, kome, koliko često, kako će biti financiranje, tko će ih provoditi. Tek 1. lipnja je bio prvi sastanak radne skupine. Pojačajte odazivanje na screening programe, vratite radno otkrivanje karcinoma vrata maternice. Svi radimo na više radilišta. Rad na odjelu sa pacijentima se ne broji, tj. ne ulazi u statistiku. Svima nam je dosta prekovremenog rada. Godišnje tri milijuna prekovremenih sati se odradi. Pa to treba izdržati. Bez njega zdravstveni sustav ne bi opstao. Liste čekanja za polikliničke djelatnosti će u protivnom još više porasti. Istovremeno se naravno kažnjavaju ravnatelji, jer ima previše prekovremenih. Zakon o radu kaže svoje, onda kači izmjene Zakona o radu po tom pitanju. Već sam govorila da treba urediti rad privatno – javno, ne potpuno zabraniti, ali urediti da se zna reda tko i tko šta mora odraditi. Naravno da je tu pritisak interesnih skupina i lobija. Pitanje imate li snage da im se Glede reforme hitne medicinske pomoći helikopterska hitna služba, beneficirani radni staž hitnjacima, zastarjeli vozni park, sanitetski prijevoz u pola bolnice i u sklopu domova zdravlja, pola je u sklopu hitne. Kada će se to urediti? To isto očekujemo. Oko obiteljske medicine jako puno smo zaista čitali u medijima. Hoćete li se odazvati na temu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i sve ono što nude liječnici obiteljske medicine.

Puno pažnje polažete, dakle komunikaciji. Znamo da uslijed covid krize je ta komunikacija bila izuzetno važna.

Pa gledajte, puno smo o tome govorili. Naravno da je u početku kad ste još, nismo niti znali s čim se hrvamo, kakva je pandemija zapravo pred nama. Međutim, kada se uvidjelo da postoje zaista greške na koje smo upozoravali i koje su se stalno ponavljale od loše komunikacije, od dvostrukih mjerila itd. onda se povjerenje izgubilo. Dakle, ne samo Nacionalni stožer glede komunikacije prema zdravstvenom sustavu. Ja mogu reći da i zaista je bilo dopisa iz Ministarstva recimo prema bolničkim zdravstvenim ustanovama, ali vam kolege iz obiteljske medicine saznala isto tako puno stvari iz medija da će nešto cijepiti, da će ovo, da će ono. Neke stvari jesu bile odrađene, ali puno toga nije bilo dobro.

Dakle, liječnika je definitivno premalo i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ne samo obiteljskih liječnika ima manjka i primarnih ginekologa i pedijatara. O bolničkom sustavu također možemo govoriti, nedostaje medicinskih sestara itd. Znači naš zdravstveni sustav ovakav kakav je ne može zapravo opskrbiti potrebe svih naših zapravo građana. Mi se svi skupa u javnozdravstvenom sustavu trudimo, jako je puno prekovremenih sati. Međutim zaista ono većina nas odrađuje posao kako spada, ali uvijek u svakom zrnu ima kukolja. Jel' tak? Rekla sam već da ni osobno ja, a niti mi u SDP-u nismo protiv potpune zabrane rada, dualnog rada ali mora postojati uređenje. Već sam nešto prije o tome govorila, da se točno znaju normativi koliko ste odradili, da poštujete radno vrijeme, da ne zlorabite sustav, da privatno pregledate pacijenta pa ga preko reda onda ubacite mimo svih listi čekanja.

Evo kao što je to obično slučaj uvijek kada raspravljamo o inicijativama i prijedlozima oporbe skupili su potreban broj potpisa pa evo danas cijeli dan slušamo njihove argumente. Ja ću probati ovaj prijedlog koji je podnesen od strane oporbe gledati doista kao pravnik i to je ono što sam pokušao i u svojoj replici uvodno kada sam kolegici Kekin replicirao upravo to i spomenuti. Dakle, ovo je prijedlog za izglasavanje nepovjerenja možemo gledati i kao neki podnesak i kao neku tužbu, odnosno tužbeni zahtjev ili ako baš hoćete obzirom da ste ovdje naveli u samom prijedlogu osam točaka kao neku optužnicu, međutim, ona bi trebala imati određene činjenice. Dakle, činjenice nije sporno da ste unutra naveli, međutim bilo bi ono što je poželjno i što vam definitivno nedostaje to su da iste budu potkrijepljene dokazima. Tih dokaza nema. Koliko god ste se vi danas ovdje trudili, a najbolje to pokazuje upravo ono što je uvodno u ime predlagatelja iskazivala ovdje kolegica Kekin koja se zapravo u onih 20 uvodnih minuta niti jednom riječju nije dotakla tih osam točaka optužnice ili prijedloga ili tužbe. Govorili ste o analizi zdravstvenog sustava, držali ste jedno ex katedra predavanje koje ja nisam stručnjak za zdravstvo može biti da je bilo kvalitetno, da je ukazalo na određene probleme koji zasigurno postoje u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Od toga nitko ne bježi, međutim to sigurno nije krimen i nije krivnja gospodina Beroša ono što ste vi govorili. Druga stvar je ono što ste naveli u samom pisanom prijedlogu o kojem niste rekli apsolutno ništa. Dakle, ono što možemo zaključiti a pogotovo ako imate prijedlog predlagatelja, vas kao oporbe. S druge strane imate očitovanje Vlade koje je čak opširnije i detaljnije nego vaš prijedlog. Međutim, ako pokušate i mrvicu iole biti objektivni i ako pogledate vaše navode, ako pogledate očitovanje Vlade onda bi ja očekivao da ćete svoj prijedlog ako ništa drugo barem povući. A ponovno ono što sam i rekao da je tome tako ukazuje da danas u svom uvodnom obraćanju niti jednom riječju niste govorili o tih osam točaka. Govorili ste o nečem sasvim drugom i to sigurno nije slučajno. Čudili ste se, odnosno kada sam ja govorio u svojoj replici i spomenuo grad Zagreb što vas jako smeta danas i gdje ste onda rekli da nema sadržaja u mojoj replici, ja sam očekivao da ćete se ipak vratiti na svoj prijedlog, da ćete pokušati demantirati. Međutim, do kraja ove rasprave odnosno evo sada je skoro pola 12 u tome niste baš uspjeli. Govorili smo o gradu Zagrebu jer govorimo o načinu vašeg recimo to tako modus operandi i tih dvostrukih kriterija i dvostrukih mjerila koje primjenjujete. Dakle, ovdje u hrvatskoj sabornici kada govorite o hrvatskoj Vladi i gdje govorite imate jedne kriterije koje primjenjujete, a onda sasvim druge kriterije imate kada govorite iz pozicije vlasti u gradu Zagrebu. Pritom zaboravljate na sve ove kriterije i sve ove tobožnje i tzv. vrijednosti na koje se pozivate. I to je ono licemjerje na koje ukazujemo i zato je tu bio dobar primjer grad Zagreb. Mogao bih spomenuti provući grad Varaždin iz kojeg dolazim gdje su vaši kolege u vlasti, iz „Budimo grad“ odnosno vaši koalicijski odnosno prijateljska stranka u gradu Varaždinu koje ste podupirali lanjskim, prošlim izborima lokalnim gdje ste se zajedno sa njima slikali, podržavali ih. I spomenuti njihove primjere izravnih sukoba interesa gdje sada kao gradski vijećnici glasuju za svoje interese u Gradskom vijeću grada Varaždina da neke odluke oko prenamjene zemljišta prođu. Malo se raspitajte ako ste izgubili kontakt. Mogu vam poslati materijal da vas podsjeti. Kada sam govorio o činjenicama onda ću, obzirom da dolazim iz treće izborne jedinice iskoristiti ovu prigodu pa da kažem i neke stvari koje su učinjene za mandata ministra Beroša i koje mislim da treba spomenuti. Odnose se na Varaždinsku županiju i ulaganja u zdravstveni sustav u Varaždinskoj županiji. Dakle, u mandatu ministra Beroša u Općoj bolnici Varaždin u tijeku je projekt izgradnje dnevne bolnice 30 milijuna kuna, hitni bolnički prijem 15 milijuna kuna, investicije izgradnje i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka 325 milijuna kuna, energetska obnova Varaždinske toplice 160 milijuna kuna, rehabilitacijski centar za osobe sa bolestima i oštećenjima kralježničke moždine 125 milijuna kuna itd. itd. Prema tome, to je ono što vas očito smeta.

Međutim, kolutanje očiju koje sam danas vidjela nakon moje replike doista je neprimjereno tom mojem uvjerenju. A i sad ću vam reći još nekoliko činjenica što se tiče Varaždinske bolnice. Dakle, znamo i štitimo svoju bolnicu, međutim isto tako danas nam prijeti gubitak statusa upravo da ta opća bolnica Varaždin postaje županijska jer smo ostali uslijed gubitka kadrova na samo jednom infektologu. Zatim, objedinjeni bolnički prijem nema sklopljen ugovor sa HZZO-om što znači da su primljene plaće nelegalne. Dakle, postoje problemi, ne treba ih se sramiti. Ja se doista ispričavam ako ste vi primijetili da kolutam očima to definitivno nije bilo povezano sa vama. Ali definitivno ne bi bilo usmjereno na vas. Obzirom da dolazite iz SDP-a i obzirom da ste ovdje spomenuli sada ulaganje u zdravstvene ustanove na području Varaždinske županije, ali i općenito ja bih vas podsjetio, a to ste očito zaboravili primjerice dug u zdravstvu u vrijeme Vlade u kojoj je SDP participirao predvođen sadašnjim predsjednikom države bio je, narastao je za 71 milijardu kuna. Podsjetit ću ukupna vrijednost svih autocesta izgrađenih u državi je 61 milijarda kuna. Prema tome, veći dug u četiri godine mandata Milanovića ste uspjeli napraviti u SDP-u nego što je vrijednost svih autocesta ili vrijednost 18 Peljeških mostova. Prema tome, bilo bi dobro da malo razmislite prije nego prozivate ovdje sada HDZ-ovu vladu što ste to napravili u vrijeme kada ste vi imali svog ministra zdravstva ili zdravlja.

No hrvatska javnost je danas kao i ova sabornica vrlo jasno i precizno čula svu argumentaciju popraćenu brojkama, konkretnim primjerima. Trajalo je to 20 minuta plus svo ono vrijeme replika i to je neporecivo i to je nešto što stoji i vi to vrlo dobro znate. Što se grada Zagreba tiče ljudski mi nije jasno nakon što ste godinama držali ljestve Milanu Bandiću da uopće vi imate nešto za govoriti o Zagrebu. Ja ljudski to zaista ne razumijem. Hvala lijepa. Pa evo mene zanima samo trenutak kada ćete za svoj vlastiti neuspjeh u gradu Zagrebu, a to je sad već godinu i nešto mjeseci prestati prozivati nekoga prije. Uvijek je netko u prošlosti, iz prošlosti kriv, uvijek vam netko podmeće a zapravo se radi očito o vašoj nesposobnosti i bilo bi dobro da ponekad počnete od sebe i pogledate sve ono što vam je danas u svim ovim replikama bilo rečeno a tiče se grada Zagreba zašto je tome tako. Da li baš sve pokojnik neki kriv ili možda ima nešto i u vašim greškama. Dakle, osim ovih koji spominju grad Zagreb čini mi se da sam trebala zbrajati HDZ-ovce koji su ostali zbunjeni time da nisam čitala naprosto onaj prijedlog. Ostavljate dojam da niste kompetentni baviti se nekim pripremljenim u ovom Saboru. Ali vi ste konkretan momak, to ste i sami rekli pa me zanima Kako objašnjavate ovaj dio koji je bio u prijedlogu i mogli ste ga pročitati i pripremiti se, a molila bi vas da bude malo više od one floskule o savršenoj ravnoteži privatnog i javnog, da smo isplatiti milijardu kuna Medikolu samo u posljednjih 30 mjeseci više od 160 za pretrage koje su se mogle osigurati kupnjom aparata za 60 miliona kuna? Kako objašnjavate da je za vrijeme SDP-ove vlade Medikol skoro otišao u stečaj, a evo za vrijeme HDZ-ove vlade opet nevjerojatno prosperira? Hvala lijepa. Evo ja ću vam konkretno odgovorit na vaše pitanje i ukazat ću vam na Članak 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji vam vrlo jasno govori i propisuje da se zdravstvena djelatnost kao javna služba može obaviti i u okviru i izvan okvira. Prema tome, postavlja se pitanje da li postoji nužna i nužnija oprema koja bi se trebala nabaviti, a ne postoji ni u privatnom sektoru pa da se osigura i ta usluga hrvatskim građanima ili da temeljem pozitivnih propisa kolegice Kekin ministarstvo koristi ono što zakon dopušta. Dakle, Članak 44. postojećeg zakona. Kombinacija javnog i privatnog i ja doista ne vidim u čemu je problem.

Ovako, kolegica Mrak Taritaš dobija opomenu i kolega Matula dobija opomenu.

A mi znamo da ministar ne odlučuje i da je ravnatelj bolnice odgovoran za kako funkcionira jedna bolnica. Slažem se s vama kolegice Dreven Budinski, mislim da je ovih minutu prekratko i čak mislim da niti ministar zapravo danas nije imao u potpunosti mogućnost zapravo odgovorit na pitanje koje sve nas ovdje bez obzira na političku opciju tiče, a to je ono što nužna, nužna reforma zdravstva treba donijeti. Ja sam siguran da ono što smo čuli u kratkim crtama doista će biti u narednom razdoblju ostvareno bez obzira što ovdje netko zamjerio što to znači da ćemo do 2030. godine čekati na neke korake, ali mislim da moramo biti ozbiljni i svjesni kompleksnosti samog sustava.

U ime predlagatelja, sad će govoriti poštovana zastupnica Sandra Benčić.

A da je pitanje izražavanja povjerenja odnosno nepovjerenja ministru pitanje političke odgovornosti. Mi ovdje ne trebamo davati dokaze jer ovo nije kazneni postupak, nije ni prekršajni postupak. Ovo je postupak utvrđivanja političke odgovornosti za štetu koja je nastala kao posljedica određenih politika, javnih politika sa kojima se ne slažemo. Drugo, vaše veliko izlaganje o Zagrebu kao i cijela danas dramuleta koju ste ovdje izveli oko Zagreba. Mene veseli jer ja kužim da vi ne možete preboljeti da taj Zagreb niste dobili, ko što ćete još teže preboljet način na koji ćete izgubit Split jer će biti ono 70:30, bit će tako kao da će vam građani poručit nemojte ni dolazit na sljedeće izbore ovdje. I onda vas to boli, to mi je jasno. Dva najveća grada, totalni, totalni gubitak na izborima i naravno da se vi fokusirate na to da bi vi dokazivali da mi u godinu dana nešto nismo napravili što vi konkretno niste napravili u 30 godina u čitavoj Hrvatskoj. Hoćete željeznice? Hoćete drugi promet? Šta god da sad ovdje nabrojim vi niste u ovoj zemlji sredili na nacionalnoj razini u 30 godina, ali mi smo to trebali sve porješavat u godinu dana. Hoćemo malo o tome kako izgledaju županije gdje ste vi jer Grad Zagreb ima i funkciju županije, gdje ste vi na vlasti 20-30 godina? Ajmo po indeksu razvijenosti odnosno nerazvijenosti. Najnerazvijenije županije prvih 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa najvišim, najnižim indeksom razvijenosti Virovitičko-podravska HDZ je na vlasti cijelo vrijeme, Sisačko-moslavačka HDZ, Vukovarsko-srijemska HDZ, Ličko-senjska HDZ, Bjelovarsko-bilogorska HDZ, Brodsko-posavska HDZ, imate 100%-tni skor, 100%-tni skor. Jel je, jel je sad, je, godinu dana, pa godinu dana, dakle govorim vam o tome da kada pogledate indekse razvijenosti, najniži indeksi razvijenosti gradova, općina, pa i županija su tamo gdje je HDZ, prevalentno na vlasti u zadnjih 30.g., reklo bi se kud vaša noga kroči tu trava ne raste. I onda kada iznosimo argumente zašto politička odgovornost, kad kažemo Medikol, kad kažemo rezultati pandemije, kad kažemo pitanje reforme koje još uvijek nema jer nijedan dionik ključni koji ju treba provodit se s njome ne slaže, kad kažemo da je, da su posljednjih tjedana mediji puni vijesti o sumnjivim transplantacijama bubrega, dakle naša, naša struka od transplantacije je napravila jedan od najvećih iskoraka u svijetu, po tome smo poznati i uspijete i to zeznut jer nije problem u tome samo da je tamo neko u bolnici napravio proceduralnu grešku jer nije proceduralna, problem je u tome da na te sumnje koje su zaista opravdane jer kad vam je prva bolnica Merkur odbila to, kad je to javila KBC-u i oni ipak to naprave, a znaju da pred sobom imaju čovjeka koji ne razumije hrvatski, a prevodi mu primatelj organa, čovjeka koji ima šestero djece i pekare s Kosova i sad je došao u Hrvatskoj nekom dat bubreg jer je evo osjetio božji poziv.

Kolegice i kolege tema o kojoj se nažalost prerijetko govori u ovom saboru sigurno je tema o kojoj bi i trebalo govoriti i o kojoj bi prvenstveno trebao i govoriti i djelovati ministar zdravstva Vili Beroš, tema je to mentalnog zdravlja. Svjedočimo da Hrvatska nema strategiju za zaštitu mentalnog zdravlja od 2016.g., nažalost ni stav od 2011. do 2016. nije u većini svojih ciljeva zaživjela, no neoprostivo je da nove nema do dana današnjega. U mandatu ministra Beroša, dakle 2,5.g. najavljuje se nova strategija, evo tek što nije, sad će, još samo malo, evo no e ali strategije nema, pa nema, a problemi mentalnog zdravlja bujaju, brojevi rastu. Sam ministar na raspravi o proračunu RH u prosincu konstatirao je da će jedna od glavnih posljedica epidemije covida-19 uz onkološke bolesti biti upravo problemi mentalnog zdravlja. Podaci iz 2020. govore da skupina mentalnih poremećaja prema broju hospitalizacija sudjeluje sa oko 6% u okrutnom bolničkom pobolu u Hrvatskoj. Najveći broj hospitalizacija je u dobi od 20 do 59.g. što ovu dijagnostičku skupinu svrstava u vodeće uzroke bolničkog pobola radno aktivnog stanovništva. Mentalni poremećaji su i vodeća skupina po korištenju dana bolničkog liječenja s udjelom od 20%, a kakvi su tek podaci za 2022. nakon 2,5.g. epidemije covida-19 bolje da i ne znamo. Svakoga dana u Hrvatskoj se u prosjeku ubije dvoje ljudi, što na godišnjoj razini znači poražavajuću statistiku od otprilike 700 ljudi, to su podaci koji bi zahtijevali hitnu izradu posebne Strategije za borbu protiv suicida koja u Hrvatskoj nije nikada izrađena, niti se pokazala makar najmanja namjera da se pristupi izradi takve strategije. Dakle problemi mentalnog zdravlja nisu ni zadnja rupa na svirali ove vlade i ministra zdravlja Vilija Beroša, ponekad se to nešto spomene kao na raspravi o proračunu i to je sve. Mnogi su razlozi za opoziv Vilija Beroša, no smatram da je nebriga za probleme mentalnog zdravlja jedan od ključnih razloga. Zadaća ministra zdravstva je da brine o krucijalnim problemima svog resora, a mentalno zdravlje bi trebalo biti u centru fokusa svakog odgovornog ministra zdravstva. Nije učinjeno baš ništa na deinstitucionalizaciji sustava, ništa od uspostave koordiniranog sustava mreže usluga u zajednici koje obuhvaćaju liječenje u zajednici, kratkotrajne hospitalizacije u bolnicama, te usmjeravanje financija prema uslugama u zajednici, a što je najgore, ništa, baš ništa nije napravljeno na neophodnoj destigmatizaciji. Problemi mentalnog zdravlja još uvijek su sramota, još uvijek se kriju, još uvijek obitelji nemaju pravu podršku kada se suoče s problemom psihičke bolesti koja ne pogađa samo bolesnika već razara cijele obitelji i zajednice, za mene je to svakako jedan od glavnih razloga za odlazak Vilija Beroša jer je propustio posvetiti makar 5 minuta svog ministarskog mandata onima koji su ostavljeni, koji su sami, koji su bez podrške zajednice i bez prave podrške i brige zdravstvenog sustava i u ime svim onih koji trpe zbog problema mentalnog zdravlja, zbog svih liječnika koji se bezuspješno bore za poboljšanje sustava, u ime svih obitelji koji iza zatvorenih vrata svojih domova trpe i pate u sudaru s mentalnim bolestima. Pozivam vas ministre prepustite svoje mjesto nekome tko će između ostalog konačno početi aktivnu brigu o problemima mentalnog zdravlja,

Evo treći puta u ovako kasne sate kada se to prvi puta dogodilo i kada ste upozoreni na to da nađete moralne snage u sebi tada te brojke nisu bile tako jezovite, da ste tada stali i da ste premijeru rekli upravo zbog toga što sam odgovoran prije svega za pacijente o kojima sada u toj svojoj reformi govorite kvaliteta odnosa o pacijentima, da ste tada rekli jer već ste imali iskustvo, vidjeli ste što vam se događa u Dubravi, niste vi tamo makli ravnatelja, pa tamo su se morali, ali u najgoroj muci liječnici, sestre, radnice, radnici zdravstvenog sustava sami su se morali uz pomoć medija boriti, vi ništa od toga niste tamo učinili. Nakon što ste bili od politike natjerani i prisiljavani u tom balansu koji je potpuno razumljiv između ekonomije, ali i između masovnih smrti i masovnih oboljenja kada niste imali snage bitno ranije zbog nekih političkih razloga zatvoriti i donijeti onaj prvi lockdown još na vrijeme nego ste još pustili, pa je još bio jedan, pa je onda još bio i vaši lokalni, vaši, vaši, ovaj mjesne, izbori mjesnih organizacija, sve je to bio razlog, a da ne govorimo u tih 5 valova, strašnih valova smrti u kojoj su dolazile, ali je zanimljivo, vas je ovdje branio kolega liječnik potpredsjednik Reiner, međutim govorili su isključivo pravnici predsjednik kluba Bačić i on je govorio, nije pravnik g. Bačić, okej i g. Habijan koji je u svakom slučaju pravnik. Drago mi je da je g. Habijan odustao od te svoje pripreme kako su oni analizirali i kako ste se dogovorili da ćete napasti taj podnesak, ali ipak niste više relativizirali ovih gotovo 16 tisuća, jer to je gotovo na rubu, to je samo 9 ljudi manje od 16 tisuća stradalih, da ste na takav način vi ulazili u metode i u metodologiju što nije ministru palo na pamet, nije nikome palo na pamet, ali vi ste i to išli relativizirati, te strašno poražavajuće podatke, potpuno izgubivši, ali potpuno povjerenje u ove 2,5.g. struke kolega, da ne govorim o tome da pacijenti odavno nemaju to povjerenje i da to sve zajedno na kraju kada vam, a to, to govori o strukturi koju vi ministre poštujete. Kada je Ćorušić krenuo sa svojim ispadima u javnost nepojmljivim u slučaju Čavajda, pa sjećate se kakve su to bile izjave o eutanaziji, potpuno nedopustivo, čovjek koji je drugi stupanj koji je u tom povjerenstvu i vi naravno na to kažete da vi ne možete ništa, ne možete njega smijeniti, on drži KBC Rebro da bi sada odjednom izletilo ovakvi podaci koji su potpuno i tu onda vaši kolege to brane i govore ne, ne, ne, to nije istina, sve je preočito, čovjek je dofuro čovjeka i prevodi mu jesi ti za to i evo ovi i povjerenstvo kaže da je tome tako, nepojmljivo, ali vi znate da njega u hijerarhiji ne možete, on je trebao bit ministar da nije imao one nemoguće slučajeve koje je napravio sa, sa jajnikom i sa svim. Ministre Beroš, nađite napokon u sebi onu moralnu snagu i preuzmite političku stručnu odgovornost, dajte napokon poštovani zastupnik Erik Fabijanić,

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. I u javnosti sam izjavio da je ova rasprava bespredmetna, da je nažalost to samo trošenje vremena i kisika za nešto gdje smo mogli posvetiti vrijeme za onih drugih brdo problema koje Hrvatska ima jer na ovaj način nažalost nećemo ništa riješiti jer i nakon ove rasprave nećemo biti ništa pametniji, niti će nam zdravstvo biti bolje neovisno od kome tko je ministar, ali prije nego što nešto potpišem u pravilu ja to volim i pročitati i košto je rekao moj kolega Ostojić tekst obrazloženja je krivi, namjera je dobra, ali tekst obrazloženja krivi. Ali naslušali smo se danas puno i retoričkih figura i demagogije i parabola i punost ljudskih vježbi postoji knjiga o tome, pa ko želi vježbat neka vježba.

Dakle, već sam ranije rekao u drugim prilikama slučaj Čavajda nije samo isključivo odgovornost ministra Beroša, nego dapače. Postoji odgovornost prije svega onih ustanova gdje se gospođa prvotno i obratila.

Dakle, čija je odgovornost vezano za pojedine bolnice? Čija god to bile, upravnog vijeća i ravnatelja. Tko postavlja ravnatelja županijskih bolnica i grada Zagreba neka mi se slobodno broji. Župan odnosno gradonačelnik e pazite ovo kod KBC-a odnosno državnih bolnica ne postavlja ministar, postavlja Vlada na prijedlog ministra. I ako mi imamo prigovor savjesti u pojedinim bolnicama to ovisi isključivo dakle o politici same bolnice i o tome koliko osnivač te bolnice može nametnuti određenu politiku ustanovi za koju po zakonu solidarno i neograničeno odgovara u njegovom poslovanju. Da li je to svugdje isto? Nije.

Imamo Županijsku bolnicu u Puli i nemamo problema sa prigovorom savjesti. U nekim županijskim bolnicama ima problem sa prigovorom savjesti kao i nekim drugim državnim bolnicama koje su ovdje u Zagrebu. Pa to su stvari koje su rješive. Tko donosi Pravilnik o radu, sistematizaciji radnih mjesta, Etički kodeks, Pravilnik o stimulacijama? Upravno vijeće, čak ne ni ravnatelj. Ravnatelj to mora izvršavati. Sad govorim o tehničko-tehnološkom pitanju, ostalo pitanje je pitanje isključivo političke volje. I kod prethodnog opoziva postoji isto slučaj Medikol. Ali slučaj Medikol je na žalost ono što je situacija koja je. Jedino ono što po meni razumno u ovom tekstu obrazloženja opoziva je reforma zdravstva. Ali moje obrazloženje je jedno drugo, a to je što Ministarstvo zdravstva na čelu sa ministrom Berošem ne realizira i ne radi na programu Vlade HDZ-a. Meni je jasno da zbog pandemije nisu mogle biti smanjenje liste čekanja, tu piše u programu Vlade HDZ-a. Ali pitanje helikopterske službe, a prije svega planiranje ljudskih resursa nije odrađeno.

Zahvaljujem kolegice zastupnice i zastupnici. Evo uvodno ću se zahvaliti ministru što je i ovog puta ovako strpljivo ostao do relativno kasnih noćnih sati kao i u prethodnim navratima kad smo znali raspravljati pa i do četiri u jutro. Što god ja o ministru i kompletnom HDZ-u mislila ovakve stvari cijenim i mislim da ćete se svi složiti sa mnom ako kažem da nikome od nas ne treba da ne kažem i ne služi nam na čast da kroz ovako kasne noćne rasprave zapravo ponižavamo jedni druge. Ali nismo mi krivi što se ovakve teme guraju u neprimjerenu satnicu za eto dignitet saborskih rasprava. To je do HDZ-a i do onoga tko sa temama dnevnoga reda upravlja. Zato što opozicija, ali evo to vladajući ne mogu shvatiti. Opozicija u suštini zastupa onaj dio hrvatske javnosti, onaj dio građana, onaj dio birača koji traži da se Hrvatska mijenja, da se sustav mijenja. Jer eto taj sustav, pa tako i zdravstveni našim građanima ne jamči i ne pruža im one usluge koje su u Ustavu i u zakonima zapisane. A s druge strane i ovdje prisutni ministar zastupa onu drugu i političku, ali i interesnu grupaciju koja se naprosto brani želeći zadržati zauzete pozicije. Evo to su te dvije Hrvatske koje su u neprestanom konfliktu i sukobljavanju. I htjela bih ministru poručiti da sve ove inicijative koje se tiču konkretno njega zapravo nisu kontra njega usmjerene, sve ove rasprave su zapravo usmjerene protiv samog premijera. Ovih dana taj isti premijer se hvali sa mjerom zamrzavanja cijena energenata i predstavlja samog sebe kao jamca stabilnosti, kao netko tko zapravo građanima kao da dijeli neke milodare, a zapravo je premijer taj koji zadnjih šest godina svog mandata je onaj koji čitavu Hrvatsku drži zamrznutom, spriječenom od provođenja bilo kakvih reformi, pa tako i reformi u sustavu zdravstva. I nije da time građanima nešto jamči ili daruje. Time zapravo ih drži u situaciji da su sve one usluge koje su višestruko preplaćene zbog kojekakvih korupcijskih afera, ali isto tako i zbog loše organizacije države tim istim građanima i nadalje i nadalje nedostupne. Problem je i u tome što na ministarske funkcije ne dolaze ljudi s vizijom, takve Plenković ne bira. Ja ovdje prisutnom ministru Viliju Berošu priznam sve njegove kvalifikacije što se tiče samog zdravstva, vjerujem da je u tom smislu kompetentan, ali u nekom političkom prostoru prije nego što je postao ministar. Riječ je o osobi koja je za širu javnost bila anonimna, nije imala nikakvu vlastitu niti ideju, niti političku težinu jer je najvažnija karakteristika za Andreja Plenkovića kada sastavlja svoj kabinet to da je riječ o ljudima koji tog istog Plenkovića nikad neće zasjeniti, to da se premijer ne zasjeni je za svakog ministra u Plenkovićevoj vladi najvažnija osobina, a što je više pojedini ministar od strane opozicije napadan i time ugrožen to ga Plenković više brani, pa je meni zapravo pomalo u ovim kasnim noćnim satima, evo prošli smo ponoć, ministra i žao jer nitko, pa čak i neko ko je član HDZ-a, pa čak i neko ko je ministar o kojem ja kao ministru stvarno nemam dobro mišljenje, ne zaslužuje da služi kao gromobran, svemu kvarnom, pokvarenom, da ne kažem i malignom što Andrej Plenković u svojoj suštini predstavlja, eto toliko, hvala.

Odgovornost svakog ministra zdravstva, pa i ovoga je taj da upravlja i osigura takvu organizaciju zdravstvenog sustava koja će biti na usluzi krajnjim korisnicima, a to su pacijenti. Gdje je odgovornost ovog ministra? Zato što je zdravstveni sustav izmakao kontroli. Kako drugačije komentirati činjenicu da u posljednjih nekoliko mjeseci zdravstveni sustav iz mjeseca u mjesec generira dug od 400 milijuna kuna, to se zove izmaknuti kontroli. Drugo, u cijeloj covid pandemiji kada su sužena na neki način pružanje zdravstvenih usluga cijene, troškovi za lijekove rapidno rastu, to se zove izmicanje kontroli. Treće, nikada nismo saznali i ne znam kada ćemo saznati koliko je ostalo neiskorištenih doza cjepiva i tko je za to odgovoran, na kakav način se planiralo, o ovome neću tko je odgovoran za to da smo među najneprocijepljenijim nacijama u Europi, a nažalost po broju smrtnosti među najvišima. Odgovornost je ministra i u tome što je dozvolio da uz samu činjenicu da u sustavu obiteljskih liječnika gdje nam zapravo nedostaje 300 liječnika obiteljske medicine, što bi značilo da je u ovom trenutku 500 tisuća hrvatskih građana bez temeljnog liječnika, a za 5.g. ako uzmemo u obzir da 190 ih je starije od 65.g., a 730 starije u ovom trenutku od 60.g. da bi za 5.g. mogli ostati bez još 500 odnosno da bi još 500 tisuća hrvatskih građana moglo ostati bez primarne zdravstvene zaštite u smislu neimanja obiteljskog liječnika, da se od obiteljskih liječnika radi to da sada čujemo i čitamo između redaka u reformi koju nitko od nas nije vidio, vidjeli su samo dionici sustava koji su iznimno protiv nje gdje se te iste obiteljske liječnike kojih nedostaje, u ovom trenutku imamo samo 133 liječnika u cijeloj zemlji koji su na specijalizaciji i koje neće biti dovoljno ni supstituirati ovih koji rade iznad 65.g. u ovom trenutku samo zbog svoj entuzijazma i predanosti poslu i predanosti pacijentima znači gdje se njih namjerava transferirati u hitnu i što ste dozvolili poraz od MUP-a da se od tih istih obiteljskih liječnika koji nedostaje, koji su zagušeni administracijom naprave još i oni oduzimači vozačkih dozvola. Ne samo da 500 tisuća hrvatskih građana u ovom trenutku nema primarnu zaštitu u smislu da nema obiteljskog liječnika, više od 400 tisuća žena u RH u ovom trenutku nema pristup primarnoj ginekološkoj zaštiti, nema svog ginekologa, nema pravo obaviti elementarne ginekološke preglede plus ultrazvuk plus papa test koji bi godišnje se preporuča da ga naprave upravo da bi se zaštitilo reproduktivno zdravlje i da bi se ženama omogućile ključne informacije na koji način čuvati zdravlje i prevenirali teže poteškoće. To nije problem koji je od jučer, ali ono što je odgovornost ovog ministra što u ove 2.g. koliko je on ministar nije napravio ništa da se ovi problemi počnu rješavati. Treće, sada je već postala javna tajna, ako nije bilo prineseno pozornosti ministra, a onda je sada trebalo biti to da 80% zdravstvenih radnika u dva najveća hrvatska grada su pod prizivom savjesti, da je 60% ukupno zdravstvenih radnika u zdravstvenim javnim ustanovama specijaliziranim je pod prizivom savjesti, da je u 5 hrvatskih javnozdravstvenih ustanova na djelu institucionalni priziv savjesti čime javnozdravstvene institucije de facto jasno poručuju ministru zdravstva da neće poštivati hrvatske zakone, ne zanima me i ne treba nas zanimati tko su osnivači, obveza ministarstva je da osigura provedbu hrvatskih zakona, po tom pitanju se isto nije učinilo ništa.

Hvala potpredsjedniče. Uvaženi ministre. Vidim da se stvari brzo zaboravljaju. Još 20.12.2019. g. prvi sastanak je bio Kriznog stožera Ministarstva zdravstva jer se počelo nešto događati u Kini. Kina je proglasila epidemiju, samo jedan dan kasnije i svjetska zdravstvena je to potvrdila, a još jedan dan kasnije Hrvatska počinje ozbiljno pratiti tu situaciju kontinuiranim radom Kriznog stožera. I ministar Beroš je bio član tog istog Stožera.

Samo 7 dana kasnije prvi ti letci su podijeljeni na hrvatskim zračnim lukama. Sljedeći dan je Wuhan zatvoren kao karantena, a 5 dana kasnije, Hrvatska koja tada predsjeda EU pokreće na razini EU mehanizam integriranog političkog odgovora na krize na opće iznenađenje većine država članica EU. 2 dana kasnije svjetska zdravstvena proglašava javnozdravstvenu ugrozu od međunarodnog značaja. Jedan dan kasnije prva dva slučaja zaraze koronavirusom zabilježena su u Italiji, tu kod nas u susjedstvu. 3 dana kasnije profesor Beroš preuzima mjesto ministra zdravstva u Vladi RH. Odmah po preuzimanju svoje funkcije u Bruxellesu je održan sastanak na kojem je bio ministar Beroš u EU komisiji sa povjerenicom za zdravstvo i povjerenikom za upravljanje kriznim situacijama. U istom tjednu pokrenuo je ministar Beroš inicijativu za hitan sastanak europskih ministara zdravstva do kraja tog tjedna, što su mnoge zemlje tada ocijenile preuranjenim. 10 dana kasnije, nakon početnog oklijevanja većine država članica, prihvaćena je inicijativa ministra Beroša i održan je prvi krizni sastanak europskih ministara zdravstva. Podsjetili smo Europu da je pandemija blizu nas. 14 dana kasnije zabilježen je prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Time je ministar Beroš pokazao da je on, a i hrvatska Vlada vrlo brzo reagirala i među prvima u Europu uočila opasnost i prijetnju od pandemije te je započela vrlo brzu i žurnu pripremu za nadolazeće nevolje, što se pokazalo jako, jako dobrim.

Kao što ste i sami počeli ovu svoju kasnonoćnu pojedinačnu raspravu sa rečenicom da se malo ipak podsjetimo jer se naravno, sve vrlo brzo zaboravi, pa i kad prođu nekakve tegobe i teškoće, onda smo svi na neki način generali poslije bitke i tada smo tih dana ne samo mi nego cijeli gotovo mogu reći, svijet, bili zatečeni jednom novom pandemijom, novom ugrozom, nije se imalo jasnih niti uputa, ne samo u Hrvatskoj nego i na razini SZO, nije bilo opreme, ne samo u Hrvatskoj, iako sad neki kažu, trebali smo se opremiti, trebali smo imati maske i zaštitna odijela, nego i u cijelom svijetu i odlično smo se snašli. Hvala kolegice Murganić. Točno ste to rekli. Kad se i danas sjetim s ove govornice svih tih 24 satnog paženja što se događa, kako se događa, rada u takvim uvjetima gdje se ništa ne zna i samo se neke stvari naslućuju, onda mogu sa sigurnošću reći da je zdravstveni sustav i Vlada odgovorili potpuno onako kako je u tom je trenutku bilo primjereno i nastavili dalje sa svim onim o zdravstvu što se napravilo, a jednako tako i o brizi i o radnicima i o ekonomiji i o svemu onome o čemu se dalje brinulo, kad su već mnogi znali o čemu se radi, a neki nažalost su i dalje koji s nama sjede u ovom Saboru tvrdili da je to drugačije. Poštovana kolegice, znači stvarno je dobro da ste nas malo podsjetili jer i u toj neizvjesnoj situaciji kao što je nova zarazna bolest koja se brzo širila, iznimno brzo se širila, važna je fleksibilnost zdravstvenog sustava i ja mislim da je stvarno u tim trenucima, da je naše Ministarstvo na čelu sa našim ministrom koji je stvarno bio imenovan i na početku ga je zadesila baš ta pandemija, su vrlo, vrlo dobro su se snašli i vrlo dobro su organizirali i zbrinuli su se za svakog pacijenta. Kad se sjetimo onih scena iz Italije, iz našeg okruženja, pogotovo iz Italije kad je dnevno ne znam koliko ljudi umiralo, na desetke tisuća dnevno ljudi je umiralo, a i nitko nije tam rekao da je netko, da je tamo ministarstvo zakazalo. Znači borili smo se s nečim nepoznatim.

Al' baš za svaki i pronalazili nemoguće situacije da ih se riješi, ministar Beroš je u to doba ulagao svu svoju energiju, znanje, poznanstva, sve što se je moglo da bi se odgovorilo na tu krizu, a tako je i dandanas. Hvala lijepo. Hvala potpredsjedniče. Ministre. Ministar je na čelu Ministarstva zdravstva dvije i pol godine, odgovorio je na covid krizu odgovorno, balansirano, stručno i radeći 24 sata i da ne bi samo epidemije u jednom času eto i potresa u Zagrebu. Oštećene su zdravstvene ustanove, a to znači da se cijeli sustav zagrebački morao prenamijeniti za neke druge svrhe, naći nova rješenja. To se sve skupa napravilo doslovce u jednom času, niko nije ostao bez usluge. I tako idemo dalje. Paralelno da ne bi samo covida, paralelno se počelo odmah pripremati dokumentacija za obnovu zgrada. Infektološka je bila stradala, infektološka koja nam je najvažnija bila u odgovoru na tu krizu, da stradala je u potresu, stradala je i Jordanovac svi su ti pacijenti negdje trebali završiti, stradala je Petrova ima toga jako puno. Projekti su se počeli raditi isti dan kad se dogodila nevolja. I da ne bi još to sve skupa kraj bio, dođe Banovina i potres. Stradale su sve zdravstvene ustanove na području Sisačko-moslavačke. U jednom danu taj isti ministar Beroš kojeg se proziva je organizirao kompletnu zdravstvenu zaštitu na sisačko-moslavačkom području. Nije bilo jednostavno vjerujte, ja sam tamo provela sedam dana. Trebalo je sve pacijente preseliti, trebalo je osposobiti da se to radi, trebalo je izvanbolničke ustanove su također stradale, dakle to je bilo onako uistinu krizno da već više ne može biti. Ali odmah su se alocirale 290 milijuna kuna za sklopiti 30 ugovora, a u tijeku je i ovih zadnjih osam, zdravstvene ustanove se obnavljaju e trebao je to neko napravit. To se samo nije napravilo, napravio je ministar Beroš sa svojom ekipom i sa Vladom RH. A sve to skupa vrijeme smo imali i dalje i pandmemiju da ne bi nju malo još zaboravili između ostalog. Također pred nama je bilo višegodišnji financijski okvir '21.-'27. nema tu propuštanja vremena to se moralo napraviti, sve pripremiti, sve ono što ćemo raditi, strategija se morala donesti pa su u to uvrštena i ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, zanavljanje opreme za zdravstveni sustav, izgradnja nacionalne dječje bolnice, HEM … medicina i još hrpu stvari, a sve je to trebalo isprogramirati, izdogovarati sa našim regionalnim, sa vladom, sa Europskom komisijom. Nije, to je isto napravio isti ovaj ministar Beroš sa svojom ekipom. U isto vrijeme se pripremale dokumentacija za povlačenje sredstava iz Fonda solidarnosti za cjelovitu obnovu nekih zdravstvenih ustanova koje nisu mogle ući u onu prvu fazu, za to vrijeme trajanja i dalje pandemija, a ministar je za vrijem te pandemije osigurao dostupnost zdravstvene ustanove za sve hitne i kronične pacijente i za one druge samo koliko je dozvoljavala epidemija. Osigurano je dovoljno cjepiva, osigurano je cijepljenje, provedeno cijepljenje i testiranje, a to nije bio mali zadatak. To je sve organiziralo Ministarstvo zdravstva i sve to vrijeme osobno ministar, a to mogu svjedočiti, nije nikada dao da se zaustave preventivni pregledi. Druge zemlje su sve svoje zaustavile, a u ovoj zemlji se ni to nije zaustavilo. Još u doba pandemije i svih prije nabrojanih radnji bilo ih je puno više nego što su stale u ovih mojih par sekundi, okupljao je razne dionike u pripremi naredne reforme zdravstva. Sa žaljenjem moram konstatirati da ste među njima i vi koji ste potpuno neargumentirano potpisali ovu inicijativu za smjenu. Ničim, ali baš ničim nas niste uvjerili da ministar Beroš nije dobar ministar i da ne dobro svoj posao.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Evo nekoliko završnih misli iz kluba SDP-a. Nama je jasno da će u petak dovoljan broj ruku iz vladajuće opcije sačuvati ministra Beroša, međutim nadam se da je i vama svima jasno da je naše pravo, dužnost i obaveza da ukazujemo na ono što ne valja, no ono što se mora popraviti da se ne ponavljaju greške. Pa evo što smo mi zapravo što je navedeno u ovoj akciji oporbe za izglasavanje nepovjerenja ministru Berošu. Samo da podsjetim, dakle nedostupnost prekida trudnoće medicinsku idikaciju nakon 22. tjedna trudnoće i na zahtjev žene do 10. tjedna trudnoće. Dakle, zakonski okvir postoji takav kakva je, mi smo svoj prijedlog zakona moderniji ponudili, vladajući su ga odbili, svoj ponudili nisu. Ali kažem takav zakonski prijedlog kakav postoji u praksi se ne provodi u potpunosti i to vjerujem da ste svjesni da postoje problemi i da ih morate promijeniti. U više izlaganja je rečeno u kojim su bolnicama problemi gdje žene ne mogu imati pravo na tu ustvari potrebnu dostupnu zdravstvenu uslugu. Znači mi uopće ne sporimo priziv savjesti, ali nemojte dozvoliti da postoji priziv ustanove i da se žene šeću od jedne ustanove do druge. Govorili smo o slučaju Medikol, činjenica je da se na neki način preferira ovaj privatni gigant. Dakle, uložite sav taj novac što je prije moguće u javnozdravstveni sustav u opremu a ne da se trpaju džepovi privatnika gdje god je moguće, naravno da je pacijent broj jedan, ali evo već se do sad u ovih par godina još dok je ministar Kujundžić najavljivao kupnju PCT uređaja, pa se nije napravilo. Dosta je bilo govora o istrazi USKOK-a vezano uz poslovanje s tvrtkom Cuspis, pa onda nabava uređaja za zračenje, sigurno je pretplaćeno 6,5 milijuna kuna, vi tvrdite da ministarstvo nije krivo, pa onda kaznite one koji su zeznuli u tome, pa evo molimo da se to onda odradi. Što se tiče slučaja Ćorušić, znači to je zaista negativno odjeknulo u javnosti, čovjek je pogazio i etičke i zakonske norme, dakle nemojte braniti neobranjivo, čim dobijete, ako ste to pustili liječničkoj komori i ne znam Agenciji za zaštitu podataka, pa onda poduzmite ono što je čovjek zeznuo jel. Što se tiče pandemije, dakle broj zaraženih raste, moramo se nažalost pripremati za novi val, činjenica da je bačeno dosada preko 350 tisuća doza cjepiva, upozoravali smo na vrijeme da se vode računi o rokovima, molimo vas da se vodi računa da se ne bacaju dodatne doze. Evo naručili smo do 2023. skoro 20 milijuna doza cjepiva, pitamo kome, ko će to platiti i kako će se to sve skupa zbrinuti. Govorili smo o problemima sumnjivih transplantacija, još jedanput ponavljam, čestitamo našim timovima za transplantaciju, pacijentima itd., ali ako se pokažu sumnje na nepravilnosti i na nekakve kažnjive postupke onda to jasno istražite i transparentno pojasnite javnosti. O reformi zdravstva bi mogli do sutra pričati, dakle uvažite primjere, primjedbe svih dionika, zaštite i pacijente i struku, pozovite sve dionike, dakle i primarce, obiteljsku medicinu, hitnjake, HUBOL odnosno bolničke liječnike, dakle pozovite ih na, na razgovore, jedne po jedne, uvažite ono što vam ljudi govore da su problemi na terenu, ne samo što ste vi zapravo stavili na papir.

Na kraju ovog dana i na kraju ove rasprave želim reći nekoliko stvari, prvo biti ministar ovog resora nije lako, nije jednostavno i nije lako, s jedne strane su očekivanja velika, s druge strane su mogućnosti relativno male, s treće strane imate financijska ograničenja, s četvrte strane imate neka nasljeđa koja su bila i s pete strane ako želite provesti bilo kakvu reformu i na s najmanjim slovom i s najmanjim slovom napisano mora bit jasno o čemu je riječ i morate imati jasnu političku volju za to. U bilo kojem sustavu o kojem želimo govoriti postoje tri aktera odnosno tri stvari, jedno je krajnji korisnik, drugo su tehnički uvjeti da sustav funkcionira i treće su ljudi koji će to provodit. Krajnji korisnici sustava kojim ste vi na čelu smo svi mi i svi mi ćemo imati svoje primjedbe i imat ćemo svoje zahtjeve i bit ćemo nezadovoljni, ali dopustite mi da samo baratam nekim podacima dokle smo u ovom trenutku došli i ne vidimo rješenje za to i ne vidimo iskorak za to. U ovom trenutku prema podacima koje smo dobili analizom otprilike 900 tisuća ljudi u Hrvatskoj čeka neku pretragu, na prvi pregled se prosječno čeka 123 dana ili ako vam je lakše mogu prevest u 4 mjeseca, 6 mjeseci čeka se na dijagnostički pregled, magnetna rezonanca mozga u KBC Zagreb čeka se 427 dana, magnetna rezonanca kralježnice u prosjeku 10 mjeseci, ultrazvuk srca, prostate ili dojke 4 do 7 mjeseci, u KBC Rijeka 3 mjeseca se čeka na kolonoskopiju itd., itd. Pitam vas ja sve zajedno, tko od krajnjih korisnika, tko od ovih 900 tisuća ljudi u Hrvatskoj, tko od ovih između nas može s tim bit zadovoljan, a za to sve oči i oni koji traže rješenje, a vi čarobni štapić nemate, uprte su u vas, dakle rješenje ovog očekuje se od vas. Druga stvar u svemu tome su određeni tehnički uvjeti. Postoji nešto što se zove uređaj za interoperativnu radioterapiju. Kad smo bili i kad smo raspravljali o proračunu tad je bio amandman da se nabave 5 takvih uređaja za 5 kliničkih centara u Hrvatskoj, Zagreb, Rijeka, Split, Osijek i Sestre Milosrdnice. Prema dostupnim podacima jedan takav uređaj košta 5 milijuna kuna zajedno sa PDV-om i tako košta i u Indiji i u Kanadi i u Velikoj Britaniji, naravno amandmani su odbijeni, to vam ne moramo ni reć da za to nije bilo novaca. Riječ je o uređaju koji služi u ginekologiji kod tumora glave i vrata, kod tumora gušterače, kod tumora debelog crijeva može odmah krenuti se sa liječenjem, ubrzava se, skraćuje se ukupno vrijeme trajanja da sad ne brajam sve prednosti koje će liječnici bolje znati. Imamo mi onda primjer HDZ-ovskog upravljanja odnosno u Hrvatskoj, u međuvremenu je jedan uređaj nabavljen Sestre milosrdnice, plaćen je 11 miliona kuna. Ključno pitanje je zašto je taj uređaj duplo plaćen ili je možda nabavljeno 2, jedan se nalazi negdje drugdje što ne znamo. Toliko o načinu kako je tehničkim elementima i tu je odgovornost ministre vas i sustava kojim upravljate. I treći su oni za kojeg sustava nema, to je medicinsko osoblje. To su liječnici, to su medicinske sestre, dakle neko bez koga sustav ne postoji. Možete izmisliti najbolji mogući sustav ali ako nemate dovoljan na kraju dana, dovoljan broj ljudi koji će to raditi đaba krečite. I sad idete u reformu i protiv reforme uspješno, vrlo jednostavno u mjesec dana sa jedno 3-4 probna balona [[Upadica: Hvala.]] dobili ste kontra iz tog sustava sve.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege iskoristit ću dakle govoriti završno u ime kluba za ono što dakako nisam stigao u onom dijelu koji je bila pojedinačna rasprava, ali da mi smo o mnogočemu govorili i o prekidu trudnoće i o prigovoru savjesti.

To je činjenica.

Može se napravit referendum, može to staviti u Ustav, ali gospodo kolege, prigovor savjesti ostaje jer je to europska pravna stečevina. Sa ugradnjom toga u Ustav mi nismo riješili problem i zbog toga sam i naglasio u pojedinačnoj raspravi da je to pitanje političke volje osnivača.

Ovdje da, nažalost imamo ono što govori parlamentarna većina, imamo snagu brojku, ali imati snagu brojki ne znači imati snagu razuma. Koji razum možemo čuti kada je riječ o reformi zdravstva. Bio sam na okruglom stolu koji je organiziran 12.4., tamo sam čuo od nekog čate iz Ministarstva zdravstva koji se, koji je rekao predsjednici Odbora za zdravstvo, da ako želi vidjeti nešto što se tiče reforme zdravstva da neka se izvoli učlaniti u HDZ. To je razum koji vlada. Jedna ozbiljna reforma zdravstva se ne može napraviti niti u godinu, niti u dvije, niti u pet. Mora postojati jedna strategija, jedna vizija, ali isto tako i određeni rokovi pod uvjetom da nemaš rat u Ukrajini, pod uvjetom da nemaš, da nemaš pandemiju za koju smo svi na parlamentarnim izborima 2020. kao što rekoh davno bili uvjereni da je HDZ pobijedio mislim pandemiju, a poslije pobijedio izbore jer je pobijedio pandemiju. Reforma ovako bitna kao što je zdravstvena reforma treba biti nešto što je bit partizan, a ne da imaš pravo uvid u neke dokumente samo ako si član HDZ-a.

Evo, već je spomenut onaj dio koji je vezan za vozačke dozvole i liječnika obiteljske medicine. Mnoge stvari se i mnogi zakoni su interdisciplinarne naravi pa tako i ovaj koji je vezan za promjene što se tiče sigurnosti u prometu, ali ovdje je zbilja bilo za očekivati da će Ministarstvo zdravstva stati iza struke, a ne da će poslat možda istog čatu kojeg sam slušao da se moraš učlaniti u HDZ da bi imao uvida u zdravstvenu reformu koji je jednostavno rekao pa dajmo to obiteljskim liječnicima da to rade.

Dakle, preozbiljna je tema ja zbilja apeliram na sve nas koji smo ovdje od reforme zdravstva pa nadalje, da bi se poigravali, da bi na zdravlju ljudi na tragediji bolesnika gradili jeftine političke poene jer je to sramota, sramota za ovaj dom. Sada će u ime predlagatelja završno govoriti poštovana zastupnica Ivana Kekin. Hvala vam. Obećala sam saborskoj službi da ću biti kratka. Osvrnut ću se samo stvarno kratko na kolegu Fabijanića da mu kažem dakle, pravo na priziv savjesti nije europska pravna stečevina, ona nije apsolutno pravo, ono se odnosi na pravo da se obranite od prisile države, ali ne na način da recimo odete u vojsku oni vas država vas obuči za vojsku, vi odradite vojsku i onda nakon što primate plaću u vojsci kažete kad dođe frka da vi imate priziv savjesti, dakle to ne funkcionira na taj način. I možete pogledati ako nisam dovoljno dobro objasnila što je moguće da što vam je rekla neki dan pučka pravobraniteljica na tu temu koja je jasno rekla da pravo na priziv savjesti ne može biti i nikako iznad prava žene da gospodari svojim tijelom i prava žene na izbor. Ali vratimo se mi našem opozivu. Dakle, meni je jasno kako će glasanje u petak izgledati, doduše dobila sam jednu poruku koja je rekla možda nećete smijeniti ministra Beroša, a možda ga izmorite toliko da odustane na koncu, to nam je možda uspjelo, vidjet ćemo. No također sam dobila puno poruka i to mi je bitno da unatoč tome što će u petak glasanje izgledati kako su danas mnogi ovdje projicirali od hrpetine kolega koji su se zahvaljivali i meni i upućivali mi na druge kolege s ove strane oporbe da im je užasno drago da je netko progovorio o tome kako se vodila pandemija, kako se ne poštuje pravo na zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj, šta se zbiva s transplantacijama na Rebru, šta se događa s uništavanjem primarne zdravstvene zaštite, kako funkcioniraju stručna društva u Hrvatskoj, kako se sukobi interesa pretvaraju u korupciju u hrvatskom zdravstvu itd. i sve ono o čemu smo danas govorili zapravo upozoravajući i vjerujući da nas možete čuti jer se ne bi toliko trudili da mislimo da nas ne možete čuti, dakle upozoravajući da vidimo da hrvatsko zdravstvo ne ide u dobrom smjeru. U tom smislu evo ja ću se zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi, zahvalit ću se vama što stvarno tu sjedite, a apeliram na savjest ove strane sabornice po još jednom i zahvaljujem se saborskoj službi koja je izdržala s nama do sada. Ovako, da ne bih duljio ko i zadnji puta što sam vam poslao mail da bi demantirao ovo što govorite i ovaj puta ću vam poslati na mail presudu Talijanskog sindikata zdravstva koji je izgubio spor protiv poslodavca na europskom sudu pozivajući se baš na ovu argumentaciju koju vi govorite i s vama se slažem, međutim europski sud je dao veću snagu nažalost prigovoru savjesti, ali je isto tako to komentirao da ne smije biti radničkog nejednakog postupanja i unutar liječnika koji imaju priziv savjesti.

Nikako ne bi pomislila da ste nevažni, dapače mislim da ste i prevažni ponekad obzirom na to kako obavljate svoj posao, npr. danas s kolegom Prkačinom moram to primijetiti. Ali dobro, da se vratimo ovome. Mislim da je važno za istaknuti dakle što se tiče prava na priziv savjesti, još jednom to je važno da se čuje, on je u Hrvatskoj sistemski problem koji nije uzrokovan time da mi imamo savjesnije ginekologe i ginekologinje nego time da je kadroviranjem stvorena takva klima u ustanovama da je značajno prihvatljivije imati priziv savjesti nego ga nemati, pa čak i moje kolege koje ja poznajem koje kažu ja sam ateist nemam nikakav priziv savjesti dapače, ali ne mogu si dozvoliti da budem jedini na svojoj klinici koji radi abortus, ja sam to čula na vlastite uši. O tome se radi i u tome je problem i o tome smo danas govorili. U čem je povrijeđen poslovnik? U čl. 238. tužno je i žalosno da se nakon ovoliko argumenata kojima su demantirani svi navodi onih koji su predlagali ovu inicijativu ništa nisu čuli, ništa nisu naučili za mene je to porazno. Dobro znate i sami da je to besmisleno bilo jer je to bila replika, dobijate opomenu ipak na kraju. Poštovana zastupnica RAukar Gamulin je također digla povredu poslovnika. Čl. 238. vrijeđanje i omalovažavanje saborskih zastupnika i hrvatske javnosti, danas u ovoj dugoj raspravi itekako je i argumentirano i dokazano i pokazano i ništa nije uspjelo se demantirati i to je važno reć. Hvala vam. Dobro i vi dobijate opomenu kolikogod to bilo besmisleno sad na kraju rasprave. Ja time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti sa radom danas u četvrtak 7. srpnja u 9,30 i prva točka bit će Prijedlog zakona o zdravlju životinja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 299.